Dame i gospodo. Današnji hrvatski moćnici što će reći aktualni i bivši političari kao i ključni gospodarski čimbenici podsjećaju na francusku kraljicu Mariju Antoanetu i njezinu izjavu „Ako narod nema kruha nek jede kolače“ Upravo ovu razinu bahatosti svakodnevno doživljavaju hrvatski građani. Hrvatska javnost svakodnevno je konfrontirana sa informacijama o zlouporabama koje više nisu ni tajne, moglo bi se reći potpuno su transparentne, jednostavno svi relevantni društveni segmenti blokirani su te slijedom toga možemo slobodno reći da je Hrvatska pod svojevrsnom okupacijom i blokadom. Prije neki dan portal Net.hr objavio je slučaj nabave plina od strane HEP-a gdje je potanko opisano kako je HEP pod vodstvom osobnog prijatelja Andreja Plenkovića izvjesnog Frane Barbarića, osobe koja je bila član Uprave HEP-a i za vrijeme Ive Sanadera 2021.g. zaključio štetni ugovor s tvrtkom PPD, pri tom je HEP platio 51 milijun kuna više nego što je mogao ishoditi po prethodnom natječaju koji je Barbarić bez ikakvog objašnjenja poništio da bi sedam dana nakon sklapanja ugovora s PPD-om ponovno mijenjao ugovor na štetu HEP-a i to u segmentu dinamike plaćanja. Naime, HEP je tom novom ugovornom odredbom koja je bila protivna natječajnim kriterijima u mjesto mjesečne dinamike plaćanja prihvatio isplatiti PPD-u cjelokupni ugovorni iznos od 737 milijuna kuna i to avansno. Ne treba tumačiti da novac ima svoju cijenu i da ovo nikako nije uobičajen poslovni odnos. Ovdje se postavlja pitanje tko je to PPD?

Svatko razuman si postavlja pitanje kako je to moguće? Odgovor je moguće je ako ti sustav države pogoduje. PPD bio je jedna od tvrtki na tržištu, ali 2012. kada kreće njezin strelovit uspon ta tvrtka dobiva zaštitnika u osobi Ivanu Vrdoljaku koji je tada postao ministar gospodarstva. Od PPD-a u tom trenutku plin počinju kupovati tvrtke koje su nadzorom države HEP Plin, Petrokemija itd. U međuvremenu PPD ima zaštitnika u osobi Andreju Plenkoviću koji taj PPD preporuča različitim međunarodnim asocijacijama na zgražanje naših europskih partnera jer na već opisanom poslu vidimo model funkcioniranja te tvrtke. Da budemo jasni, veseli me svaki uspjeh svake hrvatske tvrtke i svakog hrvatskog pojedinca, ali uspjeh dame i gospodo mora biti temeljen na znanju i marljivosti, a ne na pogodovanju. I ovaj termin pogodovanje želim s ovog mjesta determinirati, pogodovanje je ljepši izraz za lopovluk jer nekomu pogodovati znači omogućiti mu izvanredne mogućnosti kako bi taj kojemu se pogoduje ostvario veću dobit ili ne pripadajuću mu korist jer ako vi niste isporučili robu, isporučit ćete za 12 mjeseci, a već ste je naplatili, naravno da vam je se pogodovalo. Dakle, vi tu robu koju preprodajte još niste isporučili, a već tu dobit možete koristiti. Međutim, svi hrvatski građani moraju biti svjesni da kada HEP pogoduje PPD-u, kada HNB pogoduje bankama, kada HAKOM pogoduje HT-u, kada mirovinski fondovi pogoduju Tedeskijevom Atlantiku sva ta pogodovanja idu iz džepa hrvatskih građana i zbog tog pogodovanja ili nesavjesnog poslovanja mi plaćamo skuplji dizel nego Austrijanac, plaćamo tri puta veću kamatu nego Nijemac, a lošiju platežnu moć imaju samo Bugari jer tih 51 milijun kuna koje je Plenkovićev prijatelj Barbarić platio PPD-u trebali bi biti u državnom proračunu. Ovaj moj govor ne bi bio samo pet minuta već bi trajao minimalno pet sati kada bih nabrajala sve nepravilnosti koje svakodnevno dopiru do mene, koje mi javljaju hrvatski građani i šalju mi dokaze kako dužnosnici na svim razinama u državi hladnokrvno krše zakone i apsolutno pljačkaju hrvatsku imovinu. Kao što znamo to je moguće jer DORH koji bi prema zakonu trebao sprječavati korupciju jest blokiran od vlade Andreja Plenkovića i svih Vlada u posljednjih 20 godina, a sudska vlast je također disfunkcionalna i u dobroj mjeri korumpirana. Osoba koju sam citirala na početku svog izlaganja Maria Antoaneta završila je na giljotini. Hvala bogu, giljotine se danas više ne koriste. Ali ono što će se svakako morati provesti jest dekorumpiranje hrvatskog društva, što će reći uspostava funkcionalne vladavine prava. I tada će ti Vrdoljaci, Plenkovići i Barbarići morati položiti račune, a tada će Hrvatska biti uređena i hrvatski će čovjek u njoj moći pristojno živjeti [[Upadica Reiner: Hvala.]] I samo za kraj da dodam i u Hrvatskoj će se tada nagrađivati rad Hvala. Ali treba poštivati i Poslovnik ovog Sabora.

Uvažene kolegice i kolega, danas je jedan jako važan dan barem nama koji radimo u zdravstvu a nadam se i svima vama. To je Međunarodni dan sestrinstva. Svake godine diljem svijeta 12. svibnja obilježava se Međunarodni dan sestrinstva kao sjećanje na dan rođenja Florence Nightingale začetnice modernog sestrinstva. Ona je svojim pristupom i obukom medicinskih sestara postala prepoznatljiva pružajući zdravstvenu njegu vojnicima tijekom Krimskog rata. U početku Krimskog rata smrtnost vojnika je iznosila oko 50%, no Florence svojim organizacijskim radom uspjela poboljšati zdravstvene prilike u vojsci i smanjila smrtnost na svega 2% Obilježavanje ovog dana organizira se još od 1974. godine i to organizira Međunarodno vijeće medicinskih sestara, asocijacija koja ove godine slavi 120 godina, a okuplja više od 130 nacionalnih udruga među kojima je i Republika Hrvatska. Svake godine Međunarodno vijeće medicinskih sestara donosi temu koja je vodilja povodom obilježavanja. Ovogodišnja tema je sestrinstvo, glas koji vodi, ulaganje u sestrinstvo i poštivanje prava u ostvarenju zdravlja za sve. Želja je time usmjeriti pažnju prema potrebi da se zaštiti, pruži podrška i naglasi važnost investiranja u sestrinsku profesiju što bi ojačalo i zdravstvene sustave u cjelini. Medicinske sestre važna su i neizostavna karika u lancu pružanja zdravstvene zaštite. Od početka pandemije bolesti covid-19 brojne medicinske sestre i medicinski tehničari diljem svijeta iskazali su enormne napore u svakodnevnom radu i pružanju kvalitetne skrbi za sve bolesnike. Na prvoj razini obrane svjetskog pučanstva od corona virusa dokazali su kako je sestrinska profesija pridonijela suzbijanju valova pandemije. U doba pandemije do izražaja dolazi njihova inovativnost, empatija, snalažljivost i požrtvovnost. Međunarodni dan sestrinstva nije obilježen pandemijom covida-19 na sreću već svim pozitivnim aspektima koje su medicinske sestre u doba pandemije naučile, znanjima koje su kolegijalno podijelile sa svojim kolegicama, profesionalnim razvojem i rastom, te skrbi koja je bolesnicima pružena. Kroz proteklo pandemijsko razdoblje za svoj rad su medicinske sestre i tehničari diljem svijeta doživjeli dodatnu pohvalu javnosti, povećava se prepoznatljivost i važnost njihove uloge u društvu. No, ipak globalno gledajući potrebna su dodatna ulaganja u sestrinstvu. Upravo iz tog razloga poruka je ulagati u sestrinstvo, jer ulaganje u ljudske resurse su najvažnija ulaganja. Ulaganjem u sestrinstvo moguće je obnoviti, preobraziti i ojačati same zdravstvene sustave radi postizanja zdravstvene pravednosti. Investiranjem u sestrinstvo i poštivanjem prava moguće je učiniti da medicinske sestre budu još snažnije, otpornije, spremnije kao i zadovoljnije pri suočavanju sa budućim izazovima. Globalna sestrinska radna snaga procjenjuje se na svijetu na 27,8 milijuna medicinskih sestara i tehničara dok su projekcije kako će do 2030. godine nedostajati 4,6 milijuna medicinskih sestara. Razlog tomu jest sinergija postojećeg nedostatka osoblja sa umirovljenjem starijih sestara i utjecajem pandemije, te nedostatna ulaganja u sestrinstvo. Na žalost čak 90% od navedenog nedostatka medicinskih sestara i tehničara bit će izražena baš u zemljama sa niskim ili granično niskim prihodima. Opće poznate smjernice budućeg razvoja sestrinstva i dalje su usmjerene na edukaciju, profesionalnost, cjelovit pristup u pružanju zdravstvene zaštite, usmjerenost na zajednicu, preventivno djelovanje, timski rad, partnerski odnos u multidisciplinarnom timu čiji su članovi, te primjena sustavnog i logičnog rješavanja problema. Naglasak je na ulaganje u globalno zdravlje koje se može ostvariti kroz ulaganje u kvalitetnu edukaciju medicinskih sestara i osiguranje primjerenih uvjeta rada kako bi se poboljšali zdravstveni rezultati, a time i podržao gospodarski rast jer će konačni rezultati biti zdravija populacija. Na taj način diljem svijeta spasit će se milijuni života, djece i odraslih, a u konačnici će osigurati ekonomska produktivnost i rast. Medicinske sestre i tehničari ključ su ostvarenja ovih ciljeva globalnog zdravlja, te im hvala na svemu što čine za naše pacijente i opću populaciju i drage medicinske sestre i tehničari sretan vam vaš dan – Dan sestrinstva!

Izvolite.

Poštovani državni tajnici, kolegice i kolege. Evo još jednom ćemo se vratiti ovom iznimno važnom zakonu i u principu mi imamo relativno dobar zakonski okvir, problemi nastaju u provedbi naših zakona kontroli i naravno uvijek nekako zapne oko tih financijskih sredstava, ali kod ovog zakona mislim da je važno i osvijestiti u principu važnost mjerenja kvalitete zraka i poduzimanja svih mogućih aktivnosti kako bi se ta kvaliteta dovela na zadovoljavajuću razinu. Još jednom ću se vratiti na to izvješće Europske agencije za okoliš koje uistinu kod svih nas ipak treba pojačati tu svjesnost o tome koliko je važno raditi na poboljšanju kvalitete zraka. Znači ponovit ću da ti eksterni troškovi su uistinu izuzetno veliki, održavaju se na različitim razinama i u različitim granama. Sad čim kažete dvije milijarde eura odnosno 15 milijardi kuna to su ogromni novci, također brojka koju oni navode, a to je znači da imamo svake godine 5.000 preuranjenih smrti zbog loše kvalitete zraka i što je najgore iz godine u godinu taj broj raste, mislim da nas sve treba potaknuti ne samo na razmišljanja nego i na aktivnost. Ja ću vas podsjetiti na korona brojke i podsjetit ću vas na sve ono što smo mi učinili kako bi te brojke bile što manje.

Poštovana kolegice Vučemilović, evo spominjete u kraju iz kojeg vi dolazite postoji ugroza od onečišćenog zraka, u kraju iz kojeg ja dolazim isto tako postoji ugroza zdravlja stanovništva od onečišćenog zraka, a mi danas ovdje govorimo o prijedlogu zakona koji jasno kaže da zapravo učinkovitost zaštite i poboljšanja kvalitete zraka osiguravaju HS, Vlada RH, te predstavnička i izvršna tijela od jedinica lokalne i područne odnosno regionalne samouprave unutar svoje, ali i evo ovim zakonom određene nadležnosti.

Uistinu to što prolaze građani Slavonskog Broda je, vi ste upotrijebili dobru riječ, to je agonija koja traje predugo, bila je povezana i sa Rafinerijom u Bosanskom Brodu, sada je to, utjecaji su drugačiji, očigledno su odgovorni manje-više svi. Evo ja ne bih nikoga posebno izdvajala, ali inicijativa ne može doći samo od građana, moraju i oni koji su nadležni na lokalnoj i na regionalnoj i na nacionalnoj razini svako u svom segmentu odraditi sve ono što je moguće, što je primjereno i što će u konačnici polučiti rezultate kako građani Slavonskog Broda bi konačno imali onu kvalitetu zraka koja će im, koja neće biti ugroza za njihovo zdravlje, sada to Uvažena kolegice Vesna, malo sam pratio i vašu raspravu u ime kluba i

Zato što ta priča traje dugo, tehnologija je bitno napredovala u zadnjih 30-tak i više godina i postoje stvari koje, koje su bitne. Mislim da ti ljudi koji žive blizu tih industrijskih pogona, pa i pokraj odlagališta otpada trpe štetu i mislim da im treba pomoći, građanske inicijative su super, ali trebaju nam rješenja koja će biti trajna i koja će stvarno napravit uvjete i preduvjete za život bolji nego što je sada. Kolega Ivanović, mogu samo reći da se u potpunosti s vama slažem, naime to je problem koji također evo kao i u Slavonskom Brodu traje jako dugo i to je nešto što se mora riješiti i nitko nema ništa protiv industrije, dapače industrija je dobra. Ja često govorim o ponovnom pokretanju, reindustrijalizaciji Hrvatske koja je nužna i moguća u ovoj eri deglobalizacije kada se industrije sa Dalekog Istoka vraćaju, ali to mora biti sukladno svim onim propisima koji su važeći u EU i koji su primjereni za 21. stoljeće u kojem živimo i koji moraju znači respektirati i pravo građana na uvjete života koji će osiguravati njihovo zdravlje, a tu je kvaliteta zraka izuzetno bitna. Tako da slažem se s vama u potpunosti da svi trebaju mjerodavni učiniti, trebamo krenut najprije od te mjerne postaje. Poštovana kolegice Vučemilović, kako komentirate činjenicu da godišnje u Hrvatskoj imamo oko 5 tisuća preuranjenih smrti zbog loše kvalitete zraka odnosno zagađenosti i to po podacima Europske agencije za okoliš, a da se o tome jako malo u javnosti govori dok s druge strane na dnevnoj razini dobivam informacije koliko nam ljudi premine od Covida. Zašto se ne posveti veća pozornost što se tiče zagađenosti okoliša i općenito ovakvih slučaje? Ha čujte, možda kada je kvaliteta zraka u pitanju, onda nema javnih nabava koje su pod velikom tajne označene kao tajno, jako tajno. Nema nabavljanja nekakvih, ne, zaštitne opreme, cjepiva po cijena koje još uvijek ne znam, pa onda možda to i nije tako interesantno u državi koja je po percepciji korupcije na visokom mjestu u EU, to isto nije nešto što se može u ovoj raspravi zanemariti, ali da je kvaliteta zraka također, ugroza za zdravlje naših građana i to možda na istoj razini ako pogledamo znači taj broj preuranjenih smrti koji navodi Europska agencija za okoliš i da sve to skupa treba vrlo ozbiljno shvatiti i posvetiti tome posebnu pozornost i to na svim razinama, to stoji i ja sam isto povukla paralelu sa ovom epidemijom koja je bila, koronavirusa, nedovoljna pozornost se posvećuje.

Međutim, mi u posljednje vrijeme zbog korištenja raznoraznih kemikalija, pogotovo u poljoprivredi, kao što je glifosat ili cidokor, da lakše ljudi razume, događa nam se veliki pomor pčela. Znači tu se pojavljuje više pitanja. Što se događa u Hrvatskoj po pitanju evo, u ovome slučaju, pčela?

Otvorili ste pitanje koje je izuzetno važno i činjenica je da smo to pitanje već postavljali i ministrici Vučković kad je bila za neke druge teme, ali radi se o ozbiljnom problemu koji se ponavlja iz godine u godinu i to manje-više koliko ja to pratim, na određenim područjima, je li? Kažu puno stručniji od mene za to područje da kada se takve stvari događaju, one ukazuju stvarno na probleme koji mogu biti različite prirode.

Koliko znamo, pčele lete zrakom, u zraku svašta ima, pčele izumiru, zbog čega i to veliki broj košnica, to pčelari znadu. Nastaju velike štete pčelarima, a ne znam zbog čega vi kažete da sam ja povrijedio Poslovnik. Imamo veliko broj umora pčela i smatram da je to zbog problema u zraku, ne mora biti, ali problem je sa zrakom, tj. korištenjem pesticida i onečišćenjem zraka. Završili ste. Dosta! Ovaj, ja sam bio silno tolerantan kad ste vi govorili, nisam uopće reagirao na to, a govorili ste uglavnom o svemu drugome osim o ovaj, zraku. Prema tome, ovaj, ovo sad, ja nit sam vam dao opomenu, ja sam spomenuo da ste govorili malo izvan teme, ali sam dozvolio da vi to kažete, dozvolio sam čak i kolegici Vučemilović da odgovori, itd. Ovo ste potpuno u krivo što ste sad rekli, pozvali ste se na krivi članak i dobivate opomenu. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Pere Ćosića.

Budite pristojni ovdje, ovo je sabornica, ako niste znali. Hvala lijepa. Znači ključni su rizici za očuvanje ljudskog zdravlja učinkovitijom zaštitom zraka od raznih onečišćenja zasigurno ćemo ublažiti klimatske promjene koje su jedan od glasnih svjetskih problema današnjice. EU do 2050. g. želi postići klimatsku neutralnost odnosno postati gospodarstvo sa nultom neto stopom emisije stakleničkih plinova.

Stoga moramo i mi preuzeti obvezu i odgovornost za postizanje klimatskih neutralnosti potrebno je djelovanje svih gospodarskih sektora, dok se razina emisija gospodarskih sektora, kao što su proizvodnja energije i industrija, od 1990. g. smanjila, razina emisije koja proizvodi promet povećale su se i te emisije sada čine više od 1/4 ukupnih emisija stakleničkih plinova koje proizvodi EU, od čega je 70% generira cestovni promet, to znači da je gradsko stanovništvo najizloženije onečišćenju zraka budući da danas 75% stanovništva EU živi u gradskim i prigradskim područjima, onečišćenje zraka u Zagrebu, Sl. Brodu i drugim mjestima, drugim hrvatskim gradovima ozbiljno ugrožava zdravlje građana. U provedbi Zakona o zaštiti zraka uočena je potreba da se odredbe koje su u nadležnosti ministarstva, JLS odnosno Grada Zagreba i koje se odnose na postupke donošenja i provedbu mjera iz akcijskih planova propišu jasnije i strože i to će zasigurno pridonijeti smanjenju onečišćenja zraka naročito u gradovima. Nama su u sektoru prometa važna ulaganja u željeznicu kao bitnom, bitno slabijem zagađivaču zraka. U ovom 10-ljeću usmjerili smo se na željeznicu i očekujem da ćemo u tome uspjeti na korist naravno i gospodarstva, ali i smanjenjem onečišćenja zraka. Aktivnosti pomorskog i zračnog prometa uzrokuju uslijed emisija stakleničkih plinova i velika onečišćenja zraka. Zrakoplovni sektor jedan je od sektora koji su najviše pogođeni ovom pandemijom koronavirusa-19 i to zasigurno je pogodovalo kvaliteti zraka, ali ne toliko poslovanju zrakoplovnih tvrtki i u ovom sektoru prometa trebamo postaviti ambicioznije ciljeve u pogledu smanjenja emisija. Onečišćenje zraka uzrokovano pomorskim prometom uvelike utječe na zdravlje i smrtnost stanovnika EU, potrebne su nam učinkovitije mjere za regulaciju pomorskog prometa, lučki gradovi suočeni su sa dodatnim onečišćenjem zbog samih brodova, ali i dizalica i raznih prijevoznih sredstava koji prometuju u lučkom području. Štetni utjecaji brodova na kvalitetu zraka nažalost se nastavlja jer će se povećati kako se povećava sektor jer taj sektor raste u prometu. Predmetnim zakonom usklađuju se i unaprjeđuju odredbe o provedbi inspekcijskog nadzora kako bi se osigurala bolja kontrola kvalitete brodskih goriva, naime brodovi kao što smo imali čuti od državnog tajnika veći od 40 bruto tona kada uplivavaju u hrvatske luke trebaju imati gorivo odnosno ako nemaju promijeniti gorivo da bi prilikom, je li oni prilikom plovidbe i koriste i gorivo sa većom količinom sumpora, a sada kada dolaze na vez morat će koristiti gorivo s najmanjom količinom sumpora odnosno najvećom količinom sumpora od 0,1% Cilj nam je omogućiti donošenje i primjenu kvalitetnih akcijskih planova što će, što će za rezultat imati učinkovitije mjere i provedbu istih u cilju dostizanja propisanih graničnih vrijednosti. I evo na kraju bih naglasio da su odredbama ovoga zakona jasnije definirane obveze dionika vezano uz provedbu mjera iz akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka. Nadam se da će time evo otkloniti se nejasnoće u području donošenja i provedbe akcijskih planova za poboljšanje kvalitete zraka, a propisivanjem strožih kazni vezano uz nadležnost rezultirat će kvalitetnijim akcijskim planovima, ali i većom odgovornošću u provedbi.

Poštovani kolega Ćosiću, vi najbolje znate iz Slavonskog Broda što je imati jedan opasan pogon ili opasnu tvornicu u neposrednoj blizini koja onečišćuje sami zrak, a opet tolko malo jurisdikcije i nadležnosti na toj tvornici pošto je ona u drugoj državi. Danas smo imali isto jedan incident sada sa slovenske strane koja je isto neposredno blizu naše granice, naših mjesta i naših gradova gdje smo vidjeli što takav incident može napraviti za kvalitetu zraka ne samo na mjestu gdje se dogodio nego i neposredno u blizinu, a to je konkretno ovdje u Hrvatskoj. Po vašem primjeru iz Slavonskog Broda mislim da i kontrola i ovakvi zakoni nisu dovoljni.

Lako je to učiniti u EU kad su zakoni isti i slični i za sve one mjere koje se provode, međutim u gradu Slavonskom Brodu koji graniči sa BiH koja je da kažem i gospodarski i politički u jednim velikim problemima provesti sve mjere da bi se zaštitili ljudi koji žive s druge strane rijeke je malo teže.

Uvaženi kolega i vi ste se kao i većina prethodnih govornika osvrnuli na kvalitetu zraka u Slavonskome Brodu. Naime, svjesni smo da je najvećim dijelom to zagađenje dolazilo iz susjedne nam BiH odnosno iz rafinerije. Iz medija smo mogli čitati da je rafinerija plinificirana i da još uvijek traje remont, ali nažalost kvaliteta zraka u Slavonskom Brodu i dalje nije zadovoljavajuća. Mislite li da bi lokalna zajednica trebala između ostalog nekom od mjera ugraditi premještanje teretnog prometa iz centra Slavonskoga Broda na granični prijelaz Svilaj jel uklanjanjem teretnih kamiona iz centra uveliko bi smanjili emisije štetnih tvari iz prometa koje direktno utječu na kvalitetu zraka?

To je bilo veliko zagađenje zraka sumporovodikom i naravno lebdećim česticama koje su dolazile zbog neprikladnog goriva u procesu ovaj obrade te nafte odnosno mazuta, a koliko mi je poznato to je napravljeno, plin je napravljen i to smo želili svi mi i s ove strane i sve nevladine udruge i evo mislim da se ta rafinerija modernizira bar po njihovim pričama i po nekim europskim standardima, tako da će vjerojatno, svaka industrija ima jedno zagađenje, to bit u nekim mjerama podnošljivim. Što se tiče ovaj graničnog prijelaza on se on se može eliminirat svakako i sada je nešto napravljeno i u ovom trenutku jel tamo je izrađeno, sjećate, vidite onaj zaustavni trak za kamione, da kamioni su mirovanju, da ne čekaju na granici sa upaljenim motorima tako da mogu doći na granicu na vrijeme, a da kažem i sa istočne i sa zapadne strane naše, našega grada se nalaze [[Upadica: Hvala.]] carinski prijelazi koji se Poštovani kolega evo čisti zrak je preduvjet zdravog života i Bog je tu bio pravedan svi imamo pravo na zrak, međutim zavisno gdje živimo takav zrak i udišemo, pa je razlika je ovdje spomenuti Slavonski Brod ili recimo dalmatinski otoci koji su zasigurno ovaj kvalitetniji. Mi jasno moramo razvijati industriju, moramo i stvarati tehnologije ali isto tako trebamo primjenjivati ovo što je najmodernije da bi se zrak manje zagadio.

Ma evo naravno da inspekcije djeluju kod incidentnih zagađenja, kod redovnih obilazaka, kontroliranja okolišnih dozvola raznih zagađivača ali ono što je prvo i što je važno i zašto je ovaj zakon se u biti radi što nije bilo dobrih, ni kvalitetnih, a možda ni nikakvih akcijskih planova kako smanjiti to zagađenje. Sada su jedinice lokalne samouprave kao nosioci tog programa, akcijskog plana zajedno sa ministarstvom dobili zadaću i evo da kažem i veće odgovornosti i veće kazne da to, ako to ne učine da znači snime sve zagađivače, da propišu sve mjere kako bi se smanjilo to zagađenje i sve ono što da kažem donosi ta poboljšanja te benefite da zajedno i sa državom, sa ministarstvima, sa samim zagađivačima ako se radi industrija, da se to što prije otkloni kako bi imali da kažem i razvijenu sredinu, ali i ovaj dostojnu za život ljudi i za zdrav život naših građana.

Za proizvodnju jedne solarne elektrane ili jedne vjetroelektrane u proizvodnji se potroši više plina CO2 nego što na koncu ta vjetroelektrana ili solarna elektrana donese električne energije. Dakle, možda bi se moglo manje plina CO2 proizvesti kroz nekakvu plinsku elektranu. Ovo su jedni problemi koje treba odnosno evo ja pozivam zapravo resorno ministarstvo i želim čuti vaš komentar da se razmisli o tom problemu, da se ide korak unaprijed, da o ovome na veliko govore Amerikanci, imaju brojna istraživanja, da ne bi pomažući sebi zapravo štetili svima. Pa evo kolega, naime sunčeva energija je ušla kao u zelenu energiju i, a znamo i posljedice i baterija i svih solarnih da kažem panela koji će za 20-30 godina postati isto otpad i ja ne znam jel se dovoljno i o tome vodi briga, ali se treba riješiti tragova ugljika u zraku koji su zaista najveći zagađivači. Naravno da nama pored solarne energije ovdje u Hrvatskoj dosta ostaje prostora u iskorištavanju naših voda, međutim evo mi od, da kažem od naše samostalnosti od Hrvatske države napravili smo mislim samo jednu hidroelektranu, a imamo znamo imamo veliki potencijal. Ja mislim da bi tu trebalo ovaj da kažem puno toga poraditi na tom potencijalu, jednom održivom gospodarenju vodom jer znamo da druge zemlje ne samo da, da kažem koriste to za piće već kad popiju tu vodu oni je recikliraju pa je vraćaju nazad, a nama ta voda teče i kao energetski potencijal ide dalje. Jel tako da ima tu prostora još za obnovljive izvore, a i ovaj dio je tu i Pošto dolazite iz Slavonskog Broda naravno da ste upoznati sa velik problemom i vi tu živite to je onečišćenje zraka, znamo što se događalo daje preko granice bila, bio problem i da je to bilo teško rješivo, ali i dalje sad kad i ne radi rafinerija i dalje imamo problem. Međutim, ja bi ovdje ključno pitanje sve ove prednosti koje imamo u ovome zakonu koje unapređujemo jel pitanje sad i provedba, da to sve skupa provedemo svi zajedno, postavio bi vam nekoliko pitanja.

Pa hvala lijepa na pitanju, nemam konkretno koliko utječe na da kažem i zdravlje i rad i sve ostalo i razmnožavanje pčela koliko utječu ova zagađenja koja su trenutno i u gradu Slavonskom Brodu, ali siguran sam da utječe na sve kao što ste rekli na floru i faunu i da utječe i na vodu i na zrak i na ovaj i na podzemne vode lebdeće čestice koje padaju na to tlo.

Evo, cijeli dan pričamo o vrlo bitnoj temi o zakonu koji unapređuje određene stvari tj. da svi skupa imamo nekakve akcijske planove. Naravno sad je tu pitanje kao što sam rekao i lokalnih samouprava koje imaju potencijal tj. kapacitete kako je rekao državni tajnik tu će ministarstvo uskočiti u ovim akcijskim planovima, usuglašavanju da vidimo u biti te kritične točke kao što sam rekao od gospodarenja otpadom. Kolega Zekanović je spomenio šume koje također imaju veze sa zrakom isto kao što imaju veze i pčele jer … [[Govornik se ne razumije.]] nevjerojatno da netko kaže da umor pčela nema veze sa Zakonom o zaštiti zraka, ali dobivaju titule Viteza od Jeruzalemskih Grobova, u biti su više vitezovi od istambulskih zaštitnih znakova, je li, ipak je to prepoznatljiv znak ove Vlade. Ja bih samo kratko još jednom rekao da je vrlo bitno sačuvati floru i faunu i utjecaj, ne samo na ljudske živote, kad govorimo o Slavonskom Brodu, kad govorimo o ljudima koji žive kod odlagališta otpada, kao što sam nabrojao, Mojanka u Sinju, u Cetinskoj krajini gdje veliki broj ljudi živi u tom dijelu i naravno da ima utjecaj na, povećani su brojevi raznoraznih bolesti u odnosu na druge krajeve gdje nemamo tako i to je vidljivo i naravno da tu i, naravno, ne samo ljudi da imaju ogroman problem nego i flora i fauna, a poglavito, ja sam spomenuo pčele jer posljednjih godina, a pogotovo u ovoj godini imamo veliki umor pčela, a pčele znamo što znače u bio ekosustavu, da su oni glavni oprašivač, da jednostavno, bez pčele nema jednostavno cijelog ekosustava koji bi se poremetio i znamo što bi se dogodilo po tom pitanju. Uz energetiku koju često spominjemo, tu je i poljoprivreda jedan od problema onečišćenja našeg zraka. Tu su upotrebljavaju nedozvoljena sredstva, kao što je glifosat, kojega, evo, ja sam dao zakon u proceduru, a već brojne europske zemlje to pokušavaju zaustaviti, Austrija je čak izglasala da se ne upotrebljava, ja ću pojasniti to sve, evo u cidokoru, znamo što ostaje iza cidokora i šta znači za zrak ako tretiramo, znamo, evo, gdje je soja u Južnoj Americi, tamo se ljudi rađaju sa teškim bolestima, obolijevaju i ta hrana se, ta soja se dovozi u Europu, hrane se stoka i to utječe na nas. Ali to utječe i na zrak. Znači mi nismo zabranili te preparate, tj. te u poljoprivredi što upotrebljavamo i jednostavno nije mi jasno zbog čega. Već ako je Austrija to pokrenula, jasno mi je zato što je Monsanto prejak i mi to dozvoljavamo u poljoprivredi. O energetici moramo pričati, naravno, o zagađivačima, o otpadu, od ovih zelenih koji će se događati nakon jednoga perioda bilo da se radi o sunčevoj energiji, bilo da se radi o vjetroelektranama, da će nakon jednoga vremena morat to ići u doslovno da će se morati skidati i da će se morati odlagati propisno jer mogu nanijeti velike štete. Međutim, ja bih još jednom digao glas, brojni su me pčelari zvali da pitam, pa evo, još jednom pitam državnog tajnika, imam nekakve podatke što je utjecalo na umor pčela i ljudi su stvarno u velikom problemu, to izumru sve košnice, jednostavno ljudi ne mogu doći do rojeva više. Tu se postavlja pitanje da l' utječe elektromagnetska značenja u zraku kod postavljanja baznih stanica novih tehnologija, da li poremete u zraku. Mi imamo, da li poremete funkcioniranje pčela na način da normalno funkcioniraju kako su funkcionirale uvijek u sustavu i to je jedan od problema koji trebamo dobro raspraviti jer znamo da su pčele bitne, a poglavito u poljoprivredi, ali i inače, bez pčele ekosustav se poremeti, taj ciklus se jednostavno bi propao. Zato još jednom naglašavam bitnost očuvanja zdravlja naših ljudi, imamo mi problem Slavonskog Broda, imamo odlagališta, je li, Hrvatska je tu u krivom smjeru krenula što se tiče gospodarenja otpada, centrima gospodarenje otpada, spomenuo sam Lećevicu, je li, promašeni projekat koji nažalost je utrošene novce, nisu napravili ni, sad smo u ogromnom problemu, tako sam rekao da onečišćujemo zrak, to moramo riješiti, to je vaš dio, državni tajniče, da iz Vrgorca 120 km u jednom smjeru i u drugom smjeru se prevozi smeće kamionom koji je na dizel i koje je staro i u biti onečišćuje zrak. To najprije nije prihvatljivo da, najprije 4 puta skuplje Vrgorčanima, a problem nismo riješili da na taj način funkcioniramo. Zato još jednom, ja bi ovde dao pozornost najprije ispred svega čovjek, ali nema ni čovjek bez ekosustava i evo, bez tih malih radilica, pčela. Koliki je utjecaj onečišćenja zraka, ima li kakva informacija ili nešto drugo? [[Upadica: Poštovani zastupnik Šašlin.]] Ja sam, evo, Poštovani kolega Bulj, pa evo vi doista često govorite o ekološkim temama u RH i ja to pozdravljam i smatram zaista, zaista dobro. Zanima me vaš stav, ali što je moguće precizniji o tome o što mislite odnosno da li ste za ili ne ili se protiv nuklearne energije kao alternativa, odnosno jedna od načina izvora energije u Hrvatskoj? Ja inače kad govorim o nuklearnoj energiji samo mogu kazati i napomenuti što cijelo vrijeme govorim, nisam stručnjak u tome području, ja sam više za zelene energije, mi imamo sunce.

Što se tiče nuklearne energije, moj stav je tu jasan, samo zelene energije, oko nuklearki nisam najstručniji i najkompeteniji niti sam niti bi ja osobno, moj, klub podržao vjerojatno jer tu ... [[Govornik se ne razumije.]] neki u Mostu, nemam pojma, ja nisam za nuklearnu energiju jer imamo dosta sunčeve energije. Više Maribor grad koristi sunčevu energiju nego cijela RH. Više Finska koristi električne energije preko sunčeve električne energije nego RH, a mi imamo prostor za to u RH, imali smo za, mislim, to je čak i socijalno pitanje gdje moramo neovisne obitelji energetski stvarati, ako im omogućimo da imaju na svojim krovovima električnu energiju.

Znači sunčeva energija, odnosno izvori iz sunčevih elektrana na travama u odnosu na izvor iz nuklearne elektrane, koja je starija od 50 godina su skuplji 5 puta, a izvor sa krovova isto sunčeva energija su skuplji 3 puta. Tako da, trebamo malo o tome razmisliti kad ćemo u budućnosti govoriti o tome i vidjeti što će zapravo i kako će reagirati Europa. Naravno, ne moramo je slijediti u svemu, ali to je sad naš problem. Imam pitanje za vas. Vi ste čelnik lokalne samouprave i tajnik je maloprije iznio činjenice iz Zakona, a to je da će zapravo čelnici lokalne samouprave biti odgovorni za donošenje akcijskih planova. U kojoj ste vi fazi sa donošenjem tog akcijskog plana i što očekujete u svezi troškova za donošenje tog plana i kasnije provedbe? Pa naravno da se sve prebaciva na lokalnu samoupravu nije samo o ovome zakonu nego i Zakonu o poljoprivredi ono što se i komasaciji, sve ono što se nije riješilo posljednjih 20 godina što hrvatske vlade nisu rješavale prebaciva se na lokalnu samoupravu tako i akcijski planovi se prebacuju na lokalnu samoupravu. Međutim, mi smo prisiljeni od ovih koji nama nameću akcijski plan da nama ne odgovarajuće odlagalište iz Vrgorca prevoze smeće u naseljeno mjesto, gusto naseljeno mjesto, da nam odlažu iz Vrgorca 100km od Sinja da odlažu tu otpad jer nemaju drugoga rješenja.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani potpredsjednice, poštovani državni tajniče.

Ja osobno na terenu s obzirom da te stvari pratim malo detaljnije nisam primijetio neki pomak, a volio bi da se to pokrene prema ugovorenome. Također druga stvar, a tiče se vašeg ministarstva konkretno vezano uz ovaj prijedlog zakona, ali evo imamo potrebu i s ove strane pa da i vaši suradnici čuju još jednom. U Primorskoj Hrvatskoj pogotovo u Dalmaciji imamo golemi, pregolemi problem borov četnjaka, borov prelca i potkornjaka. Evo čuli smo svi za Park šumu Marjan gdje je potkornjak uspješno riješen na način da je nekoliko desetaka tisuća stabala odstranjeno, nažalost osim Marjana niti jedna točka u Hrvatskoj, a i u Primorskoj Hrvatskoj nije tretirana, sanirana, nije se pristupilo rješavanju niti jedna točka odgovorno tvrdim, niti jedno stablo, osim grada Splita i Park šume Marjan nitko ništa. Volio bi da ministarstvo tu evo svojim utjecajem znanjem i iskustvom čak i nekom zakonskom regulativom prisili lokalne samouprave da se tu nešto pokrene. Imamo golemi problem, možda preko Hrvatskih šuma. Što se tiče borov prelca, borov četnjaka evo ja sam u nekoj osobnoj komunikaciji prema pomoćniku ministra istaknuo, a evo sad ću reći i ovdje s govornice. Konkretno, značajni krajobraz Vidova gora na otoku Braču tamo često boravim je izgleda ko Sahara trenutno. Dakle, stabla su desetkovana, najljepša šuma crnog bora u Hrvatskoj najvrjednija pinus nigra katastrofa od borov prelca. Imamo formalno zakonodavac odnosno ministarstvo je reklo imamo javnu ustanovu županijsku koja to skrbi, ali nema sredstava, nema znanja, nema evo s ovog mjesta da se pobrinemo jer ponovit ću ono s početka tezu da ostanem u temi, šume su itekako bitne za filtraciju i pročišćavanje zraka. Još dvije kratke napomene, evo tu je kolega Šašlin je spomenuo nuklearnu energiju, nemojmo se libiti govoriti o toj temi, nemojmo. Francuzi, Nijemci, Velika Britanija svi govore o nuklearnoj energiji i svi kreću u izgradnju, planiranje, projektiranje novih nuklearnih reaktora, pogotovo u kontekstu nove gospodarske, ekonomske, energetske krize. To je ako zanemarimo Fokushimu i Černobil jedan od najsigurnijih, najčišćih oblika energije, najčišćih i najsigurnijih. I reći ću sad jedna druga stvar koja je isto jako bitna, za proizvodnju sunčanog kolektora oni materijali koji se tamo koriste i tehnologija koja se koristi pri proizvodnji kolektora za prikupljanje sunčeve energije troši se više plina CO2 odnosno proizvodi se više plina CO2 nego što se zapravo radi supstitucija s tobože ekološkim izvorom energije. Informirajte se, Amerikanci su tu evo sad prave velike studije i velik je to sada jedan preokret u promišljanju zelenih energija kako je rekao kolega Bulj. Još jedna stvar, netko je spomenuo kućna ložišta kao problem, bilo je tu svakakvih ideja, evo opet ću ja o Americi, prije jedno par godina u Los Angelesu su svima bili zabranili, prvo su pokušali zabraniti skroz roštilj nedjeljom vikendom pa je nastala revolucija jer je nedjeljom bio jedan tami oblak nad Los Angelesom gdje je stotina tisuća roštilja koji se peku i onda su shvatili zapravo da nije problem u drvetu ili ugljenu nego je bio problem u sredstvima za potpalu, nekakvim na bazi opet ne znam benzina odnosno nafte i onda kada su zabranili ta sredstva taj oblak je nestao. Dakle, nemojmo tu srljati, promislimo jer to bi zapravo išli bi napravili bi opet nešto kontraproduktivno. Evo toliko s moje strane. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče.

I drago mi je da ste spomenuli Marjan ali pošto je malo vremena drago mi je da je na Marijanu počela sanacija, ali sanacija je počela i stala i to 2019. godine. Ne da je stala sanirano je, drva su maknuta ali izuzeo je onaj faktor a to je samo pošumljavanje Marjana.

I onda kad budu to nova stabla, da to budu ekstra stabla. Druga stvar, hajmo napraviti da sam ja pionirski korak, znači nešto novo a to je do sad se na primjer Dalmacija pošumljavala sa alepskim borom vahom koji je dobra pionirska vrsta, dobra je kod stvaranja tla, dakle dobra je kod penogeneze.

Tako da evo možda ćemo napraviti dvostruku korist i ja bih volio da se konačno krene. Možda samo kratko. Tko će pošumljavati? Ja sam kao dijete osmoškolac pošumljavao stotinu puta, možda eto tu djecu angažirati kroz školu, nešto plemenito i dobro naravno uz superviziju.

Naime, kad govorimo o čistoći zraka i kad govorimo o filterima koji to čiste bolje od šume čisti zrak konoplja.

Nije samo borov četnjak, prelac štetan za ljude, odnosno opasan potencijalno, gdje može izazvati alergijske reakcije nego i za životinje. Bilo je i smrtnih slučajeva pogotovo kod pasa koji su evo ponjušili ili pojeli ne znam neku gusjenicu koji su i uginuli zbog borovog prelca odnosno boro četnjaka. Osim konoplje more je još veći pročišćivač.

Kolega Zekanoviću, stabla ste spominjali. Mi imamo tu problem što evo se dosta siječe stabala kao da se pretvore u pašnjake. Znači ulazimo opet u to, treba li stoka ili pašnjaci. Kao što vam je poznato kad dođete u Sinj na Veliku Gospu Sinj ima ogromne parkove i dosta zelenila. Urbane sredine trebale bi biti što manje betonizirane, što više bi trebale biti u biti stablima i to je vrlo zasađene zelenilom i to je vrlo bitno pitanje jer vidimo da nestaje to zelenilo u velikim gradovima i urbanim centrima. Tako da bih vas tu podržao i da tu mogu puno jedinice lokalnih samouprava. Također u poljoprivredi, na primjer u Sinjskom polju su nekad bile topole koje su štitile od bure da ne nosi prvi sloj humusa, da ne odnese najkvalitetniju zemlju.

Poštovani kolega Bulj, negdje je problem sukcesija, odnosno obrastanje pašnjačkih površina, livada stablima. To su Nacionalni park Sjeverni Velebit i Nacionalni park Kornati ili Nacionalni park Sjeverni Velebit, proplanci livadni koji su najvažnija staništa jer su najraznolikija, obrastaju šumu i tamo moraju sjeći stabla da bi se travnjaci očuvali.

Tako da je stvar jako kompleksna. Ja bih samo se opet obratio ovdje predlagateljima, volio bih da se kreira konačno neki fond financijski, gdje bi aplicirale lokalne samouprave za pošumljavanje i to urbanih prostora prije svega. Uvaženi gospodine zastupniče, hvala gospodine predsjedavajući, lijepo ste podcrtali da je i kvalitetno gospodarenje, odnosno sanacija zapuštenih šuma također jedan način razvoja istih. Mi smo se u gradu Splitu suočavali sa dugogodišnjim neradom i zapuštanjem i izostankom sječe šume. Upravo sječa šume po planu gospodarenja i po vođenju od strane struke pomaže obnovu iste. I ne mogu se složiti sa konstatacijom gospodina Bačića koji je možda pogriješio u svom nastojanju koje je nazvao sanaciju na Marjanu i stanje katastrofalno. Upravo suprotno.

I završavam sa planom gospodarenja. To je jedan dokument kojega stručne službe, prije svega Hrvatske šume moraju raditi, a ne bježati od njega kao što su to radile desetljećima u Splitu i ostalim šumama.

Može se pustiti priroda da se sama obnovi. Uvijek je bolje ovo drugo, ali ovo prvo je brže. Zapravo bi trebala bit kombinacija, ali neka struka kaže. Ali evo složit ću se i ovaj put ću opet evo predlagatelju reći. Imamo taj plan milijun plus stabala u glavna urbana područja. Lokalne samouprave, a ja sad participiram u Šibeniku isto kroz lokalnu samoupravu nemaju pojma gdje krenuti. Dakle pod hitno nek se evo kroz rebalans nađu sredstva da se kažu upute smjernice za pošumljavanje.

Poštovani državni tajniče sa kolegicom i kolegom, za početak ovaj istina možda smo se krivo sporazumjeli ja bivšem našem gradonačelniku Splita čestitam na sanaciji Marjana kojeg je zatekao itekako veliki problem u svome mandatu i samih 20.000 stabala koje su, koje je napao ovaj potkornjak i to je bio jedan veliki problem za Split. Sanacija je izrazito dobro odrađena, ali ja uvijek uspoređujem Marjan kakav je bio i Marjan sada to su meni dvije, dvije različite park šume i onako malo duša boli kad se vidi Marjan da je onako malo ogoljen i fali toga pošumljavanja i fali dogovora normalno i Hrvatskih šuma i današnje vlasti grada Splita koje evo sada i nemamo zahvaljujući bivšem gradonačelniku koji je dao ostavku i vjerujem da nova vlast, da će jedan od prvih projekata biti upravo Park šuma Marjan kao pluća grada Splita. Mi imamo sriću što imamo i more i planine, imamo kvalitetnu koncentraciju i vjetra i kvalitetnoga zraka tako da možda za sada i ne osjećamo problem Parka šuma Marjan, ali ne daj Bože da se što od toga promijeni bili bi u velikom problemu. Što se tiče same te teme, zaštite zraka ja ću kao i u replici iskoristiti ovaj prijedlog zakona napomenuti što je evo i kolega prije mene nešto vezano za same klimatske promjene ali i obaveze RH koje smo i na zadnjem samitu UN-a prihvatili i na neki način obećali. To je tih milion stabala godišnje do 2030. i godine, ali sva obećanja koja su svjetski čelnici dali nakon što su vidjeli i Amazonu i pretjerano, pretjerano krčenje šuma kad su vidjeli što se sve radi na planetu dogovor je jedan globalni da će se ipak do 2030. trebati smanjiti i otisak CO2 u svijetu, ali i upotreba ugljena i težih, težih sredstava u našim industrijama. Premijer je tada izjavio da Hrvatska će zaštitu prirode gledati i uzeti ozbiljno. Ja se pitam danas iako je vrlo malo vremena prošlo nekoliko mjeseci, ja se pitam koliko smo kao društvo shvatili tu poruku ozbiljno i koliko se trudimo da upravo i zaštitimo i prirodu i okoliš i da zdravije živimo u RH. Kao mala država koja nema neku pretjeranu industriju mislim da imamo itekako kvalitetan i dobar izazov ispred nas i možemo biti jednostavno prvaci u Europi što se tiče zaštite okoliša upravo toga jer ne koristimo pretjerano ugljen jedino imamo ovu Plomin elektranu koja, koju smo se obavezali ugasiti kroz nekoliko godina. Imao jaku industriju baterija i električnih vozila pa se evo ja pitam i Ministarstvo gospodarstva ono što sam potakao često samu temu već kada želimo biti prvaci u baterijama i u industriji električnih vozila ne samo automobila već i brodova, ja ovdje predlažem i predlagao sam zadnjih godinu dana da npr. ukinemo i PDV na električna vozila jer mislim da Hrvatska u budućnosti neće imati problema sa industrijom već će imati problema isključivo sa samim prometom. A to vrlo, vrlo lako možemo riješiti u nekoliko poteza posljedice vezano za poreznu politiku i to neće osjetiti država u svome proračunu jel ima drugačije načine na koji će se nadoknaditi ti manjci. Što se tiče ovih milijun stabala moram definitivno napomenuti da u Hrvatskoj to čak i nije problem. Mi imamo 9 miliona sadnica godišnje šta Hrvatske šume obnove naše šumskog područja, preko 48% kopnene Hrvatske je prekriveno šumama tako da smo mi jako šumski bogata, bogata zemlja, ali ovih milion stabala je bitno kao poruka i bitno je upravo za naše urbane sredine. Zato se nadam da će se i Ministarstvo turizma uključiti jel vidimo i pretjeranu apartmanizaciju, vidimo pretjeranu izgradnju u pojedinim našim gradovima, a sve manje i manje zelenih površina. Moramo obavezat i naše gradove, ali i ljude koji se bave turizmom i koji grade i vile i apartmane da određeni postotak svoga područja definitivno moraju, definitivno moraju pozeleniti i moram tu definitivno naglasiti pošto imamo i Hrvatsku izviđačku parlamentarnu uniju moram vam naglasiti Savez izviđača Hrvatske koji već godinama pošumljava Hrvatsku, koji je pomogao Splitu i Splitsko-dalmatinskoj županiji nakon onih katastrofalnih požara i u 3 godine uspio sanirati opožareno područje. Sada imaju uz Boranku imaju i projekt Šumoborci tj. projekt COMPENSATING BY PLANTING tako da nadam se da će većina naših gradova, tvrtki uključit se smanjit svoj otisak CO2 i na taj način pomoć Hrvatskoj ali i globalno cijelome svijetu. Zahvaljujem. I na vaše izlaganje imamo niz replika. Prva je poštovanog zastupnika Zekanovića. Poštovani kolega Bačić evo još jednom hvala što ste još jednom evo malo predlagatelja podsjetili na važnost šuma kod pročišćavanja zraka. I evo ja ću danas možda i 4 i 5 puta reći istu stvar, pozvati ću nadležno ministarstvo, evo i želim čuti vaše mišljenje o tome da se napravi nekakav akcijski plan, smjernice, upute i pronađu financijska sredstva za to famozno pošumljavanje o kojem se govori da bismo pročistili zrak, a to nam je današnja tema. Ljudi na terenu, lokalne samouprave stvarno ne znaju ništa, stvarno ne znaju ništa po tom pitanju, a milijun stabala nije manje to vam je tisuću tisuća jel to je dosta. I može jedan vaš komentar na ovo jel to treba napraviti odmah i sad. Hvala kolega Zekanović na replici, apsolutno se slažem s vama, mislim da trebamo ministarstvo potaknuti ovo je veliko ministarstvo koje ima puno tema i veliki dijapazon djelovanja tako da nekad pojedini segmenti mogu ostati zakinuti, ali živimo u doba i zelene tranzicije, znamo i Zeleni akcijski plan na razini Europske komisije i Europskoga vijeća i Europskoga parlamenta, mislim da slijedeća desetljeća su upravo u znaku, u znaku zeleno i u znaku i pošumljavanja ali i zaštite okoliša. Ja ponavljam Hrvatska ima sve preduvjete koliko god mi kukali na jednoj strani da nemamo industriju, da slabo proizvodimo određene proizvode i određene stvari. Sa druge stvari to nam je sada u sljedećim desetljećima postalo naš jedan veliki plus i definitivno možemo bit prvaci u Europi što se tiče i kvalitete zraka, kvalitete vode neću ni spominjati ali kvalitete življenja u RH. Pa evo već 50 i više godina svjedočimo pošumljavanju više-manje uspješnom ili ozelenjavanju dalmatinskog krša. Na žalost to se sve ove godine radilo sa primorskim i alepskim borom koji su na žalost vrlo invazivne vrste i koji na žalost vrlo negativno utječu na biološku raznolikost tih staništa. Naime, svojim iglicama, otpadnutim iglicama stvaraju idealne uvjete osim što zakiseljuju tlo, stvaraju idealne uvjete za požare a istovremeno onemogućuju bilo kakvu podzemnu etažu u tim šumama i tim površinama. Moj prijedlog je, odnosno i vama bi bilo da se pokuša ići što je moguće više sa autohtonim vrstama, zimzelenim vrstama kao hrast crnika, crni jasen itd. Na taj način bi i ozelenili, ali i zaštitili to područje od požara.

Mogu se složit sa vama iako tu treba definitivno ujedinit struku jer radeći malo i na projektu boranke i pošumljavanja Splita i okolice nakon ovih požara upravo i ovaj primjer koji imamo u samoj park šumi Marjan upravo tu dolazi do problema, dolazi do problema što saditi. Struka tu neću reći da je podijeljena, ali Hrvatske šume imaju nekakav svoj plan, pa se uvijek netko uključi iz struke, pa kaže to nije dobro, trebalo bi nekakvu drugu vrstu sadnje. Slažem se sa vama, pojedina područja zahtijevaju autohtone vrste posebice kada gledamo surovi teren Dalmacije, Dalmatinske zagore gdje ne može tek tako bilo što uspjeti.

Kolega Bačiću, ja bih samo kratko rekao da ovdje oni koji bi trebali gospodariti tj. šumama i koji imaju stručne kapacitete i koje plaćamo, to su Hrvatske šume.

U biti njihovo je da vode brigu o hrvatskim šumama bilo plućima brigu u smislu kvalitetnih, u biti da ono održaju na najbolji način, a ne da bježe od toga.

mogu se složit sa vama ne treba prat ruke ni od koga kada je tema zaštita okoliša, ne treba ni braniti nikoga, tako da i Hrvatske šume tu mogu biti na tapetu ove rasprave što su oni učinili, što ne. Pošto smo nešto malo surađivali triba ih normalna stvar i pohvalit u nekim stvarima i šta se tiče samoga pošumljavanja i odnosa sječe i održavanja šuma tu se kvalitetno radi, tu ne možemo im reći puno toga. Ali ovo što ste pohvalili kolegu Oparu i ovo što se dogodilo na samome Marjanu i ta jurisdikcija što spada pod šumski plan, što spada pod određeni grad, općinu, što su Hrvatske šume stavili pod svoje tu možemo itekako raspraviti. Dosta općina, gradova je nezadovoljno, dosta općina i gradova ne može okrupniti određena svoja područja jer su u šumskom planu. Poštovani kolega, pa na neki način nastavljam se na riječi ovdje izrečene kolegi a prije mene. Naime, sve je više prigovora na poseban način na područje Dalmatinske zagore, da je domicilnom stanovništvu onemogućena sjeća bilo koje vrste, ne radi se to o nikakvoj trgovini drvljem već uvijek jel' od pamtivijeka su ljudi koristili na tom području nazovimo tako blagodati kontrolirane sječe. Međutim, što se događa? Hrvatske šume su dobile silne video kamere, silnu tehniku i hop odmah šumari ugrabe, odmah kazne. Mislim da to nije rješenje. Jer što se stvara? Tako kad se dogodi požar da napravi se puno veća šteta.

Što se tiče organizirane sječe i općenito Hrvatskih šuma i općenito samoga šumskoga plana i što sve spada u šumski plan čuli smo od dosta općina i gradova posebice Imotske krajine ali i Cetinske koji su nezadovoljni, ne samo vezano za organiziranu i kontroliranu sječu i korištenje samoga prostora šuma od domicilnog stanovništva, nego govorim vezano za gospodarstvo. Dosta općina i gradova u našim krajevima, posebice u Splitsko-dalmatinskoj županiji nisu mogli okrupniti ni nekoliko stotina kvadrata ne bi li to ponudili na tržištu ili ne bi li oplemenili to područje.

Plan je pošto je kažem i ponovio sam slijedeće 10-ljeće će definitivno biti u znaku zelene tranzicije i zelenog akcijskog plana. Tu vidim da neki gradovi i općine odstupaju puno od drugih, evo možemo uzeti primjer Velike Gorice koja zna koliko se gradi i koliko je bitna kao periferija Grada Zagreba i koliko se doseljava i mladih obitelji, normalno na, na sve to izgrađeno mora biti definitivno zelenih površina. Ja mislim da upravo ovo što je predsjednik vlade i spominjao tih milijun stabala to je upravo za tu urbanu sadnju. Mi imamo veliko područje šuma, ali to urbano, urbano pošumljavanje, posebice u turističkim ili većim industrijskim središtima to je itekako ono što nam fali u RH. Uvaženi g. Bačiću, vidjeli ste da su vam u vašoj raspravi se javila 4 gradonačelnika ili dožupana, ljudi iz izvršne vlasti koji su itekako postali svjesni obnašajući svoju dužnost kolika je manjkavost i nedjelotvornost Hrvatskih šuma u segmentu gospodarenju istih i održavanja istih. I odlično je što ste kazali da je ovo posebna tema, pozivam i vas da ta tema uskoro dođe ovdje pred dom kako bismo uskladili aktivnosti kako Hrvatskih šuma radi razvoja naših šuma radi boljeg zraka sa ovim zakonom kojega ovdje rješavamo. I dopustite da vama izdam veliko priznanje, dakle vama skautima izviđačima u akcijama koje su izviđači širom Hrvatske provodili u pošumljavanju.

Nakon onih katastrofalnih požara u Splitu i okolici zdušno smo se stvarno ovaj uključili svi, vi ste otvorili vrata odma prvoga dana što se tiče svega i same organizacije i mislim da je to besprijekorno prošlo, moramo to ovim putem zahvalit normalno i Hrvatskim šumama koje su logistički i tehnički itekako pomogle, ali bez grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije u tom trenutku ne bi definitivno bilo ništa. Ali ovo je super što ste napomenuli, upravo čelnici, čelnici što sadašnji, što bivši izvršitelji lokalne vlasti, znate točno koji je problem, znate s kim trebate razgovarat, mi smo tu da razgovaramo, možemo pozvat koga oćemo, zašto ne otvorit bilo koju temu, a to su i tema funkcioniranje Hrvatskih šuma na terenu.

O ovoj temi je znači rečeno sve, evo sad na kraju bi samo rekao da pomaci koje imamo u ovome zakonu koji ćete trebati provesti i lokalna zajednica i ministarstvo i svi zajedno da bi tribalo viditi i promišljati da li svi kapaciteti lokalnih samouprava mogu provesti, imaju li potencijale i ljude, rekao sam da brojne lokalne samouprave, čak 40% lokalnih samouprava nema mogućnosti financijskih kapaciteta za jedno dijete osigurati vrtić, znači jednostavno nemaju mogućnosti, o tome triba razmišljati zbog realnosti u kojima živimo. A ja bi samo u ovome trenutku rekao da su nabrajane ovdje šume kao bitan pročišćavač zraka poglavito u urbanim dijelovima RH, ali bi isto napomenuo, ne triba na tome štediti, ja se tu slažem s kolegama da Hrvatske šume jednostavno morale bi raditi svoj posao, preuzeti odgovornost gospodarenja i održavanja tih šuma i tih ogromnih naših potencijala, a ne samo tezgariti sa našim balvanima kako ih izvesti u drugu državu i na taj način u biti učiniti velike štete jel nemamo tih šuma čak uz ovo šta ne rade svoj posao nego imamo velike štete po pitanju toga šta nemamo dodatni proizvod, najlakše je to izvesti u Italiju. Što se tiče, evo ja sam ih spominjao ovdje i spomenuti su često područja grada Splita to su Marjan i sve ono što se događalo loše oko Marjana zbog zapuštenosti i nebrige poglavito onih stručnih ljudi koji su u Hrvatskim šumama i koji bi morali kazati o čemu se radi i to lokalna samouprava može preuzet upravljat. Međutim je činjenica da ja u svome Sinju jel svi ste bili na Veliku Gospu ili na Sinjskoj Alci vidili ste imamo borovinu i ispod naše tvrđave sinjske starog grada, imamo Pavića nebesa, imamo Mednjak, imamo, Sinj je prepoznatljiv po tome zelenilu i mi to moramo očuvat. Tu se također borovi, pojavljuju se bolesti, međutim jednostavno biže ko đava od tamjana Hrvatske šume od problema, biže ko đava od tamjana, koda to nije njihovo, koda bi tribao biti lokalni čelnik, tako je njima su bitna lova, kikiriki, tezgarenje, kako naš proizvod našega balvana izvesti iz Like u Italiju ili iz Gorskog Kotara tako da odu i oni šta su radili u pilani sa njima i dodatna vrijednost se vrati vamo. Mi govorimo o ozbiljnome problemu, ozbiljnome. Ja sam maloprije spominjao pčele, pa je došlo do malog sukoba između mene i potpredsjednika, mislim da su pčele bitne i da je bitan život i zrak čist, bitan je Slavonski Brod, bitno je sve vozila električna, sve je bitno. Međutim kad govorimo o šumama i to je dobro pogođeno ovdje, pitanje najstručnijih onih koji će održavati šume, koji će gospodariti šumama, najlakše je preuzeti ovlast, oni preuzmu to i ovo šta je kolega Brčić rekao također bi i ja napomenuo.

Prema tome ja bih još jednom naglasio značaj svih institucija.

Nebitno je li vlasnik grad Split, nebitno jel vlasnik grad Sinj, ali oni su najmjerodavniji i najstručniji nego njima nema tu kikirikija nemaju para, nema tezgarenja u upravi, nema priče. Nemojte da peru Pilatovski ruke jer tu je se ulagalo u te ljude da se školuju, da se obrazuju i da preuzmu određene funkcije koje bi morali provoditi politike. I ovu tremu triba, triba ozbiljno otvoriti jer je šuma veliki potencijal i za zaštitu našega zraka vrlo bitno ali i gospodarski potencijal, poglavito zaštita zraka u urbanim sredinama i velikim gradovima jer šta je Split bez Marjana il šta je Sinj bez Pavića nebesa, mislim to je puno, puno priča možemo pričat jel o tim stvarima.

To je pitanje nas i našeg naroda opstanka ljudi na ovim područjima i o čuvanju zraka i tu sam [[Upadica: Hvala.]] suglasan sa svima. Time zaključujem raspravu o ovoj točci, o njoj ćemo glasovati kad se steknu uvjeti. Idemo na slijedeću točku, a to je: - Prijedlog Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, prvo čitanje, P.Z. broj 274 Predlagatelj je Vlada RH temeljem Članka 85. Ustava RH i Članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu te Odbor za lokalnu i područnu i regionalnu samoupravu. Želi predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite.

Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici zadovoljstvo mi je da danas možemo u prvom čitanju predstaviti nacrt Prijedloga Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi. Uvodno bih željela reći da je, da smo na ovom zakonu zapravo radili prije pandemije u velikoj mjeri je on, radna skupina je u najvećoj mjeri zapravo nacrt zakona već bila oblikovala, međutim kao i za druge zakonske prijedloge procijenili smo da u trenutku pandemije u kojem je kultura, područje kulture bilo jedno od najteže pogođenih nije oportuno ići sa zakonima bez obzira jesu li duboko reformski ili su kako mi volimo nazvati ovaj zakon da nije, ovaj prijedlog da nije revolucija nego zapravo evolucija. Evolucija u smislu da zapravo jednim cjelovitim zakonom objedinjujemo tri važna propisa, dosadašnji Zakon o kulturnim vijećima, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi i Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi koji su zapravo u najveći mjeri donošeni ili doneseni u razdoblju koje je dulje od 20 godina i bilo je nužno prilagoditi ih suvremenim potrebama, a pojedine članke uskladiti i s ostalim propisima. Tu posebno ističem Zakon o financiranju javnih potreba koji je zapravo doživio toliko izmjena da je od tog zakona ostalo na snazi samo par članaka. Dozvolite mi da pokušam ukratko iznijeti najvažnija područja koja ovaj zakon obrađuje odnosno s kojima se bavi. Pa bih na početku istaknula damo smo zapravo bavili se dosta obuhvatom i definicijom javnih potreba u kulturi. Možda je važno uvodno reći da ovaj zakon se odnosi i na nacionalno financiranje dakle i na ono što provodi Ministarstvo kulture i medija, ali i na ono što se provodi na jedinicama regionalne i lokalne samouprave, dakle jednako se odnosi i na državni proračun, ali i na proračun jedinica lokalne, područne samouprave i tu smo u ovom definicija uz ona tradicionalna područja javnih potreba koja su bila i dosada precizirana kao ona koja se financiranju zapravo financiraju uveli i one nove, nova područja koja u prvom redu obuhvatilo i počelo se njima baviti Ministarstvo kulture i medija, a vjerujem da će i kroz ovaj zakon se to proširiti i na obuhvat onoga što će financirati lokalna i regionalna samouprava, a to je dostupnost, pristup, sudjelovanje u kulturi, raznolikost kulturnih izričaja, poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama, digitalizacija odnosno digitalna kultura. Dakle, sve ono što mi već obuhvaćamo različitim ili ad hoc ili redovitim natječajima Ministarstva kulture, ali do sada nije bilo obuhvaćeno zakonom. Uvodimo dosta odredaba koje se tiču rokova i definiranja javnog poziva za dodjelu sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi i mislim da je to jedan veliki iskorak i tu ću biti vrlo otvorena, u prvom redu tu se obraćamo jedinicama lokalne samouprave koje ne osiguravaju tu razinu stabilnosti financiranja koju osigurava Ministarstvo kulture i medija, dakle vrlo često natječaji za tekuću godinu, pa to je i ove godine slučaj to je i u nekim većim gradovima raspisuju se na početku tekuće godine, dakle apsolutno prekasno da bi se moglo bilo što planirati. Zatim rokovi za objavu rezultata se protežu i nekoliko mjeseci nakon donošenja lokalnog proračuna i u tom smislu smo unijeli određene odredbe, a to je da se javni poziv mora raspisati najkasnije 1.10. za sljedeću godinu i isto tako da se rezultati moraju objaviti najkasnije dva mjeseca nakon donošenja proračuna kako bismo usmjerili na neki način jedinice lokalne i regionalne samouprave prema stabilnijem financiranju kulture. Definiraju se sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi, ono što je isto tako važno da zapravo preciziramo koji udio proračuna mora biti dodijeljen putem javnog poziva i ostavljamo mogućnost da maksimalno 5% se može dodijeliti mimo javnog poziva. Ponovno, to nije slučaj na razini Ministarstva kulture i medija, ali neke jedinice lokalne samouprave veći dio svojih proračuna dodjeljuju nekim različitim ad hoc natječajima ili uopće bez natječaja, smatramo da će i ovo dati sigurnost. Međutim, utvrđujemo i situacija ugroza kada se može postupiti i drugačije, a to smo naučili u našoj nedavnoj povijesti i u slučaju covida i u slučaju potresa. Definiraju se sredstva za rad ustanova u kulturi i tu zapravo precizno definiramo da sredstva za rad ustanova u kulturi nisu samo materijalna sredstva za materijalne izdatke nego jasno definiramo i programska sredstva kao ono što se mora financirati, ali definiramo i druge aspekte druge dijelove koje se može odnosno treba financirat za ustanove u kulturi. Jedna velika novost je i mogućnost dodjele nekretnina, to je nešto što je u vlasništvu države ili u vlasništvu lokalne samouprave o čemu je bilo dosta rasprave i dosta komentara i na javnoj raspravi. Naime, što smo uočili? Za prostore kulture, bez obzira jesu li oni komercijalni ili ne komercijalne namjene jako se teško u natječajima natjecati sa aktivnostima pogotovo u centrima gradova, a posebno onima koji su turistička središta sa npr. kafićima, restoranima, suvenirnicama itd. i onda se polako djelatnosti koje su iznimno važne za kulturu npr. knjižare, antikvarijati, galerije istiskuju iz centra grada jer jednostavno sadašnji propisi vas obvezuju da se natječete komercijalno i da ne možete na adekvatan način osigurati namjenu. Dakle, ovdje je ideja da se prostor može osigurati za namjenu kulture, a onda se za tu namjenu provodi natječaj između onih koji će ponuditi najbolje uvjete, ali neće se npr. jedna galerija natjecati npr. sa suvenirnicom ili kladionicom. Drugi segment zakona odnosi se na djelokrug i rad kulturnih vijeća. Ovdje se jasnije uređuje taj djelokrug kako bi se precizirao opseg njihovog rada, uređuje se osnivanje kulturnih vijeća pri ministarstvu, utvrđuju se kriteriji kada gradovi odnosno jedinice lokalne samouprave moraju ili trebaju ili mogu imati kulturna vijeća, propisuje se situacija u kojoj se razrješuje člana kulturnog vijeća. Dakle, naglašava se precizno se definira savjetodavna funkcija vijeća, ali i precizno se definira javnost rada vijeća koja se ostvaruje objavljivanjem zapisnika što će obvezivati i Ministarstvo kulture i medija, ali i vijeća na lokalnim razinama. Preciznije se definiraju razlozi koji predstavljaju potencijalni sukob interesa članova kulturnih vijeća, uređuje se zakonom obveza njihovog izuzimanja iz raspravljanja i odlučivanja u slučaju postojanja tih razloga kao i sankcioniranja ne pridržavanja tih odredbi. Isto tako utvrđujemo obvezu ispunjavanja izjave potpisivanja izjave u kojem se članovi i članice vijeća obvezuju na postupanje sukladno propisima iz ovog zakona. Propisuje se mogućnost imenovanja povjerenstava u slučaju transverzalnih i interdisciplinarnih projekata i tu mogu članovi takvih povjerenstava biti bilo članovi vijeća, bilo drugi pozvani stručnjaci ili u kombinaciji. To je nešto što mi na razini Ministarstva kulture i medija već godinama provodimo za sve naše među disciplinarne ili interdisciplinarne natječaje i posebne natječaje, a sada tu mogućnost uvodimo i u zakon da ju koriste, pogotovo ako bude potrebe veći gradovi. Definira se sastav i rad Nacionalnog vijeća za kulturu, uređuje se postupak donošenja odluka o dodjeli financijskih sredstava, dakle rok za donošenje odluka, objava odluke na mrežnim stranicama, uređuje se kako treba izgledati ugovor o financiranju. Ono što je novost je i omogućavanje višegodišnjeg financiranja programa i projekata kako bi se postigao kontinuitet planiranju. Mi pripremamo već sa sljedeću godinu za jedan dio našeg javnog poziva mogućnost trogodišnjeg financiranja. To ćemo uvoditi postupno kao što smo postupno uvodili i brojne druge reformske mjere jer smatramo da treba dati vremena korisnicima sredstava odnosno dionicima u kulturi da se tim mogućnostima prilagode. Međutim jedan dio naših javnih poziva već će za sljedeću godinu omogućiti višegodišnje financiranje. Uređuje se nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava odobrenih ugovorom o financiranju čime će se onemogućiti dvostruko financiranje istih programa i projekata iz državnih i lokalnih i područnih proračuna, a uvodi se i obveza financijskog izvještavanja koja će obuhvatiti popis svih prihoda te izravnih i neizravnih troškova koji su nastali tijekom i u svrhu provedbe programa i projekata, a ovo će pridonijeti sigurno transparentnosti u korištenju sredstava i kontroli njihovog trošenja. Isto tako, uređuje se pravo davatelja sredstava na raskid ugovora o financiranju. Utvrđujemo zakonom obvezu jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave dostave izvještaja o realizaciji financiranja javnih potreba u kulturi u roku od 30 dana od dana donošenja godišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna. To je zaista jedan problem s kojim se Ministarstvo kulture i medija i naša Služba za analitiku susreće. Na uspijevamo dobiti od jedinica lokalne i samouprave niti neki uopće ne dostave podatke, neki dostavljaju polovične podatke i ne shvaća se važnost dostave cjelovitih podataka, kako bismo ih obrađivali i kako bismo ih javno objavljivali i onda dali smjernice i našim kulturnim vijećima, ali i lokalnim i regionalnim samoupravama, odnosno ne nužno smjernice nego informacije o određenim trendovima. Moram reći da tu problema ima ne samo sa manjim nego i sa velikim jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Uređuje se isto tako, osnivanje i upravljanje ustanovama u kulturi. Tijela ustanova, sastav i način izbora članova upravnog vijeća, uvjeti i način imenovanja ravnatelja ustanova u kulturi, osnivanje stručnih vijeća, itd. Ono što bih željela reći još završno, završno u ovoj uvodnoj raspravi je da je bilo dosta komentara na javnu raspravu, što nas uvijek veseli.

Tu bih posebno istaknula da smo prihvatili prijedloge o potrebi boljeg definiranja pojma javne ustanove u kulturi, prihvatili smo prijedlog da se propiše područje djelovanja centara za kulturu, oko toga je bilo puno komentara i tu smo dobili dobre prijedloge koje smo usvojili. Zatim, dosta je komentara bilo na ovaj rok za objavu javnog poziva za financiranje javnih potreba u kulturi i potrebe da se veže uz donošenje proračuna, međutim, mislim da tu ova naša namjera nije bila na ispravni način pročitana. Zatim, imali smo dosta komentara na postupke dodjele sredstava ustanovama u kulturi od strane osnivača te prijedlog da se visina sredstava određuje temeljem jasne procedure uz prethodno savjetovanje s nadležnim kulturnim vijećem, što smo isto tako, prihvatili i unijeli u ovaj prijedlog Zakona. Na javnoj raspravi je podržano uvođenje višegodišnjeg financiranja. Bilo je dosta komentara na ova pitanja dodjele financijskih sredstava bez objave javnog poziva, što do sada uopće nije bilo uređeno, tako da smo odgovorili, odnosno razjasnili da se ovdje radi jednostavno o potrebi da se precizira koliki je to postotak, a ne kao što je to do sada bio slučaj da i 20 i 30% proračuna bude dodijeljeno mimo javnog poziva. Bilo je dosta pitanja oko dodjela nekretnine i prostora za rad i transparentnosti postupanja i taj smo prijedlog prihvatili i unijeli smo da će se kriteriji utvrđivati uredbom Vlade da taj postupak bude maksimalno transparentan. Zatim, prijedloge koji su se ticali bolje definiranja uloga i zadaća kulturnih vijeća smo većinskih prihvatili. Bilo je komentara na rokove za donošenje odluka o dodjeli sredstava. Zatim, bio je jedan prijedlog da se donese, odnosno jedan prijedlog, ali je onda podržan od niza organizacija da se bolje .../nerazumljivo/... da se donese poseban zakon koji bi omogućio razvoj ustanova koje nisu obuhvaćene posebnim zakonom, ali to smo zapravo adresirali jasnim opisom tih ustanova, tu se primarno misli na centre za kulturu u onom širem smislu riječi, što je sada uneseno u Zakon. Zatim, bila je komentara vezano uz potrebu da se jasno definiraju zadaće i ovlasti svakog tijela ustanove, dakle ravnatelja, upravnog vijeća, stručnog vijeća, mislim da smo, da je to dobro u ovom nacrtu i nismo tu ništa posebno intervenirali. Smatramo i tu stojim na tom stavu i za ovaj Zakon i za Zakon o arhivima, knjižnicama, muzejima, ali i zakon o kojem sada raspravljamo, a koji će tek doći na javnu raspravu pa onda i u Sabor, Zakon o kazalištima, mišljenja smo da ravnatelji moraju imati jasno i precizno uređene ovlasti. Sva je odgovornost na njima, sva je odgovornost na njima i upravna vijeća zaista moraju biti tijela koja nadziru, a ne tijela koja se sastanu jednom u 3 mjeseca i onda zapravo bez stvarne odgovornosti na neki nejasan način sudjeluju u samom upravljanju. Bilo je nekoliko prijedloga vezano uz broj članova upravnog vijeća i tu smo zapravo prihvatili te prijedloge i drugačije definirali broj članova upravnog vijeća, odnosno obvezu osnivanja upravnog vijeća. Zatim, još jedna važna stvar, uvjeti za imenovanje člana za kulturnog vijeća jednako kao i za upravna vijeća i za muzejsko i vijeće i druga upravna vijeća smatramo to mora biti visoka stručna sprema i nikako se ne slažemo sa onima koji zagovaraju da bi u upravnim vijećima mogli biti i oni koji nemaju visoku stručnu spremu, ne zato da bismo podcjenjivali mogući doprinos nego zato jer smatramo da treba držati neki dignitet ustanova. I na kraju još dvije teme koje su bile u raspravi, a koje smo prihvatili, dakle rok za raspisivanje javnog natječaja za imenovanje ravnatelja ustanove, tu smo unijeli da to bude najkasnije 3 mjeseca prije isteka mandata i isto tako bio je komentar vezano uz uvjete za imenovanje ravnatelja ustanove, ostajemo pri stavu da ravnatelji kulturnih ustanova moraju imati visoko obrazovanje bez obzira na iskustvo rada u kulturi jer s tim šaljemo poruku i važnosti umjetničkog obrazovanja do najviše razine. Evo to su neke, neki osnovni elementi ovog nacrta zakona, pažljivo ćemo pratiti vaše komentare i raspravu i nadam se da ćemo osluškujući vaša mišljenja u drugom čitanju donijeti prijedlog nacrta, prijedlog zakona koji će zaista doprinjeti stabilnijem financiranju što je ključno za rad kako institucija tako i svih onih koji djeluju na nezavisnoj sceni. Bit će replika, bit će replika, ali ne odmah. Samo da kažem unaprijed, stanka se može tražit o točki o kojima je riječ. Izvolite. Hvala vam poštovani predsjedavatelju što ste me obavijestili, upravo tako u ime Kluba Hrvatskih suverenista baš tražimo stanku jel smatramo da je to najprikladnije mjesto i vrijeme sada da izražavamo svoju najdublju osudu zgražanje i uopće neshvatljivo ponašanje našeg Ministarstva kulture i medija, našeg Hrvatskog audiovizualnog centra, a povodom snimanja filma „Bilo jednom u Hrvatskoj“ u povodu rođendana našeg prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana gdje je, u kojem je glumio dvostruki oskarovac Kevin Spacey, a gdje u odjavnoj špici stoji da Ministarstvo kulture i medija RH i HAVC nije dao jednu kunu za taj projekt. Pitam se u kojoj državi živimo, za koju državu se dr. Franjo Tuđman borio, da li to Francuzi rade Degou, da li Amerikanci rade ocima nacije, da li to Britanci rade Čerčilu, da li to Izraelci rade Ben-Gurionu Gold To je svrha ove današnje stanke. Naravno stanka je odobrena i nastavljamo s radom. Izvolite. Gospodin Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Vidimo da su 3 zakona u jednom, znači imamo ogromnu materiju koju ste spojili u jedan zakon, radi se o kulturnim vijećima, radi se o financiranju udruga. Naravno ja evo i kao gradonačelnik očekujem puno od ovoga zakona i vidimo tu neke obaveze, ali mislim da je jedan zakon od tri zakona u biti kolko je spojeno u jedno, ne znam dal je to previše na jednom mjestu, ali očito u Hrvatskoj šta kompliciraniji zakon to bolje da više niko ništa ne zna što će raditi. Ja bi samo upozorio, evo ministrice i vas i vaš stav znači mi živimo u društvu u kakvom živimo, čitam, ne znam dal je istina da je u Gradu Zagrebu zabranjeno reklamiranje „Hoda za život“ Ako je to istina bez obzira radilo se o gay paradi, „Hodu za život“, to sam pročitao sad, koji je vaš stav o tome i ako je to istina zamolio bi kolegu Tomaševića da ne dijeli ljude. I meni je ove godine u Sinju svirao, ja sam se borio da svira i Thompson i Mile Kekin mogao sam reći. Prema tome evo zamolio bih vas ovaj stav kad već govorimo o kulturi, multikulturalnosti, prihvatljivosti, pa da odgovorite na ovo pitanje. Izvolite odgovor. Dakle mislim da se ne morate brinuti i vi ćete vrlo lako i proći kroz ovaj zakon, nije to ništa puno 3 zakona u jednome, vi puno čitate i uvijek ste temeljiti i sigurno da će unaprijediti i vaše postupanje kao gradonačelnika i biti na dobrobit djelatnicima u kulturi u Sinju bilo onim dragim našim kolegama u brojnim kulturnim ustanovama, bilo u, bilo onima koji djeluju na nezavisnoj sceni. Što se tiče ovog drugog pitanja, s obzirom da ste vi kontinuirano u interakciji, vaša stranka, ovdje drugi kolege, ja sam načelno uvijek za slobodu, za demokratičnost i za uvažavanje, toga često nema kod vas, nema često ni kod kolega koje vi upravo prozivate, pa predlažem da vi to između sebe raspravite.

Hvala lijepo. Uvažena ministrica je povrijedila čl. 238. vrijeđajući tj. omalovažavajući zastupnika gdje govori da ja vrijeđam, da omalovažavam, ne, pa vašom zaključkom vaše vlade je rečeno da ne može u Sinju pivati ni Thompson za vrijeme izmišljene vaših nekakvih covid potvrda, ni Mile Kekin, al pivali su i Mile Kekin i Marko Perković Thompson. U Puli npr. Marku Perković Thompsonu je zabranjeno pjevati, a Lepoj Breni je dozvoljeno, ja govorim o tome.

Poštovan ministrice, ovdje ćemo raspravljati o kulturnim vijećima, njihovim sastavima, načinu financiranja kulturnih i javnih potreba dodijele sredstava itd., sve je to financirano iz javnog novca. Ja ću vam postaviti jedno pitanje onako laički gledajući sa strane kao prosječan građanin. Mene zanima vaše mišljenje kako to da u drugom gradu u RH, a to je Split po meni kulturno najbogatijem gradu uz muzeje, galerije većinom imamo nekakve stalne postave, imamo slabo, slabo gostovanja i van pojedinih festivala, manjih izložbi, Splitskog ljeta u kulturi se jako malo događa, a potencijal Splita ne trebamo ni spominjati kulturno koliko ima.

Dakle, dobro poznajem rad ustanova u Splitu, neke rade bolje, neke rade možda malo manje dobro, ali mislim da kulturni djelatnici, umjetnici daju zaista sve od sebe. Ono što je važno je da im se stvori stabilan i siguran okvir i to je ono čemu će doprinijeti i ovaj zakon, donošenje ovog zakona. Evo, Split vam je recimo primjer za ono što sam govorila ranije. To je problem. Ne možete vi raditi, ne možete stvarat programe ako dobijete rezultate financiranja ili ih ne dobijete, sad je Split ušao u krizu ja ne znam uopće kako će se to i razriješiti ali to znači jedna propala godina u kulturi i to nikako nije dobro. Poštovana ministrice kao što ste i sami naglasili ovim prijedlogom zakona se zapravo na cjelovit način objedinjuju 3 dosada postojeća zakona, Zakon o kulturnim vijećima, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi i Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi i zapravo se svi ovi propisi osuvremenjuju i prilagođavaju vremenu u kome živimo. Jedna od novina koju ja smatram izuzetno bitnom je propisivanje mogućnosti dodjele nekretnina u vlasništvu RH ili u vlasništvu jedinica lokalne, regionalne i područne samouprave fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture. Stvaranje zapravo i održavanje prostora za obavljanje umjetničke i kulturne djelatnosti po meni predstavlja vrlo, vrlo velik jedan izazov za kulturnu politiku.

Hvala vam, kao što sam rekla i u ovom uvodnom dijelu ovo je zaista jedan problem kojeg, koji je širi problem, on se, ja sam spominjala u predstavljanju nacrta zakona djelovanje npr. galerija, antikvarijata, knjižara međutim ovaj, ovaj članak će omogućiti i jedan sustavni pristup dodjele prostora za rad, dakle i atelja koje u ovom trenutku zapravo niti jedna jedinica lokalne samouprave nema neki sustavni pristup kojim bi dodjeljivala te prostore. Dakle, vrlo jednostavno vi ćete moći odrediti određeni broj prostora pogotovo recimo u starim gradskim jezgrama, evo gledam sad i kolegu Zekanovića tu u Šibeniku su oni zapravo jako puno kroz društvo za upravljanje baštinom napravili prijatelja baštine napravili u tom smislu koraka, dakle neke možda zapuštene prostore urediti, dodijeliti umjetnicima, otvorit ih i na takav način pomoći i umjetnicima, ali i oživjeti [[Upadica: Vrijeme.]] centar grada. Poštovana ministrice ovaj prijedlog zakona apsolutno je neprihvatljiv iz više razloga. Prije svega nema nikakvog razloga da se bilo kakav prijedlog zakona usvoji i upućuje u proceduru prije nego što se usvoji Nacionalni plan razvoja kulture i medija od 2022. do 2027. godine, koliko mi je poznato on je u izradi međutim njegov nastanak je obavijen velom tajne. Vela tajne nema, ja vas upućujem da idete redovito na mrežne stranice Ministarstva kulture i medija gdje ćemo objavljivati sve informacije, već su objavljene informacije o, o prvim sastancima. Uža radna skupina koja radi na nacrtu Nacionalnog plana kulture i medija u dijelu kulture sastoji se od članova koji čine nacionalno vijeće za kulturu koje je definirano ovim zakonom. Onima koji prate sustav strateškog planiranja poznato je da je preduvjet za izradu nacionalnog plana bio donošenje Nacionalne razvojne strategije. Ministarstvo kulture i medija izradilo je jedan opsežan materijal, to je nekih 500-tinjak stranica koji je sada u zadnjoj redakciji, koji je analitička podloga za izradu tog nacionalnog plana. Ona će biti vrlo skoro, kroz koji tjedan javno objavljena i tako da su to procesi koji se događaju paralelno i nema [[Upadica: Vrijeme.]] nikakvog razloga da se ovaj prijedlog zakona ne raspravi u saboru. Uvažena ministrice poslovnik nekada ne dozvoljava baš da odgovorite na ono što bi trebalo, ja ću malo tu ići ispod radara, obrazlaganje stanke gospodina Sačića je ostalo dosta upitnika iznad glava ovdje saborskih zastupnika koliko sam pratio, možda prilika objasniti razliku između naravno Ministarstva kulture i medija i HAVC-a kao ustanova i s druge strane dilema ova oko filma Jakova Sedlara gdje ste eksplicite vama govori da niste pomogli apsolutno odnosno da Ministarstvo kulture i medija nije pomoglo pri realizaciji ovog projekta. Hvala vam gospodine Ivanoviću, ja sam inače na dolasku u sabor već odgovorila to nije prvi put da gospodin Sedlar namjerno iznosi neistine, onda saborski zastupnici ili g. Sačić ili neki drugi koji su zainteresirani za tu temu ovdje te neistine ponavljaju, onda naravno, napuste sabornicu, potpuna neistina, g. Sedlar se nije prijavio na natječaj. Kao i uvijek, dakle on je mogao se prijaviti na natječaj za produkciju ili za distribuciju, nije to napravio, jako dobro zna da Ministarstvo kulture i medija ne financira filmove, što se vidi iz prijedloga ovog Zakona. O tome sam mu pisano odgovorila prije 3 tjedna i bez obzira na to, ponovo iznosi neistine, a onda imamo ovakve zastupnike koji onda to još dignu na ovu razinu, otiđu iz sabornice, ne očekuju uopće odgovor, ali evo, to je neki modus operandi s kojim očito u hrvatskoj demokraciji moramo živjeti. Evo, meni je drago da ste objedinili ove zakone u jedan jer je puno jednostavnije kad je to sublimirano i primjenjivo i za jedinice lokalne i regionalne samouprave, a i naravno za nacionalne potrebe. Ono što mi je zanimljivo ovdje, u čl. 20 gdje ste naveli da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu uvažavajući posebne potrebe i okolnosti, u području kulture osnovati samo jedno vijeće za sve djelatnosti i područja. Dakle i to je dobro za manje jedinice, gdje mogu onda imati i jedno vijeće ili sukladno ovdje, kako je rečeno, to stupnjevati, evo, nama je, recimo, potrebno više, ali u ovaj, većem gradu i oni koji više toga imaju, dakle i ovo je dobro rješenje jer onda se, dakako može to bolje pratiti i usmjeravati zapravo kultura [[Upadica: Hvala.]] kako treba. Da, točno, mi smo predložili da postoji ta mogućnost da se osnuje jedno vijeće. Naime, u pripremi ovog Zakona jako smo detaljno analizirali dosadašnju praksu, podsjetit ću, Zakon o kulturnim vijećima predložio je tadašnji ministar Antun Vujić i mi smo ga zapravo kroz ovih 20 godina sasvim malo nadograđivali, ali je on u svojoj ideji i strukturi ostao isti, a isti je zapravo u svojoj ideji i strukturi i u ovom konsolidiranom zakonu. Međutim, uočili smo da je za manje sredine zaista teško naći, pogotovo dovoljan broj stručnjaka, a koji neće biti povezani sa nekim aktivnostima u tim manjim sredinama. Tu naravno, postoji mogućnost i da u kulturno vijeće uzmete neke stručnjake iz drugih dijelova, iz drugih gradova, a onda još formirate neka ad hoc povjerenstva, naravno, sve s ciljem da proces dodjele sredstava bude što transparentniji. Evo, pozdravljam najprije poboljšicu kada je riječ o transparentnosti i korištenju sredstava, kao i jedan kontinuitet financijskog praćenja određenih programa. Međutim, evo, htio bih vaše objašnjenje, možda ja nisam dobro shvatio, gdje se onemogućuje dvostruko financiranje iz tih programa? Naime, znamo da neki kulturni programi zahtijevaju, kako duže vremensko razdoblje, tako i izdašnije financijske svote nego što dobiju od jednog izvora, tako da ono je podijeljeno često puta u etapama, različitim stavkama, pa me zanima je li to onemogućuje sudjelovanje i lokalnih, područnih i samog ministarstva jedinica u jednom programu, ali u različitim stavkama. Dakle podrazumijeva se da je komplementarno financiranje neizmjerno važno. Dakle, ponekad Ministarstvo gleda što financira lokalna samouprava, ponekad lokalne samouprave gledaju što financira Ministarstvo, uvijek se pronalazimo i sa drugim izvorima financiranja zajednički, međutim, ovdje se radi o onemogućavanja financiranja istih troškova unutar jednog programa. Dakle da tu bude potpuno jasno, kada dobivate konsolidirano izvješće o svim prihodima i svim rashodima, dobit će puno bolja slika nego što sada se zapravo, nego kako je to sada, kada se posebno izvješće šalje jednom financijeru, posebno drugom i zapravo je jako teško utvrditi je li netko možda iste troškove prikazao i jednome i drugove, a ovdje će se zapravo financijska izvješća raditi konsolidirano i onda ćemo svi imati točan pregled koliko je tko financirao i kako se program realizirao. Poštovana ministrice. Kao prvo, dobro nam došli u sabornicu. Imam jedno pitanje. Vi ste u prijedlogu Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi u dijelu koji nosi naslov ocjena stanja naveli da je temeljem zakona koji je još uvijek na snazi osnovano zapravo 8 vijeća. Radi se o Vijeću o financiranju međunarodnih projekata i da se sada u novom Zakonu niti ne predviđa osnivanje tog Vijeća, odnosno da se jednostavno to izbacuje. Znači li to da do sada nije bilo financiranja međunarodnih projekata i da ih neće niti biti ili tko sad to preuzima? Kao prvo, ja moram izraziti zadovoljstvo kad netko toliko temeljito pročita nacrt prijedloga, da je pročitao čak i uvodni tekst. Ako je to tako napisano ili ako ste vi to tako shvatili, onda smo nešto krivo unijeli, a ja ću pažljivo pročitati. Naime, Vijeće za međunarodnu kulturnu suradnju postoji i sada, a postojat će i ubuduće. Postojala su određena razmišljanja o vijećima vezano uz sufinanciranje međunarodnih projekata, međutim, međunarodnih projekata u ovom trenutku toliko puno da nema smisla jedno posebno vijeće za tako nešto osnovati. Međutim, vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju funkcioniraju i na razini Ministarstva kulture i medija, a i na razini većine velikih gradova u Hrvatskoj. Poštovana ministrice, evo ja mogu reći da zašto pozdravljam ovu namjeru da ova 3 zakona napravo se krenu unaprijediti i obzirom da su ono prilično evo i zastarjela i trebalo ih je ažurirati, ali evo u ovom nacrtu dakle ima nekoliko problema, ja ću jedan, jedan ovdje sad u replici istaknuti, a to je tzv. uvodite dakle, da ga nazovem zlatni padobran za ravnatelje. Dakle, ravnatelj koji je po razrješenju dužnosti ravnatelja ili prestankom mandata osoba koja je prije obnašanja dužnosti bila zaposlena na neodređeno vrijeme u ustanovi u kulturi ima pravo povratka na rad odnosno rasporeda na radno mjesto jednake složenosti poslova. Dakle, čeka ga, ravnatelja čeka radno mjesto koje je imao. Dakle kako ste to zamislili što ako je bio zaposlen kod privatnika, a ne u nekoj javnoj ustanovi?

Potpuno je jasno da vas i to piše u zakonu radno mjesto čeka ako ste bili zaposleni u ustanovi u kulturi. To nije nikakav zlatni padobran, to je upravo namjera da osobama koje će ostaviti svoje radno mjesto i preuzeti odgovornost upravljanja ustanovama u situaciji kada kao što vidimo razni politikanti na lokalnim razinama u gradskim vijećima smjenjuju ravnatelje kulturnih ustanova valjda u zamjenu za ne znam ravnatelja vodovoda lokalnog ili tako nešto, da osiguramo minimum sigurnosti tim osobama koje preuzimaju odgovornost da imaju pravo vratit se na svoje radno mjesto. To zaista nije nikakav zlatni padobran. Upravo suprotno uvjereni smo da ćemo potaknuti veći broj kulturnih djelatnika koji rade u nekim ustanovama u muzejima, galerijama, knjižnicama, arhivima da se natječu za radno mjesto jer dosada ako su se natjecali u drugoj ustanovi oni su morali dati [[Upadica: Hvala lijepa.]] otkaz, nisu imali nikakvu sigurnost, a bili su ja ću tako reći na milost [[Upadica: Hvala.]] i nemilost stranačkih dogovora ili stranačkih podmetanja [[Upadica: Hvala gospođo ministrice.]] u gradskim vijećima koja su ih često smjenjivala. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana ministre postoji jedna dvojba pa će ovo možda biti jedno tehničko pitanje pa vas molim da, da na njega odgovorite. U kojoj je korelaciji predloženi zakon sa Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge?

Hvala vam, ta uredba je na snazi već dosta dugo i u onoj mjeri u kojoj je ona primjenjiva na područje kulture ona se primjenjuje, ali ovo je lex specialis, on uređuje neke specifične mjere vezano uz područje kulture. Tu postoji potreba da budu izjednačeni kriteriji, uvjeti i za institucionalno i za izvaninstitucionalnu kulturu. I naravno najbolje prakse iz uredbe koje se mogu primijeniti one se primjenjuju, ali one se ne primjenjuju izravno nego je temeljni zakon ovaj zakon. Poštovana gospođo ministrice, dakle dobrodošlo je da se i manjim gradovima omogućava sudjelovanje u kulturnim vijećima, dakle iz 20 na 10.000 je dobro došla spuštanje praga. Međutim, kako možete garantirati da će ta kulturna vijeća doista biti autonomna sukladno odlukama stručnosti i ravnomjerne zastupljenosti, ali odluka koja, koju donosite vi kao ministrica dakle imenujete ih, a istovremeno odlučujete o financiranju i donosite odluku o financiranju. Upitno je kako će moći takva vijeća biti doista autonomna u svojim odlukama. Molim vas ako možete to pojasniti. Hvala vam na ovom komentaru.

Dakle, ja ni na koji način ne mogu utjecati na način kako će oni biti imenovani, razriješeni, kako će raditi. Ja se samo mogu nadati da će se lokalne samouprave u velikoj mjeri voditi primjerima Ministarstva kulture i medija što se tiče tretmana kulturnih vijeća, mandata članova kulturnih vijeća, mandata članova ravnatelja ustanova, ažurnosti objave podataka. I jedino što mi možemo svojim primjerom pokazati kako bi trebalo raditi i u lokalnim i regionalnim samoupravama, a da bi osigurali stabilno financiranje. Poštovana ministrice, ono što svi znamo sve veću i veću ulogu u društvu imaju udruge, znači … [[Govornik se ne razumije.]] sektor i vi ste maloprije evo hvala na tome primijetili odnosno sjetili se jedne šibenske udruge, Udruge za očuvanje šibenske baštine Juraj Dalmatinac. Neke od tih udruga se bave očuvanjem nepokretnih kulturnih dobara kao udruga koju sam spomenuo, ali tu je i Društvo prijatelj dubrovačke starine, ali on je malo drugačiji jer se, imam jedan stabilan izvor financiranja. Konkretno ovo društvo odnosno udruga i mnoge druge se zasniva na volonterijatu, međutim i što je dobro, što je dobro, ali ja vas s ovog mjesta pozivam kod slijedećih natječaja da se možda specificira da jedan dio osim za aktivnosti koje su konkretno predviđene natječajem, jedan dio sredstava, manji dio naravno, iznimno mali dio ostavi i za provođenje samog projekta koje bi išle udruzi jer evo ja ću reći konkretno, ova udruga kapaciteti se isključivo na volonterskoj osnovi, trebalo bi evo možda tu pomoći da se i neki [[Upadica: Vrijeme.]] profesionalac zaposli da bi se projekti lakše provodili, a ima ih jako [[Upadica: Hvala.]] jako puno. Odgovor. Da, udruge su jako važne u području kulture, profesionalne udruge koje sustavno financiramo. Imao jednu pravnu osobu sui generis dakle umjetničke organizacije koje su zapravo udruge, ali su, osnivaju se sukladno Zakonu o obavljanju umjetničke djelatnosti, baš za obavljanje umjetničke djelatnosti, osnivaju samostalni umjetnici. Imamo udruge, poput vaše, koju ste spomenuli, imamo i brojne druge udruge. Jedan postotak sredstava programski koji osigurava Ministarstvo kulture i medija može se osigurati i za plaće onih koji su zaposleni. Ja bih napomenuli da je naša Vlada 2010. g., ja sam tada bila državna tajnica pa kažem naša Vlada, predložila i donijela Zakon o Zakladi Kultura nova, dakle postoji i taj izvor financiranja za tzv. hladni pogon, u prvom redu, dakle institucionalnu potporu udrugama i tražit ćemo i nove izvore financiranja. Poštovana ministrice, htjela sam vas pitati, dakle velika je promjena, do sada je u Zakonu o upravljanju javnim ustanovama u kulturi bilo određeno da ustanovom upravlja upravno vijeće. Sada upravlja ravnatelj. Međutim, ono što nije jasno u ovom Zakonu, u ovom prijedlogu Zakona, što rade upravna vijeća? To se apsolutno nigdje ne dotiče. Dapače, u izvoru ravnatelja upravno vijeće je izmaknuto, kao i stručno vijeće, kao i kulturno vijeće. Dakle izvor ravnatelja je u domeni isključivo Ministarstva, tj. vas, ministrice ili gradonačelnika ili načelnika, a u predlaganju programa i projekata za javno financiranje, nije precizno određeno da tu imaju nešto za reći upravna vijeća.

Kao što sam rekla, prijedlog je naš i u ovom Zakonu, kao što je bio i u zakonima o arhivima, knjižnicama, muzejima, kao što će biti i u Zakonu o kazalištima, da precizno u prvom redu utvrdimo odluku, ulogu ravnatelja koji preuzima najveću odgovornost. Relikt da neko skupno tijelo koje se sastaje jednom u tri mjeseca upravlja je relikt kolektivnog odlučivanja iz nekog drugog vremena prije 90-ih. Upravna vijeća nadziru rast uprave, ustanove, imaju vrlo visoke kriterije kako mogu, tko može u tim upravnim vijećima sjediti, nadziru i programski i financijski ustanovu, ali nemaju tu neku hibridnu ulogu skupno tijela koje [[Upadica: Vrijeme.]] bi bilo s čim moglo upravljati jer to ne rade ni danas.

Ja zaista mislim da nismo čitali isti zakon jer ja bi vas molila, ako možete biti ljubazni da pročitati gdje piše da upravno vijeće nadzire. Evo, hvala lijepo. Dobro.

Ima problema jer je zakon. To je zakon. Ima problema. Suštinski je bila replika.

Evo i ja ću prekršiti vjerojatno. Dakle čl. 37 govori upravo da ustanova u kulturi s više od 5 zaposlenika ima upravno vijeće i onda pobraja sve ostalo što to upravno vijeće treba raditi i koje su ovlasti i na koji način se biraju, itd.

Nemojte se ljutit, čl. 37 propisuje izvor članova upravnog vijeća. I kriterije tko može biti član. Nigdje ne propisuje što upravno vijeće radi, koje su mu ingerencije. Zahvaljujem.

G. Šašlin replika napokon. Hvala. Pa evo neki kolege su već postavili slično pitanje, ali mislim da je dobro da možda, ako možete još dodatno pojasniti, a vezano je uz pitanje jedinica lokalne samouprave manjih od 10 tisuća stanovnika, je li, kako i na koji način pokriti potrebe za kulturom, odnosno u nedostatku stručnih ljudi, kako, da li je moguće da kulturna vijeća iz gradova na neki način obuhvate i pokriju i potrebe ovih manjih lokalnih jedinica oko sebe jer često puta se radi o zajedničkim projektima. Isto tako i pitanje sufinanciranja određenih projekata koje su često puta od šireg značaja od samo jedne jedinice lokalne samouprave odnosno mogućnosti sufinanciranja od strane i lokalne i regionalne i Ministarstvo, je li, da tako kažemo, je li, radi se o projektima koji su često puta puno, puno višeg značaja. Pa dakle ova granica je i postavljena na određeni broj stanovnika gdje postoji obveza, a nitko ne sprječava i manje jedinice da posegnu za osnivanjem nekog kulturnog vijeća ili povjerenstva kako bi dodjelu financijskih sredstava učinili transparentnijima i mi znamo i za neke manje, primjere manjih gradova koji imaju kulturna vijeća, a znamo i za neke koji su dosad imali obvezu, a nisu je ispunili. Dakle ovo je zaista u jednom dijelu poštujući i decentralizirane funkcije i status gradova, županija, općina, dakle jedan smjer kojim je poželjno ići one od, više od 10 tisuća stanovnika se obvezuje, ali nitko ne sprječava gradove i općine s manjim brojem stanovnika da istim putem idu. Zahvaljujem. Poštovana ministrice, u prelaznim odredbama u čl. 47. kaže se da vijeća osnovana sukladno Zakonu o kulturnim vijećima nastavljaju s radom do isteka mandata odnosno razrješenja. Stvarno me zanima i nas sve zanima zašto, zašto ovo ne, ako ćete mi reć da je to gubljenje vremena, u čl. 18. st. 2. kaže da je dovoljno na mrežnim stranicama minimalno 15 dana, znači za mjesec dana taj proces može biti gotov, a vi imate priliku da postavite vijeće koje možda u slijedećem mandatu će bit neka druga vlast i da stvarno se depolitizira i da to vijeće ima nekakav utjecaj i tada i da baš ovako u pola mandata ostane dalje. Zašto to ne napraviti?

Dakle, takav je prijedlog, konkretno ako pitate za Ministarstvo kulture u vrlo transparentnoj proceduri po sadašnjem zakonu imenovali smo članove kulturnih vijeća pred manje od godinu dana. U odnosu na ta vijeća ništa se značajno ne mijenja i zašto bismo sada samo zato jer se donosi zakon prekidali kontinuitet, međutim moram reagirat na ovo vaše depolitiziranje. Dakle ako je itko, a tu ću biti malo i osobno onda sam ja kao ministrica pokazala i da biram vijeća vrlo različitih estetskih i drugih svjetonazora, da poštujem njihove odluke i njihov rad i mislim da ih ne treba depolitizirat, oni su doista u slučaju Ministarstva kulture i medija u cijelosti depolitizirani. Poštovana ministrice, ovaj novi prijedlog zakona zapravo produbljuje centralizaciju moći, točnije vašu moć unutar ministarstva. Udruge s područja kulture više puta su upozoravale na mnoge nepravilnosti, nelogičnosti i netransparentnosti postupaka u natječajima Ministarstva kulture tj. samovoljnih odluka kojima se raspodjeljuje novac iz europskih fondova i novac hrvatskih poreznih obveznika bez jasnih kriterija prijavljivanja, vrednovanja, ocjenjivanja, prijava, manjkavosti, raštrkanosti podataka o rezultatima i sličnim marifetlucima. Ja ću se nadovezat na kolegu Sačića koji je ovdje zatražio stanku, pa ću vas pitati zašto Hrvatska i Ministarstvo kulture ne sudjeluje u projektima koji su značajni za produbljivanje identiteta hrvatskog i hrvatske općenito percepcije u kulturnim događajima? Gospodine zastupniče da ste vi i zastupnik pokraj vas bili u sabornici prije par minuta onda biste čuli moj odgovor, ali hvala na prilici da vam ponovim. Dakle, mi financiramo brojne projekte koji se tiču i Domovinskog rata i suvremene hrvatske povijesti i ministarstvo i druge institucije. Ono na što se vi referirate, na što se referirao vaš, vaš kolega tipična je ponovljena uporna neistina g. Sedlara koji kao što sam ranije već odgovorila medijima, nije se prijavio na natječaj, dobio je pisani odgovor na njegovo pitanje, ali bez obzira na to za svoje potrebe, al očito i vaše potrebe uporno uporno iznosi neistine i difamira sve one kulturne djelatnike koji se prijavljuju na natječaje, koji šalju izvještaje i koji pristaju sudjelovati u tom kompetativnom procesu odobravanja kulturnih projekata. Ja moram to ovaj prijavit povredu Poslovnika, čl. 238. bi mogao biti jel ovaj naša ministrica ipak omalovažava i vrijeđa. Hvala vam lijepo na kulturi.

Ništa, ajmo tako, opća formula, bila je replika i opomena.

Meni je to teško reći. Mogu ponovit ono što sam rekla, određene kriterije i standarde koje utvrđujemo u Ministarstvu kulture i medija voljeli bismo vidjeti da se prenose i na lokalne i regionalne razine u svim svojim i razgovorima i posjetima brojnim JLS, razgovorima sa načelnicima, gradonačelnicima, županima, uvijek tu potrebu ističemo, a sada kroz zakon i postavljamo određene okvire i vezano uz rokove i vezano uz načine ugovaranja kako bismo financiranje kulture zaista učinili što predvidljivijim i što stabilnijim, to je ključno.

Uvažena gđo. ministrice, prije ste naglasili jednu stavku koju ja moram ovdje posebno naglasit, a to je st. 40. koji omogućuje da gradonačelnik kao izabrani od svojih građana i predstavnik svoga grada bira i imenuje ravnatelje ustanova kojima je grad osnivač. Dosadašnji eksperiment u kojem su gradska vijeća gradonačelniku nametala ponekad svoja rješenja nikada nisu završavala dobro. Ovim zakonskim rješenjem se osnažuje položaj ravnatelja, daje mu se na snazi i daje mu se više i ovlasti, ali i odgovornosti. To sasvim sigurno potiče i kreativnost i slobodu u stvaranju. Volio bih da kažete kako je došlo do toga da i gradonačelnici odnosno načelnici mogu imenovati svoje direktore u ovim ustanovama i kako to uskladiti sa ovim izmjenama oko nadležnosti i samih upravnih vijeća? Dakle dosta, zaista smo puno o tome raspravljali i sa ravnateljima ustanova i sa gradonačelnicima i sa širom kulturnom zajednicom. Moram priznat da mi je često mučno gledati izvještaje novinske iz nekih gradskih vijeća gdje se kad dođu izvještaji ustanova o kulturi ili biranje ravnatelja zaista na najgrublji način prepucavaju stranke bez ikakvog interesa za kulturu. To je ono što sam rekla, ono trampi se ravnatelj ustanove u kulturi za lokalni vodovod i smatramo da se s ovim uspostavlja jasna odgovornost, a kao što sam već i ranije rekla upravna vijeća sukladno Zakonu o ustanovama imaju svoju odgovornost, oni nadziru, u njima sjede stručni ljudi i oni zapravo nadziru rad i tog ravnatelja i tih izvještaja koji onda odlaze i gradonačelniku i gradskom vijeću. Poštovana ministrice, mislim da je ovaj prijedlog zakona dokaz kako kvalitetnom pripremom, savjetovanjem sa zainteresiranom i stručnom javnošću možemo doći do zakona koji će obuhvatiti sve potrebne elemente, ali i zadovoljiti osnovni cilj njegovog donošenja. Hvala evo što ste poslušali i uvažili većinu prijedloga i udruge gradova, ali i ostalih zainteresiranih. Posebno ću istaknuti čl. 8. i dodjelu financijskih sredstava bez natječaja u točno utvrđenom postotku što do sada nije bio slučaj. Sada se čl. 8. definira izravna dodjela zbog žurnosti djelovanja i ako se stvarno ne može sve precizno definirati i predvidjeti, ali možda još treba uz tu žurnost dodati „u opravdanim i iznimnim slučajevima“, čisto iz razloga da se taj članak ne zloupotrijebi i koristi se u stvarno opravdanim i iznimnim situacijama. Hvala vam na komentaru, zaista to je bila namjera čl. 8., dakle da se naravno većinski dio 95% sredstava usmjeri putem javnog poziva, ali znamo na razini svake JLS ostaju određena sredstava koja trebaju za neka žurna djelovanja tijekom godine, može se dogodit neka šteta u nekoj kulturnoj ustanovi, može se dogodit mogućnost nekog izvanrednog programa kojeg niste mogli predvidjeti ranije, ulazak u neko međunarodno partnerstvo i ovo nam se činio nekakav dobar omjer iako vidjet ćemo još do drugog čitanja hoće li možda biti nekih korekcija vezano uz taj omjer, činilo nam se da je 5% u odnosu na ukupni budžet nešto, nešto što je dobro. Da li žele izvjestitelji odbora uzeti riječ?

Hvala lijepa potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicom, kolegice i kolege. Evo prvo da se obratim ministrici, do sada kad smo bili na odborima, kad sam bio član Odbora za informiranje i informatizaciju i medije stvarno sam uvijek dobio detaljne informacije o svemu što smo postavili pitanja. Danas je došlo očito do nekih nesporazuma ili niste dobro shvatili naša pitanja ili se desilo nešto drugo. Naime, ja sam vas pitao u vezi vijeća za financiranje međunarodnih projekata, na strani 2 zakona kojeg ste nam dali, znači u onom uvodnom dijelu piše u odlomku 2, drugom, s obzirom na prethodno navedeno predloženim zakonom osim ukidanja vijeća za financiranje međunarodnih projekata koje nije zaživjelo u praksi izmijenit će se itd., itd., znači to piše eksplicite da se to vijeće ukida, da se to vijeće ukida, znači to piše eksplicite. Nadalje, kolegica je postavila pitanje vezano za čl. 18. st. 3., a to je, dalje piše, znači u čl. 18. je zapravo imenovanje članova vijeća i tamo piše u st. 3. na temelju znači prije toga piše da vi napravite javni poziv, pa nakon toga se prikupe ponude i na temelju prispjelih prijedloga ministar nadležan za kulturu odlukom imenuje predsjednika i članove vijeća, znači to tako piše u čl. 18. st. 3., tako da ono pitanje koje je postavila kolegica mislim da je pitanje bilo dobro samo možda je isto tako bilo nerazumijevanja. Što se tiče kolegice koja je maloprije rekla da je provedeno savjetovanje, provedeno je savjetovanje, prispjelo je ukupno 41 komentar, 451 pardon, znači 451 komentar je prispio, od toga je prihvaćeno 33 s time da od tih 33 otprilike 17 odnosno pola je bilo istih a od onih pola je bio jedan dio gotovo pa nebitnih sa zakonom. Tako da je jako malo ono što je bitno, odnosno što mi smatramo da je bitno bilo prihvaćeno. Stoga ću ja u ime Socijaldemokrata proći još jedanput kroz ono što mi smatramo da bi trebalo biti prihvaćeno i da se to pokuša prihvatiti od strane Ministarstva odnosno od strane ministrice. Prvo, sami ste rekli da će zakon zapravo definirati 3 područja, a to je financiranje javnih potreba u kulturi, osnivanje i rad kulturnih vijeća i upravljanje ustanovama u kulturi pa onda postavljamo pitanje zašto i zakon ne bi nosio naslov zakon o kulturnim vijećima, javnim potrebama u kulturi i upravljanju ustanova u kulturi. To ne iziskuje nikakav veliki, mislim da to nije nekakav prijepor u vezi toga, ali bilo bi jasnije što se tim zakonom zapravo definira.

Ne znam, mišljenja smo da centri za kulturu, domovi kulture i narodna sveučilišta su zapravo najzastupljenije ustanove u kulturi diljem zemlje i zapravo one provode specifične programe koje prvenstveno imaju kulturno-društveni karakter pa možda ne bi bilo loše da se u tom članku i to definira, možda da se to još jedanput razmisli o tome, da se to još jedanput definira.

E sad, dosadašnji zakon o kulturnim vijećima u čl. 3 propisuje to puno detaljnije, tko može biti imenovan za člana vijeća i smatramo da bi bilo dobro da se to i u ovom zakonu jasno definira pa predlažemo da ovaj članak zakona zapravo glasi da se za članove vijeća imenuju kulturni djelatnici i umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva radi kojih je vijeće osnovano. Vi ste na to dali i prijedlog, odnosno odgovorili ste na to da je propisana formulacija šira od predložene, ali zapravo i smisao i jeste da bude šira od predložene, da se ne bi time manipuliralo pa vas molimo da se to isto prihvati i uvrsti u Zakon. Nakon toga, dolazimo do čl. 19 st. 2 gdje piše da će ministar nadležan za kulturu razriješiti člana vijeća i prije isteka vremena iz st. 1 ovog Čl. ukoliko se dese neki događaji, a između ostaloga, piše i ukoliko svojim djelovanjem ili ponašanjem narušava ugled vijeća ili ministarstva nadležnog za kulturu. E sad, ova odredba o narušavanju ugledu vijeća ili ministarstva nije ovdje detaljnije obrazložena pa se odluka o narušavanju ugleda može donijeti proizvoljno, što zapravo ostavlja preveliki prostor, bar jedna osoba, to je konkretno sad ministar kulture, definira taj ugled i modalitete njegovog kršenja od prilike do prilike. Narušavanje ugleda može biti i kritičko istupanje u javnosti člana vijeća radi ukazivanja na propuste ili nepravilnosti do kojih dolazi u radu vijeća, što je nedvojbeno interes javnosti, a ne razlog za razrješenje, pa ako nije problem da se ovo pojasni, znači što to znači djelovanje ili ponašanje koje narušava ugled vijeća ili ministarstva nadležnog za kulturu. Isto tako, u tom istom članku, znači čl. 19 st. 4 piše da će član vijeća stavljati mandat na raspolaganje ako prestane mandat ministru nadležnom za kulturu koji je donio odluku o njegovom imenovanju. Smatramo da je nužno osigurati neovisan rad vijeća i da bi članovi vijeća morali biti neovisni stručnjaci koji će samostalno sudjelovati u radu vijeća i donositi odluke isključivo na temelju kvalitete predloženih programa i ne smiju biti nikako vezani za rad i mandat ministra i mislimo da bi bilo dobro da se to formulira kao što je to predloženo u jednom od prijedloga u raspravi, da član vijeća može staviti mandat, znači može, može staviti mandat na raspolaganje ako prestane mandat ministru nadležnom za kulturu koji nije donio, koji je donio odluku o njegovom imenovanju. Znači nije velika promjena nego samo da ti ljudi koji su u vijećima budu neka konstanta i da se zapravo može nastaviti rad i ukoliko ministar odstupi sa svoje funkcije. Nadalje, imamo u čl. 37 piše da ustanova u kulturi s više od 5 zaposlenika ima upravno vijeće. E sad, za razliku od Zakona o kazalištima, Zakona o muzejima, Zakona o knjižnicama i Zakona o arhivima, ovaj Zakon ne propisuje ulogu ovlasti i zadaće upravnog vijeća nego ostavlja se to detaljnije odredit statutom. S obzirom da nabrojeni zakoni to već definiraju, bilo bi možda dobro da se u ovom članku propišu te ovlasti i da se na isti način primjenjuju na sve ustanove u kulturi. Znači to ništa nije, nikakvo odstupanje s obzirom da to već postoji u drugim zakonima, smatramo da bi to bilo korektno da se to ovdje definira i da se to zapravo onda sa time lakše na neki način upravlja. Nadalje, piše u Zakonu, isto tako da upravno vijeće ima 3 ili 5 članova od kojih većinu imenuje osnivač iz redova istaknutih kulturnih i ... [[Govornik se ne razumije.]] djelatnika, pravnih i ekonomskih i financijskih stručnjaka ujedno, a jednog člana biraju svi radnici sukladno zakonu kojim se uređuju radni odnosi, a posebnim zakonima nije .../nerazumljivo/... ako zakonima nije drugačije određeno. E sad, smatramo da bi bilo dobro i kvalitetno da bude više članova tog vijeća iz same ustanove. S obzirom na djelatnost ustanove u kulturi, bilo bi nužno zapravo da ukupnu većinu u upravnom vijeću javne ustanove u kulturi u kakvom god broju ono bude djelovalo, čine stručnjaci iz područja kulture i umjetnosti. Tako da bi predložili zapravo da se onda taj broj promijeni da više bude članova vijeća iz same ustanove, a manji broj izvana. I sad budući da više nemam vremena, ja ću nastaviti u svojem pojedinačnom izlaganju još ove primjedbe koje imamo vezano za zakon, mogu samo još tu definirati možda članak, stavak 8 istog članka gdje piše da način izbora članova upravnog vijeća, zadaće, donošenja odluke i druga pitanja u vezi s radom upravnog vijeća uređuje se statutom u ... [[Govornik se ne razumije.]] kulturi. Možda bi bilo dobro da se, smatramo da bi bilo dobro da se definiraju zadaće i ovlasti navedenih tijela u ustanovi kao što je definirano i u drugim posebnim zakonima. Opet Zakon o kazalištima.

Hrvatskih suverenista. Hrvatskih suverenista. Poštovani kolegice i kolege, poštovana ministrice sa suradnicom. Ovaj Zakon, ovaj novi Zakon zapravo pogoduje i produbljuje centralizaciju moći, ovog puta ministrici Obuljen Koržinek. Udruge s područja kulture, uključujući i Hrvatsko kulturno vijeće više su puta upozoravali na mnoge nepravilnosti, nelogičnosti i netransparentnosti postupaka u natječajima Ministarstva kulture tj. samovoljnih odluka kojima se raspodjeljuje novac iz EU fondova i novac hrvatskih poreznih obveznika. Jasni kriteriji prijavljivanja, vrednovanja i ocjenjivanja prijava, manjkavi i raštrkani podaci o rezultatima, nedostatak obrazloženja, itd., itd. Ovaj prijedlog novog Zakona u trenutnoj formi čini se da će još dodatno produbiti sve ove probleme i omogućiti ministrici još veće samostalno odlučivanje. U prilog tome ide i jedan komentar iz javnog savjetovanja koji glasi, iz nacrta je jasno da će ministrica kulture imati još više moći u samostalnom odlučivanju bez jasnog nadzora i kontrole nad tim odlukama. Mislim da bi mi, korisnici javnih natječaja Ministarstva kulture trebali imati puno veću mogućnost uvida u mehanizme donošenja odluka ministrice i Ministarstva. Iz dosadašnjeg iskustva znamo da bilo koji pokušaj ukazivanja na nepravilnosti rada Ministarstva ostane i jedino upravo to, samo pokušaj. Ministarstvo je ustrojeno tako da samo na papiru izgleda transparentno i po zakonima EU, dok je u praksi Ministarstvu omogućeno da ignoriraju sve prijave bez posljedica. Opasno je donositi zakon u kojem se korisnicima Ministarstva daje još manje uvida u mehanizme provedbe natječaja i izvješća, a samo jedna osoba, u ovom slučaju ministrica može bez stvarnog nadzora donositi odluke o dodjeljivanju nekretnina i tzv. žurnoj dodjeli sredstava iz proračuna bez natječaja do 5% Čini se da se zakon pokušava prilagoditi ministričinim željama, a ne korisnicima Ministarstva zbog kojih bi zakon i trebao postojati. U ovom Zakonu, ja bih rekao, javnih poziv se podrazumijeva, ali možemo i bez njega. U čl. 7 navedeno je da se sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi dodjeljuju na temelju provedenog javnog poziva, no u čl. 8 istaknuto je kako se financijska sredstva mogu dodijeliti i izravno, bez javnog poziva, zbog tzv. žurnosti djelovanja nije moguće provesti postupak dodjele putem javnog poziva, a to je uzrokovano događajem koji se nije mogao predvidjeti u programu rada, prijavitelja programa i projekata. Nadalje, u 1. st. čl. 14 navedeno je kako tijelo državne uprave mjerodavno za upravljanje nekretninama u vlasništvu RH može Ministarstvu mjerodavnom za poslove kulture dati na upravljanje nekretnine u vlasništvu RH koje onda Ministarstvo daje u zakup javnim natječajem fizičkim i pravnim osobama koje djeluju u području kulture, no u 2. st. istog članka navedeno je da nekretninu Ministarstvo može dodijeliti i neposrednom pogodbom pravnoj osobi čija je djelatnost od posebnog interesa za kulturni razvitak svih krajeva RH, a temeljem kriterija koje određuje ministar nadležan za kulturu pravilnikom iz st. 8. Znači sve je u rukama ministrice. Nadalje, u čl. 15 koji uređuje rad kulturnih vijeća, u 1. je stavku navedeno da kultura vijeća kontinuirano prate i razmatraju stanje u pojedinim područjima umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, daju prijedloge za poticanje njihovog razvitka i unaprjeđivanja, kao i stručne podloge i mišljenja te obavljaju i druge poslove sukladno Zakonu. U 2. st. istog članka dvaput se naglašava promicanje potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjima, a da se nijednom ne spominje promicanje hrvatskog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, osim onoga u inozemstvu. Ministarstvo valjda smatra kako se to podrazumijeva, no svatko može sam prosuditi koliko je to objašnjeno ispravno, a i general Sačić, ne onaj koji sjedi pokraj mene nego general Hrvatske vojske je upravo na to, na takve probleme ukazao. Ova tri članka ne bi ni po čemu bila sporna kada bi to doista bilo tako. Nažalost svjedoci smo slučajeva kad u kulturnim vijećima sjede javnosti potpuno nepoznate osobe umjesto osoba koje su se dokazale u svojoj struci i koje bi ocjenjivanju pristupile pošteno, odgovorno i neovisno. Svjesni sadašnjeg stanja hrvatske kulture i umjetnosti u kojem su osmišljeni mnogi mehanizmi i ostvarenja umreživanja preko kojih se nastoji doći do novca i nagrada za pojedine programe kojima se nameće vrijednost, a kriteriji za te su često uopće nisu zapravo ni umjetnički, nego ja bih rekao interesni. Smatramo kako su nam u vijećima nužno potrebne osobe s vlastitim integritetom koje bi se primarno vodile kriterijima kvalitetne i izvrsnosti pojedinog natječajnog prijedloga, a ne svjetonazorskim kriterijima i pogodovanja sebi bliskim pravnim i privatnim osobama, pa i kad s njima nisu rodbinski ili poslovno povezani, kako je nažalost čest slučaj do sada.

Ja bih se prvo ispričala, ne poznajem dovoljno dobro Poslovnik HS, znam sa aktualnog prijepodneva da se ne smijemo obraćati zastupnicima koji nam se nisu, po kojima nisu postavili pitanje i zbog toga sam uvaženog generala Sačića adresirala kao zastupnika koji sjedi pokraj vas, dakle nije bila nikakva namjera da vas uvrijedim. Za vas g. zastupniče Sačiću znam puno dulje nego za zastupnika Litru, Milanovića Litru kojem sam se obratila. Ali sada sam izašla vani zato da progovorim za ovom govornicom i obranim čast svih članica i članova kulturnih vijeća bez obzira je li djeluju pri Ministarstvu kulture i medija ili djeluju u JLS jer kad vi kažete da u kulturnim vijećima sada sjede javnosti potpuno nepoznate osobe, možda su vama nepoznate ako se ne bavite područjem kulture ili čitate jedan komentar s javne rasprave inače moje drage kolegice iz glazbene akademije koja iz nekih osobnih razloga je adresirala ovaj zakon upravo zbog takvih odnosa o kojima vi govorite, onda očekujem zaista da, da ovdje imamo neku širu raspravu. Nije u redu uvažene članove i članice kulturnih vijeća u kojima sjede ravnatelji ustanova, umjetnici s međunarodnom karijerom, posvećeni kulturni djelatnici, što se tiče Ministarstva kulture koji izražavaju i balans u smislu njihovog spola, dakle imamo i muške i ženske članove i geografsku rasprostranjenost po svim dijelovima Hrvatske reći da su to potpuno nepoznate osobe i još ih etiketirati da donose nekakve interesne odluke. Ja vas molim s ovog mjesta niti je to proizašlo iz dosadašnjeg zakona ili prakse, niti će proizići iz budućeg zakona i prakse, niti će se u bilo kojem vijeću kako vi kažete donosit odluke po nekakvim svjetonazorskim i privatnim povezanostima. A ovo još što ste istaknuli, pa ste rekli tzv. žurnost, tzv. žurnost, nije nikakva tzv. žurnost. Kad se dogodio covid Ministarstvo kulture i medija je u godinu dana osiguralo 400 milijuna kuna različitih potpora, žurnih, nepredviđenih, to je žurnost. Ja znam da neki, pa čak i u ovom visokom domu su negirali i pandemiju i situaciju u kojoj smo se našli, al to nije bila tzv. žurnost, to je bila situacija u kojoj su ljudi koji rade u kulturi od danas do sutra u Hrvatskoj i u cijeloj Europi i u cijelom svijetu ostali bez ikakvih prihoda, bez ikakve mogućnosti rada. Borili smo se, držali smo kulturne institucije otvorenima, osiguravali smo potpore i to je žurnost i nažalost u svijetu u kakvom živimo nesigurnosti, ratova, ugroza, ta se žurnost nažalost može ponovit i ovo je zakonsko uporište da se onda djeluje.

Ministrice, obratili ste nam se kako ste rekli da obranite čast kulturnih vijeća, a ja sam se odlučila za repliku s istom namjerom. Naime, vi ste u svojem odgovoru kolegici Urši Raukar odgovorili ako se dobro sjećam i citirat ću vas da na pitanju o gubitku samostalnosti upravnih vijeća odgovorili ste da je kolektivno tijelo koje se sastaje jednom mjesečno i o nečemu odlučuje relikt nekih drugih vremena, valjda niste mogli izgovoriti riječ socijalizam, pa se taj eufemizam koristi nekih drugih vremena. Ja bih vas upozorila da je kolektivno odlučivanje temelj demokracije, a centralizacija i stavljanje moći u ruke jednog čovjeka bi trebao bit relikt prošlosti. Žao mi je ako ste se našli osobno povrijeđeni mojim komentarom s obzirom da vi imate neku sklonost prema tom vremenu, pa i samoupravljanja koju ja zaista nemam i ne mislim da je to bio dobar način upravljanja, da je bio dobar bio bi preživio, dakle naše je mišljenje … [[Upadica iz klupe se ne razumije]] ne, ja jako dobro znam što je demokracija i zagovaram demokratske načine upravljanja za razliku od onih koje smo imali ranije i zato sam rekla, dakle izvršno tijelo upravlja, a kolektivno tijelo ga nadzire i to je nešto što funkcionira, pa u krajnjem slučaju izvršno tijelo upravlja, a vi ste tu da nas nadzirete na svim razinama. U tvrtkama isto tako izvršno tijelo upravlja, a nadzorno tijelo nadzire, dakle to je jedno ajmo reći lijepo usuglašavanje i davanje jednog stabilnog okvira za upravljanje ustanovama. Evo, iskoristit ću ovu priliku pa ću vama reć to je možda ideološka sad stvar, ali ja smatram da nismo svi isti, niti ćemo ikada biti svi isti. Postoje neke razlike, neki su ljudi puno pametniji od mene, neki su puno gluplji, to će uvijek postojat to ništa ne mijenja što ovdje sjedimo svi zajedno.

Ja nisam rekao da su svi oni ljudi koji su, koji nisu zaslužili biti tamo, ali da neki jesu sasvim sigurno, u to sam siguran. Vi ste rekli da stajete, da stojite iza svih članova kulturnih vijeća što je po meni vrlo upitno. Vrlo, vrlo upitno. Ne, ja ne vjerujem da to mislite niti da vjerujete da su oni svi tamo sa razlogom, a mogu eventualno reći oko kriznih tih situacija odnosno brzih ovih kao što je bilo tijekom Covida. Ne bih se, hvala vam na komentaru, na replici, ne bih se javila za riječ da niste rekli citiram, u kulturnim vijećima sjede potpuno nepoznate osobe. I na to sam odgovorila, oni možda vama jesu nepoznati, ako se ne bavite područjem kulture i to je legitimno, međutim u kulturnim vijećima ja kad ovdje izlazim pred govornicu, za govornicu govorim o kulturnim vijećima koje sam imenovala sukladno Zakonu kao ministrica kulture i medija, sjede zaista osobe sa svojim životopisima, postignućima i to sigurno kulturnoj javnosti nisu nepoznate osobe. Preuzimaju na sebe veliku odgovornost, vrlo često i pritiske svojih kolega i ja im s ovog mjesta izražavam još jednom i poštovanje i zahvalnost onima koji se prihvate te časne, ali nezahvalne dužnosti i na razini Ministarstva kulture i medija i u gradovima. Članak 238., ministrice, ministrice ipak ima neki razlike u sabornici, ministrice ja ovo nije moj stav, ovo je stav ljudi koji rade u kulturi, koji se bave time, a na kraju krajeva ja se smatram kulturnjakom barem na onom rubu kulture jer sam diplomirani dizajner. Tako da nisam baš neuk po pitanju kulture u RH, tako da ovo što ste sad izrekli to ste rekli vašim ja bi rekao ljudima kojima ste vi odgovorni, a to su kulturnjaci u Hrvatskoj. Gospođa Boška Ban Vlahek, stvarno replika. Poštovana ministrice ne bi se ja javila za repliku da niste kolegici Antolić Vupora kad vas je, kad vam je postavila pitanje o kulturnim vijećima odgovorili da i vi kulturna vijeća ne imenujete. Poštovana ministrice upravo u ovom aktualnom zakonu u Članku 18. piše da vi imenujete članove vijeća na 4 godine i to prema svojim preferencijama.

Pročitajte zadnji stavak tog članka u kojem se eksplicite govori da se ne odnosi na lokalnu i regionalnu samoupravu.

Poštovana ministrice samo bi se nadovezala na ovo, iskoristila bih svojih minutu, dvije. Znači Članak 18. stavak 3. upravo ne piše ono o čemu vi pričate. Tako da ja vas molila da pročitate točno što piše u tom članku, ali ajmo ovako. Ovaj prijedlog Zakona o kulturnim vijećima i financiranje javnih potreba u kulturi ne rješava stvarne probleme, a stvara nekoliko novih. No, zakonodavni pesimizam koji zrači iz ovog teksta još je gori. Ako imate loše propise ipak barem načelno postoji nada da će netko jednog dana ozbiljno shvatiti izazov, pažljivo analizirati probleme i procese u cjelini polja, saslušati različita mišljenja, osmisliti cjelovitu dugoročnu politiku i napokon predložiti nove propise koji će zajedno s ostalim instrumentima osiguravati njenu provedbu. Međutim, kada vam netko umjesto 3 loša zakona isprinta jedna još gori to svakako ubija nadu. I to ova vlada dosljedno radi, smanjuje očekivanja. Kao da nije bitno to što zakon nije uspio ništa popraviti trebali bismo valjda biti sretni da pogoršanja nisu katastrofalna. Izradi ove hibridne verzije zakona pristupilo se bez ikakve vizije i ideje o ukupnosti sustava i specifičnostima pojedinih područja. U osnovi prijedlog se svodi na objedinjavanje i administrativno nomotehničke detalje. Bez sumnje će službenicama ministarstva biti praktičnije da ne moraju otvarati zajedno s izmjenama i pravilnicima više od 10 propisa. Međutim, to se moglo riješiti i kvalitetnim pročišćenim tekstom, a za one koji vole slova zakona imati u čvrstoj kopiji na papiru rješenje bi bio spiralni uvez. Istini za volju niti postojeći zakoni nisu osobito kvalitetni, neki dijelovi su zastarjeli, neki neprecizni i nejasni, a neki u neskladu s drugim propisima. Ako postoje dvije stvari u području financiranja umjetničkog rada i kulturnih aktivnosti o kojima postoji konsenzus prakse i znanstvene refleksije onda su to pod jedan potreba stalnog usavršavanja i profesionalizacije načina donošenja odluka o dodjeli sredstava kriterija, prikupljanje prijava na natječaj, evaluacije itd. I drugo zaštita od političkog paralelizma, osiguranje da se odluke o novcu za kulturu i umjetnost neće donositi prema političko-stranačkim preferencijama. Isto dakako vrijedi i za upravljanje ustanovama. Usavršavanje odlučivanja i ukidanje političkog paralelizma čini li prijedlog zakona išta od toga, niti najmanje. Dapače, na mnogim dionicama se uputio upravo u suprotnom smjeru. Uvijek prijeporna raspodjela sredstava za javne potrebe uređena je Zakonom o fondovima za kulturu, riječ je o zakonu koji je '90.-te godine donekle provizorno donesen kako bi se izvan snage stavio ideološki neprihvatljivi Zakon o samoupravnim interesnim zajednicama ovlasti kulture, a tek je 3.g. kasnije preimenovan u Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi. Amputiravši samoupravnu dinamiku korisnika i proizvođača kulture u usklađivanju o raspodjeli sredstava ovaj kratki Zakon o fondovima za kulturu nastaje u osnovi modificiranjem četvrte glave prethodnog Zakona o SIZ-ovima. Dobro je da odluke o financiranju kulture neće donositi jedna osoba nego će u manjim gradovima to činiti kulturna vijeća. Međutim u kojoj mjeri su ta vijeća ne samo u manjim nego i u većim gradovima i na državnoj razini prema ovom prijedlogu autonomna u svom radu budući da ih prema svojim preferencijama imenuje ministrica kulture i medija koja i donosi odluke o dodjeli sredstava prema čl. 27. ovog prijedloga? Nimalo. Njihova uloga je savjetodavna u najboljem slučaju, u onom učestalijem slučaju uhodane prakse, kulturna vijeća svode ulogu pribavljanja alibija stručnosti i ravnomjerne zastupljenosti odlukama ministrice. Aktualni Zakon o kulturnim vijećima propisuje da ministrica članove vijeća imenuje na 4.g., u praksi je to moglo značiti da barem neki članovi vijeća izabrani prema preferencijama jednog ministra ostanu na toj funkciji i duboko u mandatu drugoga neovisno o tome je li u međuvremenu došlo i do značajne promjene stranaka na vlasti. Međutim, aktualni prijedlog u čl. 19. kaže da član vijeća odlazi zajedno s ministrom koji ga je imenovao, a koji ga i prije može smijeniti ako mu se ne svidi njegovo djelovanje i ponašanje. Kakvo je to djelovanje i ponašanje koje narušava ugled vijeća ili ministarstva nadležnog za poslove kulture? Želite li demokratizirati odluke o financiranju i upravljanju u polju kulture i umjetnosti omogućite različitim društvenim akterima poput strukovnih udruženja da biraju barem dio članica i članova kulturnih vijeća ili rukovodilaca kulturnih institucija, omogućite kulturnim radnicama i radnicima da ih savjetuju i nadziru, uvedite vanjske nezavisne evaluacije financiranih projekata, propišite jasne i nedvosmislene kriterije i procedure ocjenjivanja i izvještavanja, ali prije svega objavite koji su vaši ciljevi kulturne politike tako da bi mogli o njima raspravljati. Ako se vaš nikada objavljeni prijedlog kulturne politike svodi na to da novca za rad u kulturi ima sve manje i manje, da umjetnici i kulturni radnici žive sve teže, ali da se za one koji djeluju i ponašaju se u skladu s vašim preferencijama uvijek nađe neka kuna ili euro više molim lijepo i to bi već predstavljalo neki poziv na raspravu umjesto ove politike šutnje, lošeg raspoloženja, ignoriranja argumenata i guranja po starom. Ako je jedan od ciljeva kulturne politike koji biste mogli uvažiti i popravljanje materijalnog položaja i radnih uvjeta umjetničkih i kulturnih radnika, te novinara gdje bi se rješenja za to trebala pojaviti nego upravo u ovom zakonu. Kada se usporede sredstva za javne potrebe u kulturi dodijeljene putem javnog poziva na razini Ministarstva kulture i medija 2019. s onima 2009.g. bilježimo da se masa plaća kulturnih radnika prije aktualne krize nije vratila niti na one nominalne iznose od prije prethodne tzv. globalne financijske krize. Iako je ukupni budžet ministarstva nominalno porastao za 266 milijuna sredstava isplaćena za dramsku i glazbenu scensku umjetnost, kulturno umjetnički amaterizam, časopise, knjižnice, ples, likovne programe, muzejsko galerijsku djelatnost, su se zapravo smanjila za 10,6 milijuna kuna ne računajući učinke inflacija koja je u tom razdoblju iznosila 13,5% Da stvar bude gora, u većini kategorija smanjile su se i prosječne visine potpora, kao i omjer prihvaćenih i odbijenih projekata. Slični pokazatelji se mogu uočiti i na razini lokalne samouprave. To zapravo znači da je sve više umjetnika slobodno od bilo kakvog zaposlenja. Polje kulture je u strukturnom smislu feminizirano, a time i potplaćeno, no unutar samog polja postoje hijerarhije, muškarci na višim pozicijama imaju ulogu kreativaca koji kontempliraju kulturne programe dok žene često te iste programe provode. Gomile neplaćenih prekovremenih sati, neravnoteža između privatnog i javnog života i poslovnog, konstantna briga kako platiti režije. Tako izgleda svakodnevnica velike većine kulturnih radnica i radnika, nije da se to ikoga tko je radio na ovom prijedlogu tiče. Zbog toga jedan od strateških ciljeva kulturne politike treba biti poboljšanje položaja materijalnih i radnih uvjeta i kvalitete života umjetničkih i kulturnih radnica i radnika, kao i novinarki i novinara koji su kao i medijska djelatnost općenito sasvim izostavljeni iz ovog prijedloga kao da mediji i novinarstvo nisu dio hrvatske kulture. Ma koliko to izgledalo teško i uskladivo s logikom prioriteta kakvih u socijalnoj politici, zdravstvu, niti obrazovanju nikada ne manjka način ostvarenja tog cilja je kontinuirani rast javnih sredstava za rad u kulturi. Naravno, ima toga još čime bi se ovaj prijedlog morao baviti umjesto što se on ne bavi. On je dosljedan nastavak politike strukturnog osiromašivanja radnica i radnika u polju kulture i umjetnosti, te centralizacije u odlučivanju u kulturnoj proizvodnji i uvjetima rada. Prijedlog ovog zakona suprotan je aktualnim zahtjevima i potrebama kulturnih radnica i radnika. Inzistiramo da se u izradu novog prijedloga zakona uključi i šira javnost, inicijative i strukovne udruge koje sustavno rade na promicanju pošteno plaćenog rada i razvijanju alata za njegovu provedbu u rasponu od javnih potreba u kulturi do samoregulacije polja. Gđa. Nina Obuljen Koržinek 5 minuta u ime predlagatelja, izvolite. Zamolila sam za riječ da možda izostane ta rasprava dalje da razjasnimo to dakle vezano uz imenovanje kulturnih vijeća. Čl. 18. st. 3., st. 2. i 3. o imenovanju, da ministar imenuje, to se nalazi u glavi zakona pod naslovom „Kulturna vijeća pri ministarstvu nadležnom za kulturu“ Ako čitate dalje onda dođete nedaleko dalje, „Kulturna vijeća jedinica lokalne i područne regionalne samouprave“ čl. 20. i tu vam kaže da akt o imenovanju predsjednika i članova vijeća donosi izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Dakle, potpuno je jasno da ministar imenuje kulturna vijeća pri Ministarstvu kulture i medija, a da se na lokalnoj razini donosi odluka sukladno čl. 20. st. 5. O našim objavljenim ciljevima kulturne politike možete pročitati u programu vlade, ako vas interesiraju kao i na mrežnim stranicama Ministarstva kulture. To nije kulturna politika za one s našim preferencijama kako ste pročitali u vašem referatu nego je kulturna politika namijenjena ravnomjernom regionalnom razvoju i uključivanju svih dionika. Ali ono što me posebno zasmetalo su ovi komentari i usporedbe o financiranju. Dakle, kao ministrica kulture tadašnje kulture, danas kulture medija naslijedila sam proračun od 0,56%, 0,56% ostavština SDP-ove vlade. Došli smo do 1% u našem mandatu, a onda se dogodila kriza. Naslijedila sam situaciju gdje su se rezultati natječaja objavljivali u travnju, svibnju ili lipnju SDP-ova vlada, vrlo lako provjerljivo, sve je dostupno na web stranicama Ministarstva kulture i medija. Imenovana sam u listopadu, već te godine svi su rezultati bili objavljeni do kraja godine, tako da ja vas molim da sa malo više podataka raspravljamo o ovom prijedlogu zakona. Šira javnost je bila uključena putem javne rasprave, ne mogu svi radnici i radnice kako ih vi zovete sudjelovat u pisanju zakona jer zakon ne bismo nikad napisali. U pisanju zakona sudjeluje radna skupina u kojoj su bili ravnatelji, predsjednici lokalne i regionalne samouprave, umjetnici, svi radnici i radnice jer svi smo radnici i radnice, a onda su svi ti opet mogli dati svoje mišljenje na javnoj raspravi i gradonačelnici i lokalna samouprava što su napravili i umjetnici i kulturni djelatnici i svi radnici i radnice. I mi smo poslušali onaj dio prijedloga za koje smo smatrali da će unaprijediti zakon, jednako kao što ćemo poslušati i one prijedloge koje ćemo čuti u današnjoj raspravi, pa i one koje ćemo nadam se čuti u drugom čitanju. Uvažena ministrice, drago mi je da osim što ja imam referat vjerovatno vi imate isto referat odnosno kolegicu koja vas savjetuje jer ste maloprije rekli da u čl. 18. st. 3. upravo to piše. Vi kao ministrica bi trebali točno znati što vam u čl. 18. st. 3. piše ukoliko iznosite to da biste sad promijenili i navodite ne znam čl. 20. st. 5., tako da hvala vam što ste pročitali ovaj zakon. Ja sam ispravno citirala čl. 18. st. 3. govori „Na temelju prispjelih prijedloga ministar nadležan za kulturu odlukom imenuje predsjednika i članove vijeća vodeći računa o njihovoj stručnosti i ravnomjernoj regionalnoj zastupljenosti.“ Dakle, ispravno sam citirala ono.

Prvo ću se referirati na ovo što ste rekli da ste dobili proračun od 0,56% i navukli ga na 1%, to je sigurno hvalevrijedno, ali ja vam moram reći da to kad ste vi došli na čelo ministarstva je razdoblje u ekonomiji široke konjunkture. Znači nema pretjerano veze s SDP-om, HDZ-om, uistinu tada je trebalo puno više izdvajati za sve segmente društva pa tako i za kulturu. U socijalizmu omraženom na koje ćete se vjerojatno vratiti u svakoj replici mojoj vam je to bilo negdje između 3 i 5% proračuna. A što se tiče vaše kritike rekli ste, što se tiče demokracije, ajmo se na to vratiti, znači imamo demokraciju u socijalizmu i ta mračna upravna vijeća koja će se Vijeće za kulturu koja će se sastajati jednom mjesečno i što ste iskomentirali da nije nikakva demokracija, ja bi vam samo htjela reći, demokracija je uistinu da neovisna tijela koja imenuju stručnjaci neovisno od ministrice kulture donose neke odluke [[Upadica Radin: Hvala lijepa.]] i to bi trebalo u ovom zakonu potaknuti. Hvala vam. Ne znam koja su to neovisna tijela koja bi imenovala neka neovisna tijela. A što se tiče usporedbi sad ako ćemo ići prema socijalizmu, i ja sam se kao što znate nešto bavila kulturnim politikama, kao što znate tada je kulturna politika bila znatno centraliziranija, sve su ustanove dakle postotak tadašnji za kulturu i postotak današnji za kulturu to je veća razlika od krušaka i jabuka. Nemate više replika. Izvolite.

Poštovana ministrice sa suradnicom. Središnje pitanje odnosi se na svrhovitost uvezivanja triju ključnih zakona za funkcioniranje kulturnog sektora u jedan mega zakon i nužnost njegovog donošenja prije nego što Ministarstvo kulture i medija donese strategiju koja bi trebala odrediti budući smjer razvoja kulturne politike u Hrvatskoj. Dakle, u isto vrijeme kada se osniva radna grupa za izradu Nacionalnog plana razvoja kulture i medija, ministarstvo izlazi sa ovim prijedlogom zakona koji uređuje ključna područja kulturnog sustava bez da znamo kamo taj sustav zapravo ide i kamo ga želimo usmjeriti. Dakle, ovaj prijedlog zakona koji je pred nama rađen je bez strateške i bez analitičke podloge, a bez toga vjerujem da ćemo se u tome ipak svi složiti, nemoguće je iznjedriti zaista kvalitetan zakon. Kao osnovni ciljevi donošenja novog zakona navodi se povećanje transparentnosti i stabilnosti kulture, preciznije definiranje obaveza financiranja kulture na svim razinama, prilagodbu suvremenom razvoju kulture te jasnije definiranje funkcije ravnatelja kulturnih ustanova. Međutim, to takvim kulturni praktičari ne vide, oni zapravo, oni koji doista rade u kulturnom sektoru, koji gotovo unisono tvrde da ovaj zakon ne donosi zapravo nijednu bitnu promjenu ili ne bar onakvu kakva je kulturnom sustavu nužna. I zakon koji je upućen u ovu proceduru za početak ne prepoznaje kako javne ustanove u kulturi odnosno kulturni centri trebaju i moraju i zahtijevaju imati odvojeni objedinjeni zakon kojim će se između ostaloga prepoznati demokratizacija upravljanja i vitalna važnost kulturne infrastrukture. Trebalo bi izraditi dva zakona jer se radi o vrlo važnim segmentima kulturnog i umjetničkog djelovanja i bilo bi potrebno donijeti zasebne zakone, dakle Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi i kulturnim vijećima te Zakon o financiranju i upravljanju ustanovama u kulturi i to bi trebalo učiniti u jednoj širokoj raspravi i dijalogu sa akterima na kulturnoj sceni. Kulturna vijeća novim zakonom postaju vezana uz mandat ministra ili ministrice čime se naravno u mnogome oslabljuje njihova neovisna pozicija, a nemaju ni mogućnost da u ključnim pitanjima kao što je dodjela sredstava ostvaruju utjecaj na konačne iznose za predložene programe. To je jedna od točaka evidentne politizacije u strukturama odlučivanja u kulturi što smatramo da je neprihvatljivo. Nadalje, niz je nedefiniranih stvari, poput npr. načina dodijele prostora za rad organizacijama u kulturi koji se mogu dodijeliti direktnom pogodbom prema prethodno definiranim kriterijima, no ti kriteriji nam nisu poznati. U zakon je uvedena iznimka koja se donosi na dodjelu sredstava bez javnog poziva zbog žurnosti djelovanja uzrokovanog događajem koji prijavitelj nije mogao predvidjeti, no nigdje u prijedlogu zakona nije objašnjeno kakvi su to događaji, a propisano je da ukupni iznos tako odobrenih sredstava ne smije prelaziti 5% cjelokupnog iznosa namijenjenog za financiranje programa i projekata u toj godini. 5% cjelokupnog iznosa samo za javne potrebe u kulturi, primjerice prema iznosu iz 2020. jest oko 4 milijuna kuna. Vjerujem da bismo bili sretni da možemo dobiti 4 milijuna kuna bez javnog natječaja. Brojne su nedorečenosti i nelogičnosti u prijedlogu zakona vezane i uz financiranju upravnih vijeća te uz izbor i mandat i ravnatelja, o tome sam nešto u replici pokušala pitati. Dakle, ponovit ću u sadašnjem Zakonu o upravljanju javnim ustanovama u kulturi jasno kaže, javnim ustanovama u kulturi upravlja upravno vijeće ako posebno zakonom nije drugačije određeno. U ovom prijedlogu unosi se promjena da ustanovom upravlja ravnatelj, a ingerencije upravnog vijeća uopće nisu određene. Treba podsjetiti da su upravna vijeća uvedena u legislativu Hrvatske zbog potrebe transparentnijeg uključivanja zajednice u upravljanje ustanovama i kao brana prevelikoj samovolji ravnatelja, a bome i zloupotrebama svojih funkcija o čemu smo svjedočili kroz ovih 30-ak godina, ne jednom. Npr. u čl. 15. kaže programe i projekte ustanova u kulturu utvrđuju tijela ustanove sukladno ovom zakonu. No ovaj zakon o tome ne kaže ništa. Ako ravnatelj upravlja ustanovom treba li on dati izvještaj o radu recimo plan rada upravnom vijeću, to nije nigdje navedeno, nije navedeno da upravno vijeće nadzire rad ravnatelja, toga u ovom zakonu taksativno nije navedeno. Dakle, dapače upravna vijeća su maknuta i iz izbora ravnatelja, natječaje provodi ustanova dakle postojeći ravnatelj raspisuje natječaj na koji će se vjerojatno javiti on sam, intervjue ne provodi upravno vijeće niti daje mišljenje, potpuno su izuzetno i stručno vijeće ukoliko postoji, mišljenja zaposlenika koji imaju svog predstavnika u vijeću. Dakle, odluka o tome tko će voditi ustanovu u kulturi donosi isključivo na državnom nivou ministar ili ministrica i na gradskom ili na općinskom nivou gradonačelnik ili načelnik. Smatram naravno da je to potpuno politizacija i centralizacija u izboru čelnih ljudi u ustanovama u kulturi. Gospođo ministrice vaš odgovor da su upravna vijeća relikt nekog drugog vremena ja na to vama mogu samo odgovoriti, ne nego upravo ovo vraćanje u neko drugo vrijeme u kojem je politika isključivo i jedina politika odlučivala tko će biti ravnatelj ustanove u kulturi. Demokracija u upravljanju bi značila da i struka i zaposlenici imaju pravo i mogućnost reći svoje mišljenje o kandidatima. Dakle, u čl. 12. npr. programe i projekte ustanova u kulturi utvrđuju tijela ustanove sukladno ovom zakonu, no potrebno je preciznije odrediti koja tijela. Dakle, mi predlažemo da to glasi upravno vijeće na prijedlog ravnatelja i suglasnost stručnog vijeća ukoliko ono postoji. Nadalje, čl. 37. kojim se propisuje sastav upravnog vijeća dakle, odredba da se bira jedan član iz kuće. Jasno je to za tročlana vijeća, ali što se događa sa vijećima koja imaju 5 članova, primjerice u Zagrebu je to dvorana Lisinski ili filharmonija. Ovako nedorečenost nas može u praksi dovesti do omjera 4:1 jer je potrebno navesti u tom slučaju da 3 predstavnika bira osnivač, a 2 iz kuće biraju svi zaposlenici jednoga, a drugoga stručni djelatnici između sebe i to govorim po uzoru na kazališna vijeća. Za člana upravnog vijeća imenuje se osoba koja ima završen diplomski sad cijela ona pjesmica, tu prije svega moram reći da to je generalno i pitanje za obrazovanje da se potpuno anulira BA, znači ove tri godine studija to zapravo ništa ne nosi nikome, ali isto tako treba reći da u kulturi postoje ljudi koji su se afirmirali i bez diplome, doista postoje. I to vi gospođo ministrice vrlo dobro znate. Pa tko mislim da bi se trebalo na taj način proširiti i da se ne vrši ta pretjerana i nesvrhovita formalizacija za područje kreativne kulture. Drago nam je da je usvojen prijedlog iz javne rasprave i to je višegodišnje financiranje, doista hvala na tome, desetljećima se kulturnjaci već za to bore i nikako, evo sad su to dobili, pohvaljujem. Posebno zabrinjava stvar da zakon koji je uskoro na čitanju tj. sad je na čitanju, a uskoro će biti i u primjeni donosi izmjene stavki koje u nacrtu nakon javnog savjetovanja nisu bile ni predviđene. Dakle, točnije ono što je kolega Matula pitao propisuje da kulturna vijeća izabrana po starom Zakonu o kulturnim vijećima i nakon donošenja novog zakona ostaju u mandatu. S obzirom na to da je kako ističe ministarstvo osnovni razlog za donošenje novog zakona promjena obuhvata kulturnih vijeća i izmjena njihovih naziva, aktualni članovi vijeća [[Upadica: Vrijeme.]] zaista nemaju nikakav temelj za ostanak u mandatu.

Uvažena zastupnice Raukar, hvala na ovim komentarima, neke ćemo svakako razmotriti, međutim jedna mi stvar zaista je, prvo što se tiče ustanova. Dakle, da bude jasno ovaj dio koji se tiče upravljanja ustanovama u kulturi odnosi se samo na one ustanove koje nemaju svoje posebne zakone. Dakle, ne odnosi se ovaj zakon ni na arhive, knjižnice, muzeje, kazališta. Zakon o ustanovama koji je temeljni zakon, Zakon o ustanovama definira Člankom 36. što rade upravna vijeća. To je definirano Zakonom o ustanovama ne treba se ponavljati u ovom zakonu. To je zakon koji je na snazi Članka 36. donosi program rada i razvoja, odlučuje o financijskom planu itd., dakle to je sve definirano. A ovaj zakon samo predviđa da se sa statutom to može preciznije uredit dakle, s obzirom na specifikum kulturnih centara. Međutim, mene jedna, jedna stvar mi nije jasna, ovo zalaganje za kulturna vijeća koja bi nastavljala i u drugom mandatu. Pa ja vas sad pitam, vi ste na vlasti u Gradu Zagrebu, koliko ste vi kulturnih vijeća, upravnih vijeća zadržali od svog prethodnika da se za to zalažete. Dakle, vi dolazite sa svojim programom, sa svojom kulturnom politikom, imenujete uvažene kulturne djelatnike ali one za koje vi smatrate da će savjetujući vas, vašeg gradonačelnika provoditi, pomoći vama provesti onu kulturnu politiku zbog koje ste između ostalog, ja vjerujem i izabrani. I to je legitimno da isto tako se napravi na razini Ministarstva kulture i medija itd. Dakle, prati hrvatska javnost i to je u redu, vas će poslije i vaši birači i svi mi ćemo sudit po tim nekim odabirima ko što će sudit nas, ali zaista nije principijelno da se za to zalažete, a sve osobe koje ste ili veći dio osoba koje ste naslijedili od svog prethodnika ste više-manje zamijenili nekim osobama za koje smatrate da će provoditi kulturnu politiku. Ja sam to vrlo jasno ovdje rekla. Možemo razgovarati i o postocima, ali nije bilo definirano, bilo je gradova koji su 20-30% proračuna podijelili mimo javnog poziva. Mi sada definiramo minimum 95%, ali ne kažemo za ovo ostalo netransparentno i u nekim nejasnim procedurama, nego samo kažemo iznimno i izvan onog redovitog javnog poziva koji preciziramo ovim zakonom. Replike, gospođa Dalija Orešković ima prvu repliku. Uvažena ministrice evo ja sad moram priznati da mi ništa nije jasno. S jedne strane rekli ste javni natječaj za kulturna vijeća, jel to stoji ili ne stoji? A onda ste se u svom izlaganju u ime predlagatelja obrušili na kolegicu iz druge političke stranke koja je meni konkurencija jednako kao i vama, i rekli ste a dobro što ste vi sada napravili u Gradu Zagrebu imate pravo ostaviti svoja kulturna vijeća koja će provoditi vašu kulturnu politiku i što sad to znači. Jeste li vi sad upravo priznali da javne natječaje koje provodite, provodite po političkom, a to znači i stranačkom ključu jer ja jedino tako, ali doslovno jedino tako mogu shvatiti ovo vaše izlaganje i ovo vaše izravno obraćanje političkoj opciji koja je trenutno na vlasti u Gradu Zagrebu. I ako me pitate što ne valja u ovoj državi, e onda je to to, lažni natječaji podešeni po političkom i stranačkom ključu. Poštovana zastupnice Orešković, kasnije ste došli u sabornicu, a čini mi se s obzirom da ste vi inače temeljiti da niste niti pročitali nacrt, ovdje se ne radi o nikakvim javnim natječajima, javni poziv potpuno drugi institut. Pa vi to znate pa ne [[Upadica iz klupe: To je ista stvar]] Čekajte malo [[Upadica Reiner: Bez dijaloga molim vas]] Dakle onaj ovdje se radi o javnom pozivu na temelju kojeg ministar za vijeća Ministarstva kulture i medija ili izvršno tijelo odnosno gradsko vijeće na razini lokalne samouprave donosi akt o imenovanju, to je potpuno različito. Za upravna vijeća nema javnog poziva, nema javnog poziva. Mislim miješamo kruške i jabuke zaista sada, dakle jedno je javni natječaj, to je za ravnatelje i jedno je javni poziv za vijeća, a u upravna vijeća se imenuje bez ikakvog… [[Govornik se ne razumije]] , dakle ne znam od kud taj, taj komentar. Poštovana ministrice, dakle ja sam što se tiče ustanova, ja ipak recimo pratim tu te zakone već 10-ljećima vrlo konkretne primjere sam dala, Lisinski, Filharmonija, nisam uopće govorila o kazalištima. Dalje, prihvaćam zaista … [[Govornik se ne razumije]] da je u ovom poništavanju zakona tj. spajanju da Zakon o ustanovama, al ipak mislim da upravna vijeća se treba i ovim zakonom bolje osnažit jer ih se apsolutno jedna rečenice ne piše da nadziru rad, nigdje ne piše, apsolutno ne piše. I zadnje ipak moram vam reći, znate mi smo nova kulturna vijeća u Zagrebu birali kad je starima istekao mandat, većinu upravnih vijeća po ustanovama u kulturi smo birali kada im je istekao mandat osim u nekim baš dosta kritičnim situacijama npr. nekih spodoba iz bivšeg, od bivšeg gradonačelnika, znači mi smo upravo na djelu dokazali to da treba nastojati u razvoju demokracije da nam kulturna vijeća, upravna vijeća traju mimo ovih političkih ciklusa. Hvala. Onda mi je drago da se slažete, da se slažemo jer sam istu stvar napravila i ja, niti jednog ravnatelja u svom mandatu nisam smijenila prije isteka mandata osim jedne osobe protiv koje su pokrenuti određeni postupci. Niti jedno upravno vijeće nisam smijenila prije isteka mandata, ali isto tako smatram kao što sam imala pravo imenovati kulturna vijeća koja neće reflektirati nužno odabir svog prethodnika, mog prethodnika tako da mislim da i netko tko dođe iza mene ima pravo odabrati članove kulturnog vijeća. Još jedna stvar, mi predlažemo da oni stave mandate na raspolaganje, mi ne kažemo da se mora birat druge, ali to je neki minimum demokratske kulture na kojoj ja mislim svi zajedno moramo uznastojati.

Predsjedavajući, poštovane kolegice i kolege, poštovana ministrice i kolegice. Pa evo ja ću na početku reći da zapravo pozdravljamo evo inicijativu i pristupanje izradi ovog nacrta prijedloga Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi jer je evo nacrt rješava neke pravne nedoumice koje su proizlazile iz prijašnjih zakona, prvenstveno zbog njihove neažuriranosti odnosno zastarjelosti. Ono što ne pozdravljamo svaki put kad se radi je li o Ministarstvu kulture čini se do sada na neki način kao da se radi u tajnosti jer nisu poznati članovi radne skupine koja je radila na izradi ovog nacrta, njihove članove dakle odabire ministrica direktno i javnosti je zapravo nedostupna informacija o procesu je li izrade ovog dokumenta. Iako evo do sad je bilo različitih mišljenja o tome dakle treba li nam jedan ovako zakon koji obuhvaća 3 zakona ranije, pa možda je i korisno što je sve to u jednom cjelovitom zakonu, al kažem evo nemamo neki čvrsti, možda je moglo to i drugačije se organizirati. Al evo o nekim dobrim stvarima, pozdravljam dakle namjeru da se urede pravila trošenja financijskih sredstava i osigura transparentnost i kontrola trošenja sredstava. Navodi se ovdje dakle kako će se onemogućiti dvostruko financiranje istih programa i projekata iz državnih i lokalnih i područnih proračuna i uvest će se obveza financijskog izvještavanja koja će obuhvatit popis svih prihoda i izravnih i neizravnih troškova koji su nastali tijekom i u svrhu provedbe programa i projekta. Danas sam evo i na, na odboru smo o tome raspravljali, zapravo ovo da se ne bi ovaj krivo shvatilo dvostruko financiranje zapravo se misli na to da se dakle neće za isti posao platiti je li dva puta odnosno svakako je dozvoljeno financiranje iz više različitih izvora, ali jedan te isti posao ne može se platiti dva puta. Još jedan detalj koji je ranije dovodio do toga da su upravna vijeća u kulturi, ustanova u kulturi bila redom nezakonita. O tome sam i u, dok sam bila i u Gradskom vijeću grada Splita nekoliko puta upozoravala i tadašnje ministre i ministrice i nadležna ministarstva, dakle u dosadašnjem zakonu u upravna vijeća ustanova u kulturi trebala su se imenovati osobe iz redova uglednih kulturnih djelatnika, dakle samo je tako stavilo dakle i često su se u ta vijeća imenovali ljudi koji zapravo nikakve veze s kulturom nisu imali. Evo kao što smo i čuli često su i ta upravna vijeća služila ili služe još uvijek možda i za podjelu mjesta je li nekim podobnim ljudima bliskim, bliskim izvršnoj vlasti. Ovdje se evo sad u čl. 37. navodi da se mogu imenovati i pravni, ekonomski i financijski stručnjaci, to je zapravo često bilo i opravdanje je li zašto se ti ljudi imenuju u takva, u upravna vijeća, međutim dakle ovo nije sad garancija da neće bit imenovani podobni ljudi je li veći napredak bi bio da se oni imenuju nakon javnog, javnog poziva. E sad u nacrtu ima i nekim problematičnih dijelova, evo sad ću ih navoditi ovako članak po članak i po nekim grupama. Evo, neke od primjedbi ovdje je navedeno dakle da će se zbog kašnjenja objave javnih poziva i rezultata javnih poziva sada se ovdje propisuje je li da se poziv za sufinanciranje javnih potreba u kulturi raspisuje najkasnije do 1. listopada za slijedeću proračunsku godinu. Međutim, evo primili smo kažem neke od primjedbi djelatnika u kulturi koji kažu da bi zapravo valjalo taj javni poziv objavljivati tek po usvajanju proračuna jedinice lokalne područne samouprave. Kažem nemam i nemamo neki čvrsti stav o tome, ima ljudi koji misle na ovaj ili na onaj način ali svakako se slažemo da treba poboljšati tu proceduru i da se ti javni pozivi na vrijeme da se s njima ne kasni.

Smatramo dakle da članove vijeća prema prijedlogu treba imenovati predstavničko tijelo, ali da izabrani članovi između sebe trebaju birati predsjednika na konstituirajućoj sjednici tajnim glasanjem. Na taj način bi članovi vijeća odnosno struka izabrali onoga za koga smatraju da je među njima najbolji za obavljanje funkcije predsjednika. Dalje, Članak 20. stavak 7. koji se nadovezuje odnosno Članak 19. stavak 4. već spominjan, spominjana namjera da se dakle članovi vijeća stavljaju mandat na raspolaganje ako prestane mandat ministru odnosno županu s obzirom da članove kulturnog vijeća putem javnog poziva predlaže struka te da su oni stručno radno tijelo ne vidimo dakle niti jedan opravdan razlog zbog čega članovi kulturnog vijeća trebaju stavljati mandat na raspolaganje. Dosadašnja praksa je bila dobra, dakle članovi iz redova struke koje netko treći nominira na natječaj predlaže izvršna vlast, a potvrđuje vijeće gradsko vijeće ili skupštine. To je evo do sada bila jedna poluga u kojoj je svatko imamo nekakav svoj pošteni dio utjecaja međutim nakon što su izabrani članove se ne može opozvati osim ako sami je li odu ili im na neki drugi način prestane mandat. Dakle, oni zaista imaju neometan mandat da rade i nema utjecaja na njih. Ovaj novi način koji se predlaže, dakle da izvršna vlast bira predsjednica vijeća i da odlaze zajedno sa izvršnom vlašću je evo, smatramo da je to moguće smanjenje neovisnosti, neovisnosti rada kulturnih vijeća. Dalje, po člancima, evo već sam spomenula taj nazovimo ga zlatni padobran za ravnatelja. Padobran u smislu da se ravnatelju osigurava, dakle prema ovom zakonu svim ustanovama upravlja ravnatelj, dakle ranije je to bilo upravljalo je upravno vijeće, sada dakle svim ustanovama upravlja ravnatelj, a nakon i po razrješenju dužnosti ravnatelja nakon isteka mandata osigurava mu se dakle da se vrati na povratak odnosno raspored na radno mjesto jednake složenosti poslova. U obrazovanju vam ravnatelji imaju, dakle mogu se, čuva im se radno mjesto maksimalno 2 mandata jel. Nakon 2 mandata više nemaju taj sigurnosni je li nazovimo ga padobran ili kako, ali dakle u obrazovanju ravnatelji škola nakon 2 mandata evo to sam sad provjerila maloprije možda je, možda je krivi podatak ali čini me se dakle u obrazovanju ravnatelja škola nakon 2 mandata više nemaju osigurano radno mjesto na koje se mogu vratiti. Jer evo kažem sjetimo se evo i nedavnog slučaja u kazalištu u Splitu u Hrvatskom narodom kazalištu, dakle u javnosti je izašao aneks ugovora kojim je ravnatelj opere HNK sa splitskim teatrom krajem 2019. godine uz suglasnost evo ovdje prisutnog tadašnjeg gradonačelnika potpisao dodatak ugovora o radu na temelju kojeg se nakon isteka mandata šefa splitske opere odnosno isteka mandata intendanta vraća na mjesto stalnog dirigenta, a to mjesto, za to mjesto inače je predviđen javni, javni natječaj. Tada su iz pravne službe samog teatra rekli da taj aneks ugovora nisu nikad vidjeli, nije izrađen u njihovoj pravnoj službi, ne znaju tko ga je izradio dakle jednostavno nije kazališni dokument. Evo sjetimo se da je i šefica drame tada iz protesta dala ostavku, dakle jedan neugodan slučaj u Splitu. Posebno su sporne odredbe u ovom zakonu koje se tiču iznimki iz javnih poziva. Ovdje ću reći da ova namjera da se dodjela nekretnina na korištenje prebaci na odjele u kulturi dakle da možda je čak i dobra namjera jer će lakše netko tko je li radi u kulturi i ljudi koji su u domeni kulture bolje će možda i raspolagati tom imovinom nego neko je li iz nekog drugog ministarstva, ali sporno je ono što se predviđa iznimka koja predstavlja je li potencijal za korupciju i klijentelizam jer kaže se da ministarstvo ili izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave može dodijeliti i pogodbom pravnoj osobi čija je djelatnost od posebnog značaja za kulturni razvitak, a temeljem prethodno utvrđenih kriterija. Kriteriji će se donijeti je li pravilnikom nekim u roku 90 dana nakon donošenja zakona, ali je li bez rasprave o tom pravilniku ovdje u saboru. I isto tako već je spomenuta ta dodjela 5% sredstava u hitnim situacijama, dakle zbog žurnosti djelovanja, kažem možda je opet namjera neka dobra, evo imali smo spomenuli ste i slučajeve Covida itd., međutim uvijek je kad su te [[Upadica: Vrijeme.]] direktne pogodbe uvijek je mjesto na neku korupciju i klijentelizam. I vama. Gospodin Krstulović Opara, ispred Kluba zastupnika HDZ-a.

Prijedlog Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi novi je i dobro pripremljen zakon koji nakon 20-tak godina rada sa 3 zakona, Zakona o kulturnim vijećima, Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi i Zakon o upravljanju javnim ustanovama spaja te važne odredbe u jedan lako čitljiv, suvremen i primjenjiv zakon kojim će se hrvatska kultura, ona prije svega institucionalna, ali i ona i ne institucionalna još bolje, kreativnije i slobodnije i konkurentnije predstavljati ne samo unutar RH nego i na europskoj kulturnoj sceni. Ja bi molio kolegice da svoj klub zastupnika naprave van ja bi htio nešto reć u miru ako je ikako moguće. Nastojat ćemo biti tihi kad budu drugi govorili, pa bi molio… Ja sam dužan sada dati dvije opomene, vama g. Opara i isto i gđi. Mrak-Taritaš jer ovaj ako je, ako je, oprostite ako ja nisam intervenirao, ako ja nisam intervenirao onda ja mislim da je red da govornik mene pita, pa da onda ja da to kažem.

Kulturna i kreativna industrija, to je taj pojam kojega smo puno puta danas čuli nije samo poznat u svijetu nego već ulazi i u naš prostor i siguran sam da ovakav zakon omogućuje u kulturnoj i kreativnoj industriji još bolju i kvalitetniju djelatnost, prije svega kvalitetnim, ponavljam, čitljivim i razumljivim zakonom. Potpuno je jasno da hrvatska kultura, to dobro znamo, je spoj tradicije i suvremenosti kojim se kreira hrvatski nacionalni identitet, toliko potreban nama samima, ali i potreban našoj državi u postizanju prepoznavanja tog identitetskog znaka Europi. Da bi to bilo tako donosimo suvremeni jednostavno, jednostavni zakon koji propisuje vrlo jasno nadležnosti, odgovornosti i djelokruge rada koji prilagođava djelatnost suvremenim potrebama i čini našu kulturnu infrastrukturu i kulturnu scenu još djelotvornijom, uređuju se pravila u financiranju odnosno uređuje se dinamika i to je ono što posebno treba pohvaliti javnog poziva za dodjelu sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi. Vrlo je dobro da u ovome zakonu stoji da se ti javni pozivi moraju objaviti do 1. listopada u tekućoj godini. To govorim iz vlastitog iskustva jer sam upravljao u dva mandata s jednom kulturnom ustanovom i bilo je neobično važno na početku godine znati rezultate javnog poziva što ovaj datum u svakom slučaju omogućuje i treba na tome inzistirati i odati priznanje, što god kolege o tome govorili. Uređuju se i pravila za izravnu dodjelu sredstava i definiraju se sredstva za financiranje javnih potreba i također na jedan jasniji i transparentniji način. Ovim prijedlogom zakona se uređuje problematika dodjela prostora kreativcima umjetnicima, dodjela naravno ateljea i ostalih prikladnih radnih prostora. To je važno naglasiti jer komercijalizacija društva u kojemu jesmo i poslovnih prostora jako teško omogućuje ljudima koji se bave kulturnim djelatnošću biti konkurentni sa onima koji bi te prostore htjeli prilagoditi ne znam kockarnici, pizzeriji, kafiću i tome slično i zbog toga ova odredba koju ste stavili njima omogućuje jednu pozitivnu diskriminaciju, a čime rješava i daje mogućnosti brojnim gradonačelnicima i načelnicima općina da imaju jedan alat kako se na transparentni način provesti natječaj i omogućiti kreativcima da rade u prostorima koje im grad dodjeljuje, čestitam na tome. To je olakšanje mnogima, pogotovo ponavljam kreativcima koji će dobiti svoj radni prostor primjeren u prostorima koji su bili tradicionalni i kvalitetni ili u samom žarištu grada čime obogaćuju i te dijelove grada u kojima rade, a nisu potisnuti na neka druga manje konkurentna mjesta. Važno je i to također iz vlastitog iskustva govorimo, govorim jer sam bio ravnatelj u dva navrata, reguliranje korištenja vlastitih sredstava ostvarenih u ustanovama koja dobijaju osnovna sredstva za funkcioniranje od svojih osnivača, ali ovim se sada regulira i njihovo korištenje vlastitih sredstava koje su omogućili kroz ulaznice i prodaju svojih izdanja, raznih priredbi, ali i iznajmljivanje tih prostora koji se i dalje u ovom zakonu također regulira. Potrebno je naglasiti na kraju ovog, ove recenzije zakona nešto što je meni posebno bilo zapelo za oko i na čemu inzistiram. Kao što znate kolegice i kolege obnašao sam dužnost čelnika jednoga grada i znam koliko je teško bilo upravljati sa politikama zbog koje si dobio mandat ukoliko ne možeš utjecat na izbor važne osobe koja vodi kulturu ustanovu. Zakonom, ovim prijedlogom zakona i čl. 40. ovoga prijedloga zakona stoji naravno da ministar imenuje ravnatelja ustanove, ali i stoji da to od sada radi izvršno tijelo odnosno gradonačelnik ili načelnik općine. Gradonačelnika biraju građani i on je dužan provoditi ono zbog čega su mu dali povjerenje, on to ne može raditi ukoliko nema izravnu, izravnu delegaciju na osobe koji će obnašati dužnost ravnatelja i zbog toga je izuzetno važna ova promjena u zakonu. Neko to naziva centralizacijom, ja to zovem redom, redom i jasnom osovinom primjene važnih programskih odrednica zbog kojega je netko i dobio mandat za obnašanje vlasti. Dosadašnji eksperiment koji je davao gradskim vijećima ili općinama mandat da odlučuju o čelniku ustanove sada se dokida i to je dobro. I na kraju, makar nije izravno vezano za raspravu o ovome prijedlogu zakona, ali je posebito znakovito što je riječ o značajnome pitanju za hrvatsku kulturu. Čestitam sastavljačima ovog teksta prijedloga zakona, na izvrsnom hrvatskom jeziku, jasnoći i jednostavnosti kojim je ovaj kratki zakon donesen.

Pisani su prečesto jezikom koji je nerazumljiv i nama saborskim zastupnicima a kamoli neće bit običnom građaninu. Čestitam na ovome, jer ovaj zakon je napisan na jedan kvalitetan jasan razumljiv način koji istovremeno ukazuje na bogatstvo hrvatskog jezika. Zakon je povezao tri zakona u jedan, sačinjen je na postulatima kako zakoni trebaju biti pisani jednostavnim i lako primjenjivim jezikom. Smatram da je to važno naglasiti i u ovome slučaju, ali i u slučaju donošenja zakona u nekim drugim sferama. Moramo čuvati hrvatski jezik. Hvala vam lijepa. Hvala i vama gospodine Krstulović-Opara i sada prelazimo gotovi smo sa klubovima, prelazimo na pojedinačne rasprave. Prvi je gospodin Goran Ivanović koji je već ovdje, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena ministrice sa suradnicom, uvažene kolegice i kolege. Pa evo, sudjelovao sam od početka rasprave, pokušao sam artikulirati sve ono što mislim da je bitno. Naravno pri tome i pročitavši ovaj prijedlog zakona spominjale su se ovdje riječi da je ovo mega zakon. Ovo je jedan zakon sa 53 članka koji jasno regulira stvari koje su vrlo bitne za kulturu i za očuvanje i identiteta, ali i za vrednovanje struke. Mislim da bez struke nema očuvanja kulture i to čak na ovim najnižim razinama lokalnih samouprava ako nemate stručnog voditelja i u običnom kulturno-umjetničkom društvu dogodit će se devastacija, a to nije dobro. Mislim da bi to trebala biti intencija općenito politike svake da suzi, da ljudi bolje razumiju i ovo što je gospodin Opara govorio apsolutno podržavam. Ono što je bitno, a to se vidjelo malo iz ove javne rasprave, o.k. statistički bi se dalo izvući razno razne zaključke, ali jedna od stvari koja je meni posebno bitna, a dolazim iz tog kraja, da ćemo sada zgrade koje su u državnom vlasništvu, a jedince lokalne ili regionalne samouprave nemaju svoje nekretnine moći stavljati u funkciju. Evo jedan od primjera ako čitate malo javnu raspravu je KUD Jedinstvo iz Splita, jedno od najprestižnijih kulturno-umjetničkih društava u Republici Hrvatskoj nema prostor u gradu Splitu. No, vjerojatno će se na ovaj način otvoriti prostor i oni će imati adekvatne uvjete za rad. Prema tome, mislim da je ovaj zakon prepoznao bitne stvari koje se događaju. Kad uzimamo regionalne samouprave koje su do sada imale imenovane članove kulturnih vijeća sada taj cenzus spuštamo sa 20 000 na 10, to je dobro. I mislim da ti ljudi bitno mogu pomoći ne samo toj jedinici lokalne samouprave, nego i onim manjima koji nemaju priliku za ostvarenje ovog cilja. Bilo je dosta povika oko ovih 5% Korona nas je nekim stvarima i naučila, vidjeli smo da nekada novci trebaju biti stavljeni u funkciju ne da bi se nekome pogodovalo, nego da bi se procesi nastavili, da ne bi bili dovedeni u pitanje. I mislim da taj cenzus od 5% je sasvim primjeren, nitko ga neće od toga napraviti nešto drugo u što svi često sumnjamo da će nekome pogodovati nego će dati priliku da odmah nastavimo ono što je bitno. Ono što ja također u ovom zakonu vidim da je dobro, a to je nastavljanje programa koji su počeli.

Dosta povika oko nečega za što ja smatram da je odlično napravljeno ovim zakonom i da je tu ministrica, ministarstvo napravilo ja bih rekao čak presedan. Ja imenujem kulturna vijeća i imaju mandat dok sam ja ministrica ili ministar sasvim je svejedno da se razumijemo i neovisno koje ime. I to je u redu. I moja je politika prošla, došla je neka druga politika koja daje priliku tim ljudima da isto na osnovu kriterija, struke i svega onoga što ide imenuju te druge ljude. Ja tu stvarno ne vidim problem i mislim da je to dobro. Ja problem vidim u jednoj stvari ministrice, a to mislim da bi trebalo riješiti, gdje mi u regionalnim samoupravama imamo imenovana kulturna vijeća ali su često odbori i povjerenstva u boljem položaju u odnosu na njih. I u biti odbori i povjerenstva koje imenuje predstavničko tijelo onda nekada čak i mimo struke znaju donijeti odluke koje možda nisu dobre. Ja sam za poštivanje struke, za ljude koji stvarno o kulturi znaju puno, koji na tome rade i složit ću se sa gospođom Raukar mislim da treba uključiti i višu stručnu spremu. Jer pojedine jedinice lokalne regionalne samouprave neće imati dovoljno ljudi možda koji će htjeti biti članovi kulturnih vijeća, a imaju visoku stručnu spremu tako da mislim da bi i viša stručna sprema bila u redu.

Prvu repliku je tražila gospođa Benčić. Evo ovo je ja mislim jedna od ključnih rasprava koje možemo imati o zapravo kulturi, ali i o načinu na koji se zapravo upravlja u kulturi.

Pozorno sam slušao cijelu raspravu pa i taj dio kada je odgovarala ministrica, ne znam zašto je to postala glavna teza cijele ove priče oko ovog zakona o tim reliktima prošlosti. Mislim da je to u kontekstu onoga što je ministrica htjela reći izuzeto na ovaj način i mislim da ona nije htjela poslati nikakvu poruku, ne branim ovdje sada ministricu nego onako kako sam ja doživio da je ona eksplicite mislila na to da je to nešto od čega se treba grozit, nego je samo htjela povući određenu paralelu i pokušati možda trodimenzionalno dočarati što se želi sa ovim zakonom postići. Evo to je moje viđenje. Ja ću se referirati na onaj dio vaše rasprave gdje ste spomenuli iz zakona način korištenja državne imovine. Dakle, ja sam apsolutno stava da je neusporedivo bolje da se imovina koja je u vlasništvu države ili u vlasništvu jedinice lokalne samouprave koristi nego da se ne koristi. Imovina koja se ne koristi propada i to smo imali prilike i vidjeti. No imamo onaj problem koji se često spominjao, a to je problem da ta imovina koju mi recimo je državna, da postoje neriješeni imovinskopravni odnosi, da postoje čak i neriješeni imovinskopravni odnosi između jedinice lokalne samouprave i države. Meni se čini, a vi imate određeno iskustvo u izvršnoj vlasti, meni se čini da bi bilo jako dobro da odredbu koja to definira dopunimo na način da u slučaju spora se imovina stavi na korištenje, da se sredstva uplaćuju na posebni račun dok se određeni spor ne riješi. Ovo je prvo čitanje i smatram da svaki prijedlog pozorno evo ministrica i sluša i sigurno želi da ono što će pisati u ovom zakonu bude implementirano u primjenu. Slažem se s vama apsolutno, teško je nekada doći do imovine koja stoji, propada i stvarno je nekada nezamislivo uopće i gledati u to sve skupa i reći, pa zašto, a imamo stotine potreba da stavimo to u funkciju, no naravno nisu procesi jednostavni i imovinskopravni odnosi sve ono što priječi. Ali mislim da intencija ljudi koji sjede u vladi u resornim ministarstvima može bitno unaprijediti i ja vjerujem u ovu odredbu zakona da će donijeti puno dobroga uz sugestiju ovoga što ste rekli da postoji vjerojatno nekakav bajpas koji bi se mogao napraviti da bi to bilo puno učinkovitije i brže.

Poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicom. Prvo što bi kolegice i kolege rekao na ovoj raspravi ono što me uistinu zanima, čemu ali ovakva žurba? Što može opravdati to da smo mi danas, ja nisam član odbora, ali da je Odbor za obrazovanje i kulturu imao sjednicu u 10,00 sati danas paralelno sa plenarnom sjednicom? Zbog čega se to moralo dogoditi danas, zbog čega to nije moglo prije? Ja sad ne želim o tome vidjeti ne znam nekakvu zlu namjeru, pa ja u tome jedino mogu vidjeti da je tu nekakva stihija na redu, ne želim sada misliti sve što se danas sa nekim drugim raspravama koje su se planirale u dnevnom redu. Ne, ja mislim da je ovo stvarno neki neobičan razlog da se na tom odboru danas zapravo sve moralo još dodatno brzo odvijati. Što se tiče javne rasprave, ja znam da je za vas e-Savjetovanje zapravo jedini oblik javne rasprave, ali po ovakvoj temi, po ovakvom pitanju ono što su vam rekli brojni dionici kulturnog sektora na javnoj raspravi koju su bili prisiljeni sami organizirati, na kojem je ravnateljica za razvoj kulture i umjetnosti gospođa Tudor Perkovića bila prisutna. Da, ali ono što smo tamo mogli čuti i što je ona čula i uvjeren sam da vam je to prenijela, pa to je da su ljudi prije svega zabrinuti i nije im jasno zbog čega se o ovako važnoj stvari, ovakvom spajanju tri zakona u nekakav krovni zakon. Moja kolegica je to s pravom nazvala megazakon koji iz toga ispada da nastaje. Zbog čega se o tome nije mogla uistinu provesti široka javna rasprava sa svim zainteresiranim dionicima iz kulturnog sektora, ali i mislim i ostala zainteresirana javnost? Da ste napravili dvije takve još sjednice u vašoj organizaciji, covid ne može za to biti isprika, rekli ste ovo se pripremalo u nekoj radnoj grupi za koju nećemo … u koju vi vjerujete, vi znate što je istinska demokracija, znači ta neka elita koju vi izaberete je iznjedrila ovako loš prijedlog jer o tome su vam tamo govorili i sigurno vam je to prenešeno da je ovaj zakon loš, da je loš u svojoj strukturi i da zapravo ne donosi neke ne znam kakve važne sistemske promjene osim što članovima vijeća naglašava da su oni tu imaju samo savjetodavnu ulogu. Ja ne znam koje su to ono probleme, to da se njima ne da mogućnost, nadam se da će u tom ocjenjivanju da im se kaže imate ovoliki novac jer više novca nemamo za ovu godinu i unutar toga jer ste eksperti dogovorite se … [[Govornik se ne razumije.]] smo vas izabrali, muške, ženske sve ono što ste rekli iz svih dijelova Hrvatske, a sada vi donesite svoju tablicu onako kako mislite, to možete i nakon toga ne vidim zbog čega toliku ovaj samostalnost ne bi mogli imati. To mi nije jasno. O ovim vijećima i to kako ste ih preimenovali ipak imam potrebu jednu stvar pitat. Zbog čega nekadašnje kulturno vijeće za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti, kako se ipak zaključilo da izvedbene umjetnosti koje danas sve akademije se zovu …/Govornik govori stranim jezikom./… for performing arts u engleskom, ali vi ste bili sada na izložbi gdje je Tomo Savić Gecen otvorio još jedan svoj rad bez naslova i tamo sudjeluje o tim algoritmima koji izlaze van, bili ste tamo ja nisam imamo tu sreću, žao mi je, ali 5 preformera, izvedbenih umjetnika. Zbog čega to vijeće ne može o tome odlučivati? Zahvaljujem. Svakako pitanje repliciram zapravo kroz repliku vama, vi ste kulturni djelatnik, da li mislite da je upravo jedan od ciljeva kulturne politike i poboljšanje radnih uvjeta i materijalnog statusa kulturnih djelatnika zapravo nešto što bi trebao obuhvatiti upravo ovaj zakon. Zbog čega nije i taj dio obuhvaćen i postojećim odnosno sada prijedlogom zakona? Da li bi po vašem mišljenju i kao čovjeka s iskustvom trebao taj segment biti uključen i u ovaj prijedlog?

Ministrica je s pravom govorila o samostalnim umjetnicima i općenito umjetnicima koji su ostali u ovoj koroni potpuno bez posla, ali moram reći da ono što je iskustvo i što poznajem od kazališnih umjetnika, plesnih umjetnika da je to uz ta, ono da su zapravo oni najviše stradali od naših svih kolega koje ja poznajem. I jedna od stvari koje u tom smislu isto tako prijeti da kada ustanove u kulturi nemaju dovoljno novca ili ako neće biti mogućnosti da onda i ti ljudi koji su samostalni umjetnici nemaju gdje drugdje raditi nego u ustanovama, zaslužiti honorar. Poštovani kolega Matula vi ste se u svojoj raspravi dotakli jedne teme koja je izuzetno osjetljiva, a meni se čini i izuzeto važna. To je tema javne rasprave. Javna rasprava može biti forma, a javna rasprava i ne mora biti forma. Često se te javne rasprave koje su vezane uz zakon pretvori u formu, a najčešće oni na koje se zakon odnosi, oni koji će u zakonu kasnije posljedice određenog zakona imati u svom stvarnom životu se njihove primjedbe onako olako odbacuju, ne voli ih se baš ni uključivati u nekakva radna tijela jer to su ljudi koji nešto znaju pa onda mogu imati i određene sumnje. Meni se čini da pogotovo ovaj dio vaše rasprave gdje ste govorili o tome da su djelatnici u kulturi odnosno oni koji imaju veze radili svoje neke posebne javne rasprave, pa ljudi moji za kog mi pišemo ove zakone, da bi ih napisali, da bi ih imali ili da bi bile situacije bolje. Bojim se da je ovo jedan od onih zakona da samo kažemo kvačicu imamo ga. Kolegice Mrak Taritaš, da ja se sa vama potpuno slažem da veliki dio tih igranja demokracije se zapravo pretvara u simuliranje demokracije i u formalno zapravo provođenje javne rasprave.

Ali prigovore koje za to čujemo nakon nekih jako dobrih članaka ostale udruge i ostali nezavisni kulturni akteri ako se pozivaju na tih nekoliko članaka odnosno njihovih prijedloga to se onda zove copy paste i kao to je jedna te ista primjedba. Međutim, to su bitne primjedbe i tu se pokazuje da je puno takvih primjedbi. Poštovani kolega Matula, evo ne želim biti odvjetnik ministarstva, međutim ono smiješno mi je zapravo da su vaše primjedbe, neko se cereka vamo, super [[Upadica: Smijali su mi se.]] Dakle, jedina primjedba koju ste vi imali, a konkretna je da je to brzo ili sporo. Jedino što bi bilo brzo što sjednica odbora je treba pola sata prije, ako je to vama problem onda vi nećete nikad primirisat vlasti niti milimetra, ostat ćete tu gdje jeste samo što ćete biti još pola metra ili metar, dva udaljeni tamo prema zidu dakle, vaša jedina primjedba je jel je nešto bilo brzo ili sporo.

Gospođa Benčić ima povredu poslovnika. Izvolite. Evo kao i obično čl. 238. kolega Zekanović naravno vrijeđa uvijek ovaj dio oporbe ne želeći biti glavni odvjetnik premijera Plenkovića, ali naravno to ipak i jest.

Dakle, ja živim na strani svjetla, na strani života, na strani istine, na strani pravde, a vašem kolegi Matuli očito je trebala pomoć samozvane predsjednice vlade. Dakle, gospođa Benčić koja je sama sebe prozvala i govorima svima ja ću biti predsjednica vlade.

Povukli ste povredu, to je bitno. Povukla je gospođa Glasovac. Izvolite. Zahvaljujem. Zastupniče Zekanović, da ja vrlo vjerojatno osobno neću biti blizu vlasti, moguće niti u ovome, da, ali vi s vašim zalaganjem i sa svim pokazujete da ćete vrlo vjerojatno biti blizu, moguće baš ove vlasti u svakom trenutku ako im zatreba jedan glas, ja sam siguran da ćete vi u tome svakako sudjelovat u to uopće ne sumnjam. Držimo se zakona svi zajedno sad dalje ono koralno. Poštovani kolega, ja zapravo nisam mislila replicirat, ali ste me potakli na početku kad ste rekli da smo danas imali sastanak Odbora za znanost, obrazovanje i kulturu gdje smo raspravljali o ovom zakonu i na neki onako ubrzani ekspres način i onda smo došli ovdje u sabornicu i raspravljati u sabornici, ali zapravo sam vam htjela ukazati da je to uobičajena praksa sada sa svim odborima, svim zakonima. Nekako čula sam u prethodnim sazivima da je praksa bila da ti odbori rade možda i puno ozbiljnije dan prije i imaju si ljudi vremena zapravo i dat vremena sebi da raspravljaju na odborima, pa onda dođu na sjednice ovakve već sa nekakvim pripremljenim i zaključcima i reakcijama predlagatelja i znaju onda i onda su nam korisnije rasprave ovdje u saboru.

Hvala vam kolegice Puljak, da, mi smo nekoliko puta predlagali u tom smislu promjenu poslovnika i stvarno mislimo da bi trebalo naći način da možda za probu jedan tjedan se napravi intenzivne sjednice odbora tih koji su nužni u tom nekom dnevnom redu i planu i rasporedu rasprava da se nakon toga možda onda opet tjedan ili dva budu, ne znam koliki bude dio rasprava plenarnih, ali svakako ne smiju odbori biti potpuno pro forma gdje većina onda dođe i potpuno hvali. Jedino što sam danas na tom odboru, bili ste prisutni imao priliku pohvaliti, ali to je nešto što već odavno traže svi, a to je višegodišnje financiranje. Dugačak je razgovor o odborima, tu bi se dalo puno razgovarati i o broju odbora, ali ovaj sad nemamo vremena za to, ali imamo vremena slušati gospođu Daliju Orešković. Hvala predsjedavatelju. Kolega Matula, nadovezat ću se na ono o čemu je govorila Marijana Puljak. Dakle, po meni dvije su ključne promjene koje se moraju dogoditi ako govorimo evo o segmentu kulture, prvi je jedan koji se tiče rada svih nadležnih radnih tijela HS-a i rada HS-a kao takvog, a to je da se veća inicijativa prebaci na matične odbore koji neće čekati dan prije ili na sam dan raspravljanja u HS-u da kažu nešto svoje nego će proaktivno pratiti što se događa u nekom sektoru pa onda iznositi svoje prijedloge i rješenja. Ja dobro znam šta su javni natječaj, javni poziv, a gdje se imenovanja obavljaju bez bilo čega, međutim još uvijek je veliki problem to što je kultura politizirana i što se koristi za politička uhljebljivanja i dok to ne promijenimo [[Upadica Radin: Vrijeme.]] Hrvatska neće ići naprijed. Poštovana zastupnice Orešković, da, kultura je politizirana u onom lošem smislu. Ja bi se sa gospođom ministricom mogao složiti oko toga da normalno ako ti dođeš i ako dobivaš legitimitet od glasača da je normalno da ćeš izabrati u datom trenutku kada ti dođe to za priliku da ćeš izabrati one ljude za koje misliš da će provodit u ovom slučaju da će prepoznavati kulturne vrijednosti i one ciljeve koje i ti sam prepoznaješ. Da i da ćeš u tom smislu isto ovako kao što se vi hvalite da imate pluralizam unutar toga i to, i to će se potruditi. Mi koji u ovom trenutku govorimo o tome da smo spremni, pa i mi smo godinu dana na vlasti, ako izgubimo ovu vlast to će onda nekom drugom ili, da mi smo spremni to sada uzimati nova vijeća po novom zakonu jer je novo imenovanje. Kolega Matula, spomenuli ste kako se zaista ovaj zakon gura pod čudnim okolnostima u kojima se resorni matični odbor saziva par sati prije rasprave. Vidimo da se i zakon pisao pod nekim velom tajni, čujem da se i Zakon o kazalištima isto tako negdje kuha. No međutim ono što mene zanima je kako objasniti, kako vi objašnjavate činjenicu da se prvo forsira donošenje ovih zakona, a da mi još uvijek nemamo nacionalnu politiku odnosno Nacionalni plan razvoja kulture i medija od 2022. do 2027.g. To me podsjeća na onu priču sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i komasaciji kada smo, kada je ministarstvo guralo zakone da bi naknadno donosilo strategiju umjesto da ide obrnutim putem da napravi strategiju za određeno razdoblje i onda iz nje proizađu i zakonu ako su potrebne izmjene u tom pravcu što bi bilo logično, ali očito mi ne vidimo stvari isto kao vlada. Poštovana kolegice Glasovac, upravo to je ono što su brojni akteri na kulturnoj sceni tražili i zbog toga su tražili široku javnu raspravu. Ono zbog čega misle da je ovaj zakon prije svega da je loš to je zato što stvarno oni ne vide nikakve strateške podloge koje bi bile osnovane, na temelju koje analize je ovo tu doneseno, koji su bili prijedlozi u toj radnoj grupi, koji su prijedlozi prošli, to pretpostavljam da ovdje vidimo, ali koji prijedlozi u toj radnoj grupi nisu prošli i ministrica nam je rekla stvarno da će nakon ovog zakona, kolegica je rekla da ljudi misle da bi to trebala biti zapravo dva zakona odvojena, a ministrica nam je rekla da će se nakon ovog zakona kojim se tako žuri donositi strateške, da strategija za kulturu i za Hvala lijepa. Poštovani kolega Matula, pa ovaj zakon bi trebao urediti područje financiranja javnih potreba u kulturi. Te javne potrebe u kulturi mogu izvršiti samo umjetnički i kulturni radnici, dakle upravo ljudi koji žive i jesu u sve težim materijalnim uvjetima. Ako znamo da budžet ministarstva nominalno raste, on je sada porastao za nekih 250 milijuna kuna, a sredstva isplaćena za dramsku i glazbeno scensku umjetnost, kulturno umjetnički amaterizam, časopise, knjižnice, ples, likovne programe, muzejsko galerijsku djelatnost itd. se smanjuju čak otprilike za 11 milijuna kuna, kako možemo onda govoriti o financiranju javnih potreba kad nemamo, nismo zapravo predvidjeli niti materijalne uvjete koje bi ti ljudi mogli ostvariti odnosno kojima bi ti ljudi mogli te potrebe u kulturi i ostvariti dakle u našem društvu, kako vi to komentirate? Ministrica da u određenoj mjeri sa ponosom govori o tome da se ipak pomaklo od 0,57 i da se sada približavamo 1% Međutim baš ta programska sredstva i sredstva koja su baš potrebna zbog čega mi sve te institucije u ovom slučaju na nacionalnoj razini, zbog čega ih imamo ako će se unutar toga događati da sredstva, programska sredstva nisu dostatna, onda će u nekom trenutku ljudi pitati čekaj ako je plin sad ovoliko skup, ako ti ljudi imaju tolike plaće, a što oni zapravo rade ako nema programskih sredstava dovoljno.

Poštovani svi, ja ću nastavit gdje sam stala, dakle čl. 37. st. 3., potrebno je u tom članku rekla bih dodati da za člana upravnog vijeća od strane osnivača da se slučajno ne bi išlo u reinterpretacije ili neke nedovoljno dobre interpretacije da se to odnosi i na članove iz kuće. I ono što sam se zalagala i dok sam govorila u ime kluba da kao član vijeća može iznimno biti istaknuti radnik u kulturi jer doista imamo umjetnika i kulturnjaka koji su se afirmirali, bez diplome su, ali su njihovi radovi i cijela njihova karijera njihove 3 diplome. I ponovit ću da posebno zabrinjava da se propisuje da kulturna vijeća izabrana po starom zakonu u kulturnim vijećima ostaju i nakon donošenja ovog zakona u mandatu jer onda zaista nije jasno zašto se toliko žurilo sa ovim zakonom jer ako se doista žele donijeti promijene, pa onda treba promijeniti i vijeća. Nakon svih ovih navedenih nejasnoća, govorim znači i o svojoj klupskoj raspravi, nedefiniranosti izmjena koje zapravo ne donose suštinske promjene koje bi zaista osuvremenile kulturni sustav pitanje je zašto se uopće ovaj zakon i donosi u tom jednom ipak previše zatvorenom procesu koji je isključio neke od ključnih dionika kulturnog sustava. I naš topli prijedlog je da se krene u novi ciklus, da se pričeka Nacionalni plan razvoja kulture i medija, jer ako ga se čekalo toliko godina zaista ne vidimo niti jedan jedini razlog da se ne pričeka još samo godinu dana, pa da se onda na temelju strateškog plana donesu rekli bismo dva zakona za ova dva osjetljiva polja i da se uključi što šira stručna i zainteresirana javnost. Draga ministrice u jesen 2016. godine kulturna javnost je bila zadovoljna, dijelom čak i više od toga vašim imenovanjem. Pristajalo se čak i na političke razlike vjerujući u vašu stručnost i znanje. Vjerovalo se i nadalo se da će procesi donošenja odluka biti barem toliko uključivi kao kod ministra Biškupića i ministra Mesića u čijim administracijama ste vi bili na visokim pozicijama. Ne zanima vas. Vjerovalo se da će razum i želje za boljitkom sektora kulture i umjetnosti nadvladati ideološke razlike. Što se prijedloga zakona proizašlih iz Ministarstva kulture koji vodite, što se prijedloga tih zakona tiče imaju samo jedno zajedničko ujedinili su inače vrlo nekoherentnu kulturnu i umjetničku scenu. Jer se prijedlozima udara na srce i bit umjetničkog i kulturnog djelovanja dajući ravnateljima i birokraciji još veće ovlasti, radnike ostavlja u nesigurnosti rada na određeno i prekarijata, a izostaje cjelokupna vizija razvoja i brige o tom širokom polju. Što se dogodilo? Zašto ste gospođo ministrice, zašto ste se toliko udaljili od radnika i radnica u kulturi? Zašto ste sve procese toliko suzili, udaljili od javnosti? Zašto su vam sugovornici najčešće ravnatelji a vrlo rijetko izvođači ili kulturni radnici? Odnosi se to i na ovaj zakon i na sve one koji su nam u pripremi? Vi ste bili u tim administracijama i ministra Biškupića i Mesića. To su razdoblja u kojima su se donosili zakoni koji su bili prihvaćeni od većine struke i osnovale su se ustanove na vrlo širokim demokratskim osnovama kao što je HAVC. U vašem mandatu nisu promišljena a kamoli donesene ključne sistemske i toliko nužne promjene. Prvotna vjera u sposobnosti, u mogućnost dijaloga, u uključivost brzo je razbijena i izašla je realna slika, nemogućnosti odsustva potrebne komunikacije, nerazumijevanje za potrebe sektora, odsustvo transparentnih procesa i neprihvaćanje različitosti toliko imanentne polju kulture i umjetnosti. Ministrice vratite se svojoj bazi za našu i vašu dobrobit.

Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana kolegice Raukar-Gamulin. Dakle, referirat ću se na ono što ste govorili kad ste raspravljali u ime kluba ili sad u pojedinačnoj raspravi da zaista ima uvaženih djelatnika u kulturi koji nemaju završen fakultet. Dakle, ja moram priznati to stvarno je ovako jedna mala usporedba. Ja kad sam studirala arhitekturu mojih vrlo malo profesora je imalo doktorat. Dakle, to nije bilo uobičajeno na studiju arhitekture, ali su oni tokom vremena zbog svog iskustva i zbog ostalih stvari dobivali i određene akademske naslove i bili članovi i akademije i svega ostaloga. Ne mislim da to treba biti pravilo, mislim da to treba biti iznimka. Ali svakako mislim da bi bilo dobro do drugog čitanja, da ta jedna primjedba koju ste već dali ministarstvo prihvati. Jer kad krenemo znate sa amandmanima, onda to nikad ne završi dobro.

Slažem se sa vama naravno. Ima mnogo ljudi u kulturi, naročito u umjetnosti koji nisu završili te fakultete i mislim da je baš u kulturi i umjetnosti to bi trebalo biti najmanje bitno i najmanje se držati tih formalnosti. O.k. da, neka to bude izuzetak, ali neka nam se taj izuzetak omogući. Neka velika imena ne želim sada nikog prozivati, ali neka velika imena hrvatskog glumišta nisu nikada diplomirala. A onda kada se još sjetimo u kojoj poplavi kupljenih diploma ili prepisanih doktorata mi sada živimo onda na žalost mislim da se treba omogućiti onima koji su svojim djelovanjem u životu stekli po nama barem tri diplome da učestvuju u kulturnim i upravnim vijećima.

I ta prava im se svakim danom urušavaju. Vidimo da neka nastojanja Ministarstva kulture da li su namjerna ili su počinjena iz neznanja zapravo sve više i više umjetnika ostavlja slobodnim umjetnicima, ali u onom smislu slobodnih od posla. A uzmemo li u obzir da je ovaj dio umjetnosti upravo feminiziran na neki način kako komentirate tu nevjerojatnu potrebu HDZ-ove vlade da kroz svaki, apsolutno svaki resor se obračunava sa ženama na način da im urušava i do sad teško stečena ali poprilično niska materijalna i radna i općenito životna prava. Hvala. Zahvaljujem na replici. Imam dosta stvari, dakle ono što sasvim sigurno treba reći, najteže među kulturnjacima, umjetnicima je onima na nezavisnoj sceni. To su naši kolege i kolegice koji žive doista u uvjetima prekarijata, to su ljudi koji žive neki na rubu siromaštva, a neki bogami i preko tog ruba. Naročito ako se spomenemo pandemije, o tome sam višekratno ovdje govorila da su upravo ti ljudi dobili samo 4 potpore u pandemiji, za razliku od svih ekonomskih subjekata koji su dobivali svaki mjesec potpore za čuvanje radnih mjesta, a za kulturnjake se reklo oni imaju natječaje pa se mogu javiti, nažalost na natječajima nisu mogli biti zadovoljeni svi oni koji su bili u potrebi, a sa strane ove ekonomske su bili zadovoljeni i tu vidimo taj [[Upadica: Vrijeme.]] taj disbalans. Hvala vam gospodine potpredsjedniče sabora. Kolegice Raukar Gamulin, u svojoj raspravi govorili ste između ostaloga o tom kako se na neki način razvlašćuju kulturna vijeća i da se balas moći i odlučivanja zapravo seli prema, prema ravnatelju odnosno prema ravnateljima i ravnateljicama kulturnih ustanova. Možda ne bi bilo loše ponoviti još jednom zbog čega smatrate da je to loše i zapravo koja bi bila nekakva bolja alternativa, bolji način da se to riješi i možda eventualno kakve implikacije to može imati za građanke i građane na koji način će oni osjetiti štetnost toga. Hvala. Dakle radi se o upravnim vijećima i govorila sam o upravnim vijećima. Ono što, ponovit ću ponovno zašto nije dobro da upravna vijeća nisu ničim definirana u ovom zakonu. Gospođa ministrica je rekla da su definirana Zakonom o ustanovama, prihvaćam, međutim smatram da i u ovom zakonu trebaju biti bolje definirana. Ovaj zakon se tiče centra za kulturu, recimo centara za kulturu, tiče se domova kulture. Dakle tiče se onih ustanova u kulturi koje su najšire rasprostranjena po našoj državi. I to su ona mjesta koja bi trebala biti mjesta otvorenosti za svoje lokalne sredine i zbog toga mi smatramo da je važno da u upravnim vijećima budu predstavnici te lokalne sredine i da utječu, imaju mogućnost utjecaja na rad tih kulturnih ustanova koja bi trebala biti otvorenija svojim lokalnim sredinama.

U ime predlagatelja poštovana ministrica Nina Obuljen Koržinek. Uvažene zastupnice i zastupnici i zašto sam već nekoliko puta u prvom redu da bih pokušala možda otkloniti daljnju raspravu o stvarima koje ne pišu u zakonu. Dakle, ja vas molim da pročitamo svi nacrt zakona koji je pred nama. Dakle, nigdje u zakonu ne piše da se članovima kulturnih vijeća propisuje visoka stručna sprema, jednostavno ne piše. Ali su u vašim replikama, ne obraćam se sada vama, sada govorim dakle i na replike, dakle nije točno, to se propisuje za upravna vijeća. Ako ravnatelj koji upravlja ustanovom mora imati visoku stručnu spremu uvjerenja sam, a to smo ponovit ću unijeli i u ostale zakone da i oni koji nadziru njegov ili njezin rad, a u prvom redu u dijelu financijskih izvješća, programa rada itd., isto tako trebaju imati adekvatnu spremu. Ne želim ovdje iznositi kakve slučajeve imamo u malim lokalnim sredinama gdje ravnatelje knjižnica nadziru ljude koji su završili fakultete odgovorno profesionalno rade po nekakvom stranačkom ključu nadziru ljudi koji nikakve veze s tim nemaju nego su došli po nekom ključu gradskih vijeća te bi knjižica meni ponovit ću lokalni vodovod. Ja mislim da to, da je ovo nešto s čim unaprjeđujemo dostojanstvo ljudi koji rade u kulturi i osoba koje vode ustanove u kulturi. Molim vas da kada koristimo termine, dakle nisu slobodni umjetnici nego su samostalni umjetnici, HDZ-ove vlade se sasvim sigurno ne obračunavaju sa ženama i ne znam kako uopće se može tako nešto izgovoriti. HDZ-ova vlada je za razliku, niste bili u sabornici, vlade SDP-a u kojoj ste i sami bili sa 0,56 povećala proračun na kulturu za 1. To je napravila HDZ-ova vlada, na dobrobit ustanova, ravnatelja, umjetnika i kako vi volite reći radnika i radnica u kulturi svih. Tako da ja vas molim korisno je, korisno je koristiti se podacima i iznositi ako je moguće neke konkretne prijedloge. Što se tiče javne rasprave poslušali smo, pročitali, analizirali, brojne prijedloge uvažili, svaki konkretan prijedlog koji čujemo mi ćemo ga razmotriti. Ali ja apeliram i na vas saborske zastupnike i zastupnice da nam date konkretne prijedloge. Zastupnici Raukar Gamulin hvala na ovim pohvalama mom radu u ranijim mandatima. Ja mislim da smo taj, taj rad sada još unaprijedili, da smo transparentnost unaprijedili, radimo sa strukovnim udrugama, sa predstavnicima različitih područja, naša su vrata otvorena, formirali smo cijeli niz posebnih ad hoc povjerenstava, otvorili smo neke teme s kojima se nitko dosad nije bavio, ogromne investicije u pristup digitalni, pokrenuli smo natječaje za prilagodbu kulturnih sadržajima osobama s invaliditetom, pokrenuli smo programe razvoja publike, ojačali recimo jedan dobar projekt koji smo naslijedili iz prethodnog mandata ministrice Zlatar Violić ruksan pun kulture, dakle vodimo jednu uključivu kulturnu politiku, a ovaj zakon je kao što sam i više puta rekla nego nažalost veći dio zastupnika i zastupnica koji sada raspravlja nije čulo naše obrazloženje, zaista jedan pokušaj i namjera da se ova, ovi temeljne, temeljni propisi koji se tiču financiranja učine transparentnijima, predvidivijima, sigurnijima, a onda će sigurno doprinjeti i daljnjem razvoju kulturnog i kreativnog sektora tako da nama javna rasprava nije forma nego upravo prilika da čujemo razmišljanja, ali naravno da ih možemo analizirati, jedan ako su utemeljeni na onome što piše u zakonu i dva ako se iznose neki konkretni prijedlozi. Zahvaljujem. Poštovana ministrice, čuli ste pohvale za bivše mandate, a ja bih više voljela da ste čuli poziva da se vratite djelatnicima, radnicima u kulturi, nadam se da ćete poslušat ponovno ovu raspravu. Dotakli ste se natječaja, pa koristim priliku javnih potreba u kulturi sa osobama sa invaliditetom, ali recimo u tom natječaju vi nemate, imate mogućnost da se prijave samo organizacije civilnog društva, ali nisu dopušteni nikakvi troškovi plaće, niti troškovi redovnog poslovanja, samo honorari.

Želim vam reći da i na ovom primjeru vidimo koliko nažalost u većem dijelu je ministarstvo udaljeno od svoje baze nažalost. Vi dolazite iz područja kulture, teško je uvijek reagirat ovako kad se dobivaju neke poruke, pa se ne vidi cjelina. Voljela bih da ste pogledali taj javni poziv, voljela bih sutra nakon donošenja ovog zakona da i gradovi, pa i Grad Zagreb i drugi gradovi pokrenu ovakve ad hoc natječaje koji će postat redoviti barem u slučaju Ministarstva kulture, prilagodbe kulturnih sadržaja osobama s invaliditetom. Ako to niste u stanju podržat meni je žao, ako to niste u stanju podržat da se prilagođavaju sadržaji kulturni osobama s invaliditetom i da i protiv toga imate nekakav komentar meni je žao, mi onda zaista ne gledamo na isti način posao koji trebamo raditi.

Prozvao sam već vas, izvolite, pa ćemo onda. Ja ću se ovdje složiti sa ministricom u ovom dijelu u kojem ste rekli da u upravna vijeća dakle imenuju se osobe sa visokom stručnom spremom i ono apsolutno se slažem sa vašim objašnjenjem to je dosad bilo, zaista upravna vijeća su nekakav plijen ono kako vi kažete dva u vodovod, tri u HEP, a četiri u zlatna vrata ili kako li se zovu ustanove u kulturi. Možda bi napredak tu još bio, ne znam, evo navest ću primjer u Splitu da se, ovdje ne samo da se imenuju nego da se i tu organizira da za taj dio se isto organizira javni poziv, pa možda se dobije i ono veći spektar ljudi. Mogu kazat evo da na javni poziv u Splitu za sva mjesta u upravnim vijećima se na nekih recimo 150 mjesta javilo 6 stotina ljudi, dakle ima ljudi zainteresiranih kad su uvjereni da će biti izabrani po nekakvim kriterijima struke, dakle jedan prijedlog za unaprjeđenje. Mi u ovom zakonu zapravo uređujemo onaj mali dio pitanja upravljanja ustanovama koji je hajdemo reći specifičan za ustanove u kulturi i nismo previše izlazili izvan okvira Zakona o ustanovama.

Općenito smatramo u području kulture da jedan manji dio pitanja se zaista može propisati, a jedan veći dio postupanja ipak je nešto što se naziva i politička kultura i tu svi moramo još malo se brusiti na svim razinama. Povrijeđen je čl. 238., mislim da nije dobro i da nije u skladu s političkom kulturom samo zato što se netko protivi možda zakonima, samo zato što će glasati protiv zakona, argumentirati da to znači da je evo u konkretnom primjeru protiv toga da postoji posebni natječaji za osobe s invaliditetom, dakle to mislim da ne bi trebalo etiketirati zastupnice i zastupnike o njihovim stavovima na taj način, a pri tom kolegica Raukar to doista nije ni rekla, evo to je, to je to, hvala. Slijedi replika poštovanog zastupnika Željka Pavića. Poštovana ministrice u samom zakonu imamo praktički i izvješće o kretanju ulaganja u kulturu iz proračuna i tamo je stvarno vidljiv rast od 2016. do 2019. godine od 0,66 do 0,96. Međutim, imamo samo za period 2016.-2019.

Sredstva Ministarstva kulture i medija su se značajno povećala. Osim raznih ad hoc mjera koje smo provodili za vrijeme covida mi smo i kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti po prvi put osigurali 250 milijuna kuna ulaganja u kulturne i kreativne industrije, 290 milijuna ulaganja kojim ćemo obnovit, odnosno izgradit 8 novih državnih arhiva što je nota bene obveza lokalnih samouprava. Dakle, našli smo način da tu pomognemo unaprijediti tu službu. Dakle, mi smo ovu godinu 2020. i 2021. u smislu broja i količine ad hoc natječaja i aktivnosti zaista ne bi bilo metodološki ispravno uspoređivati sa onim što je bilo ranije. Ja mogu zapravo shvatiti, razumjeti da ste pomalo razočarani, pa možda i ogorčeni obzirom da već nekoliko puta ovdje izlazite za ovu govornicu i pokušavate zapravo ukazati na sve promjene, na sve ove novine koje ovaj zakonski prijedlog donosi. Ili ako ima nekih ako ih možemo nazvati argumentima, onda je to nešto što uopće nije predmet ovog zakonskog prijedloga. Ono što mene zapravo ovdje najviše smeta i javio sam se upravo zato jer mi je teško slušati licemjerje pogotovo od strane MOŽEMO odnosno Budimo grad, to je vaša podružnica u gradu Varaždinu gdje ste, ovdje zastupate objektivnost, apolitičnost, zastupate neke velike vrijednosti, zalažete se za umjetnike, a u gradu Varaždinu ste čim ste došli u mogućnost biti u vladajućoj poziciji prvo što ste napravili uništili HNK u gradu Varaždinu svojom politikom samo zato što vam netko nije odgovarao, jer ste imali svoju osobu. I bilo bi dobro da takve stavove primjenjujete onda i ovdje, a ne da imate dvostruka mjerila. Hvala gospodine zastupniče. Pa i mi smo uočili, dakle dosta tih nekonzistentnosti zadnjih nekoliko mjeseci dosta napada na ravnatelje u stanova u različitim gradovima što je najtužnije zapravo uz ocjene da za vrijeme covida nisu realizirali program koji su predvidjeli prije covida. Ali s tim u svezi oko postupanja lokalnih samouprava možda ima još jedna tema koju nismo dotaknuli, a istaknuo ju je, ja je nisam rekla, uvodno ju je istaknuo gospodin Krstulović. Još jedna tema koju ovdje uređujemo, a to je obveza da se vlastita sredstva ustanova mogu koristiti samo za razvoj djelatnosti ustanove koja ih je ostvarila. Naime, vidjeli smo primjere gdje ustanove svojim radom, svojim projektima ostvaruju vlastita sredstva. Ali budući da su dio riznice ta im se sredstva oduzmu i uplate se za nešto drugo.

Poštovana ministrice, u svojoj raspravi referirali ste se na to da je HDZ podigao proračun za kulturu na 1% i to je točno. I svaka čast na tome, ali onako istini za volju mislim drugi dio vašeg komentara je bio da to nije napravio SDP bez da branim SDP kao SDP. Više branim sebe recimo u tom smislu jer me se taj komentar donekle i tiče znate iz kojih razloga, raspravljali smo o tome na onoj tribini. Dakle, to je sad što bi bilo kad bi bilo kategorija. Ali zapravo ne samo više političkih opcija na tim izborima na kojima je HDZ zapravo, nakon kojih je HDZ formirao Vladu je imalo u svojim programima da se proračun za kulturu podigne za 1%, dakle bez da umanjujem ni na koji način činjenicu da ste vi to doista i napravili. Evo samo u svjetlu vašeg komentara da ste to napravili vi, a netko drugi ne možemo znati da li bi to i netko drugi možda napravio. Ja sam to komentirala, inače nisam osoba koja govori o postotcima s obzirom da se bavim kulturom i istraživanjima znam koliko su oni, možete ih pokazati ovako ili onako Hrvatska je vrlo decentralizirana u smislu odgovornosti na razini lokalnih samouprava. Tako kad gledamo total javnog financiranja on je značajniji nego u mnogim europskim državama bez obzira na udio Ministarstva kulture. Ja bih voljela da na svim izborima sve stranke postave što više ciljeve jer će to biti za dobrobit kulture. Ja sam taj postotak iznijela isključivo radi komentara zastupnice SDP-a koja je rekla da se HDZ obračunava sa rekla je slobodnim umjetnicima. To nisu slobodni, nego samostalni umjetnici, pa je onda to još nekako došlo i na to da se obračunava sa ženama.

Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovana ministrice, ja bih se malo osvrnuo još na ostale članke na koje se nisam htio prije osvrnuti. Prvo članak 14. koji govori o davanju prostora u vlasništvu Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave na korištenje, odnosno u podnajam ustanovama u kulturi, odnosno institucijama koje će se baviti kulturom. O čemu se radi? Radi se o tome da ćemo im dati prvo nekakvu zgradu ili prostor u podnajam, a nakon toga ćemo dati novac da nam to plate. Zar ne bi bilo bolje da im se to privremeno dade u najam bez novca odnosno na korištenje, da se taj novac ne pretače iz šupljega u prazno. Nema potreba za to s obzirom da su financirani i iz državnog proračuna i iz proračuna jedinice lokalne samouprave, a rečeno je da zapravo jedinice lokalne samouprave i RH mogu davati te prostore u najam. Nadalje, malo ću preskočiti sad ove ostale članke pa ću uskočiti na Članak 40. i kasnije na Članak 41. na ravnatelje. Ravnatelji, znači ravnatelji u ustanovi kulturi koji je osnivač i sve ostalo suosnivač jedinica lokalne i područne samouprave imenuje i razrješuje izvršno tijelo odnosno izvršna tijela više osnivača sporazumom, način raspisivanja i provedbe postupka javnog natječaja za imenovanje ravnatelja pobliže se uređuje statutom ustanove i ugovorom osnivača. E sad, u bivšem zakonu je to bilo konkretnije definirano, konkretno pisalo je u zadnjem dijelu Članka 5. stavka 2. da se zapravo imenuje na prijedlog upravnih vijeća ustanova i po pribavljenom mišljenju stručnog odnosno umjetničkog osoblja tih ustanova. I naravno piše u stavku 4. da je za imenovanje ravnatelja javne ustanove u kulturi potrebno prethodno mišljenje nadležnog kulturnog vijeća. Tako je bilo prije. Zar ne bi bilo dobro da to imamo i dalje s obzirom da bi bilo loše da nemamo nikakvih mišljenja, stručnih vijeća jer to stvara zapravo prostor za netransparentno imenovanje. Također je i trajanje mandata i mogućnost ponovnog imenovanja ostavljeno da se uredi statutom međutim pitanje što će pisati u tom statutu, pa ako to nije problem da se to regulira u zakonu. Mislimo da bi to bilo dobro. I sada da skočim na Članak 41. stavak 2., tu su vas mnogi kritizirali jer piše da po razrješenju s dužnosti ravnatelja i nakon isteka mandata osoba koja je prije obnašala dužnost i bila zaposlena na neodređeno u ustanovi u kulturi ima pravo povratak na rad odnosno rasporeda na radno mjesto jednake složenosti poslova za koje je propisan isti stupanj obrazovanja i potrebno radno iskustvo u jednakom trajanju odnosno pravo povratka na rad kod poslodavca kod kojeg je bila u radnom odnosu na neodređeno vrijeme prije početka obnašanja dužnosti ravnatelja bez provedbe javnog natječaja, a što se pobliže uređuje sporazumom sa poslodavcem. Stav Socijaldemokrata je da je taj dio u redu jer tko će pametan napustiti stalni radni odnos i otići za ravnatelja i nakon toga se pitati gdje će raditi. Međutim, ono što ovdje nije rečeno, nije rečeno koliko mandata, na koliko se to mandata odnosi. Znači toga u Članku 41. stavak 4. nema, znači to nije definirano. Nadalje, sad neću to problematizirati, ali pitanje je da li se to može isto tako primijeniti i na ostale koji nisu bili zaposleni u kulturi, ali su možda bili zaposleni u nekim drugim djelatnostima u, koje su u upravljanju države, npr. evo obrazovanje ili znanost.

Poštovani kolega, da upravo uz ovaj Članak 41. koji ste komentirali malo sam gledala i ovo javno savjetovanje, pa različite su zapravo kvalifikacije vezane uz mogućnost da se ravnatelj ustanove po isteku mandata ako je prešao recimo iz ustanove A u ustanovu B jel na mjesto ravnatelja, dakle nekakvi su različiti stavovi da li mu se čuva to radno mjesto, da li se on vraća na svoje prijašnje stalno radno mjesto. Mislim dajte malo to pojasnite ovoga, odgovora je predlagatelja u javnom savjetovanju da je namjera da se omogući mobilnost stručnjaka u ustanovama u kulturi. Evo zašto sam tog stava i mislim da je to ispravan pristup.

Znači ja sam zbog toga da odradim mandat od 4 godine da bi odradio tamo poslove za koje su me trebali, otišao iz te firme, međutim nakon toga da mi ova firma u kojoj sam bio član uprave nije dala radno mjesto gdje sam nastavio raditi ostao bih bez zaposlenja, a mislim da to nije u redu. Ukoliko vas trebaju, ukoliko vas pozovu zbog toga što imate nekakvu struku, imate nekakvo znanje mislim da je onda korektno da vam se i osigura povratak na radno mjesto na koje, na kojem ste radili. U suprotnom tko će na to pristati?

Uvaženi gospodine Paviću, odlično ste naglasili ono o čemu smo prije govorili. Izabranim dužnosnicima, ravnateljima ili direktora pojedinih sektora koji su izabrani na natječaj treba kroz ovaj zakon još bolje i razgovjetnije gospođo ministrice omogućiti povratak na odgovarajuće radno mjesto nakon mandata. To ste posvjedočili svojim vlastitim iskustvom. Ukoliko otpadne kao što su neki govorili ova mogućnost povratka na prethodno radno mjesto ili odgovarajuće radno mjesto, dobro ste rekli neće se niko javiti jer ravnateljima nije tako dobro kao što ljudi misle, niti imaju dobre plaće, niti su zaštićeni.

Evo iako je to rijetko moramo se složiti s vama na konstataciji, velim rijetko da se slažemo, ali evo slažemo se oko toga mislim da je to točno i bez toga nećemo imati profesionalce na pravim mjestima, a ukoliko nemamo profesionalce imat ćemo i lošu da tako kažem nije to usluga, ali imat ćemo loše ustanove u kulturi.

Oporbi je zadatak kritizirati, naravno, pronaći mane i ponuditi rješenja. Nažalost, često kada je neki prijedlog zakona dobar i suvisao i onda se ponekad oporba trudi pronać neku manu pa onda ide nekakav populizam. Ovdje mi je interesantno čuti dvoje ljudi koji su po meni trebali nešto reći i s obzirom da su radnici u kulturi bili je li, možda i jesu još uvijek iz Može-Mosta, Raukar u Matula, a osim intonacije i srcedrapateljnog tona nisam čuo ništa. Dakle, osim da je sve to skupa loše i naopako i onako neke suzice u očima zapravo nismo čuli niti jednu konkretnu primjedbu i to je ono što ne valja. Druga stvar kada bi ovdje rekao vezano uz ovaj zakon, a vjerujem da će razumjeti mnogi, evo vjerujem da će i kolega Opara to sam siguran razumjeti, ali i druge kolege, kad govorimo o kulturi i općenito i financiranju kulture hrvatska kultura mi je baštinimo odavno i ona je u svojoj srži bila kršćanska kultura, kršćanstvo i Crkva su čuvali i baštinili kulturu kroz stoljeća i mi danas upravo zahvaljujući tome imamo kulturu kakvu imamo.

Sad konkretno, iako mi je ministrica već zapravo i odgovorila kroz repliku ja ću još jednom ponoviti ono što evo o čemu nešto znam pa jedno konkretno pitanje. Dakle, postoje brojne udruge u kulturi, postoje mnoge udruge koje su specijalizirane i koje mogu i za hladni pogon naći sufinanciranje, a rekli ste mi „Kultura nova“ pogledao sam o čemu se radi, to su zapravo isključivo udruge koje se bave proizvodnjom umjetničkog programa, postoje udruge kao što je udruga „Juraj Dalmatinac“ u Šibeniku, Društvo za očuvanje šibenske baštine koji se bave očuvanjem nepokretnih kulturnih dobara i koje se ne mogu natjecati na te natječaje. I samo jedna mala primjedba i to za jedan razgovor možda u nekom sljedećem razdoblju, kad se raspisuju natječaji takve vrste na koji se prijavljuju udruge, smatram da bi propozicije morale uvrstiti i jedan manji dio sredstava koji se predviđa kroz financiranje koji će biti namijenjen za financiranje hladnog pogona. Volontorijat treba njegovati to je nešto što je znači jedna velika vrijednost svakog društva, pa naravno i hrvatskog, ali evo naravno treba i udrugama tim pomoći da se institucionaliziraju i da kroz ta sredstva se i profesionaliziraju. Evo ja više ne bi o ovoj temi. U svakom slučaju mislim da zakon nije loš. Možda evo samo još jedna mala napomena vezano uz višu i visoku školu u upravnim vijećima, nadzornim odborima, da, naravno to je u redu i to treba u svakom slučaju podržati.

Rade.

I opraštam kolegi koji bilježi, zapamtit će me valjda još kroz neko vrijeme [[Upadica Zekanović: Dobit će otkaz.]] Evo samo kratko, vi ste u uvodu zapravo rekli da je oporba ta koja kritizira, ali da i nudi rješenje, pa da li je to uvijek tako sad nećemo o tome, ali nešto iz vlastitog zapravo iskustva kad su izbori i imenovanja. Ja sam radio u školi i imao sam ugovor na neodređeno vrijeme, kad sam postao ravnatelj dobio sam ugovor na određeno vrijeme i jasno da je to postao problem i ovdje apsolutno pohvaljujem ministricu i želim da ovo ostane u zakonu s obzirom da uloga ravnatelja i posao ravnatelja je takav da je pod lupom svega i svačega i da ga na kraju krajeva nakon što prođe mandat bude neizabran on ostaje na ulici.

Nažalost, danas iako to je teško izgovoriti jer ko sluša a ima mirovinu od 1000-2000 kuna reći će da, bit će sablazan, ali danas nažalost menadžeri takvih ustanova su potplaćeni s obzirom na obrazovanje i s obzirom na posao kojim se bavi. Danas, al to je sve očitija, to će se, evo ja probijam taj led, al o tome će se govoriti općenito.

Mi imamo solidne plaće u odnosu s nekim, ali ja ću odgovorno reći da keramičari, parketari, limari, imaju veće plaće od zastupnika u HS i nisam ja protiv toga, ali je problem negativne selekcije. Kolega Zekanović, referirat ću se na dio vašeg izlaganja u kojemu ste govorili da je naša kultura kršćanska kultura.

Ja ću sad samo još dodat par stvari koje nisam stigla u raspravi u ime kluba, pa tako ono članak po članak. Prvo ću reć oko ovog dijela opet o ravnateljima i osiguravanju njihovog radnog mjesta nakon što napuste mjesto ravnatelja ili istekne im mandat itd. Ja ne znam kakva je praksa, evo zaista nisam se stigla raspitat kakva je praksa vani, kažem evo sigurno je praksa u obrazovanju, kod nas je dva mandata maksimalno, nakon toga nema više čuvanja radnog mjesta jel tako da jel na neki način shvaćam ovaj problem da vjerojatno se neće ljudi onda javljat je li lijepo je imat sigurnost ovaj i bit siguran je li što će se dogodit nakon 4.g. mandata ili već koliko mandat traje, ali kažem evo na primjeru obrazovanja i kod nas ima i granica za osiguranje tog radnog mjesta. Dalje isto samo da kažem, isto ja nisam evo kulturni djelatnik, ove sve primjedbe su od nekih ljudi je li koji su radili u kulturi, neki, neki od njih su bili i ravnatelji i neki od tih ravnatelja su zapravo dali primjedbu upravo na taj padobran nazovimo ga tako kolokvijalno jel. Evo kažu dalje dakle u članicama 11. do 13. nacrta potrebno je ujednačiti terminologiju vezanu za poslovnu dokumentaciju ustanova u kulturi, program rada i plan programskih aktivnosti, te izvješće o realizaciji plana programskih aktivnosti odnosno financijsko izvješće. Dalje, čl. 29. propisuje mogućnost postupka prigovora korisnika oko dodjele financijskih sredstva. Smatramo da uredba na bolji i detaljniji način rješava ovo područje, te predlažemo ujednačavanje s uredbom jasno naznačiti koja prava na prigovor imaju oni korisnici čiji su programi odbijeni za sufinanciranje, te koja oni predloženi za sufinanciranje ili koji nisu zadovoljni predloženim financijskim iznosom. Na kraju isto smatramo važnim napomenuti sukladno nalozima i preporukama Državnog ureda za reviziju, te Ureda unutarnje revizije, ovo je konkretno prijedlog iz Primorsko-goranske županije, isto je tako, Primorsko-goranska županija putem Upravnog odjela nadležnog za djelatnost kulture provodi javni natječaj za zadovoljenje javnih potreba u području kulture prema Uredbi ovoj o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja. Navedeni natječaj na taj se način provodi od 2016.g., dakle smatramo nužnim prije donošenja Zakona o kulturnim vijećima razriješiti je li koliziju nastalu s provođenjem uredbe, te od strane Ministarstva kulture i medija dati potpunu, točnu i nedvosmislenu informaciju na koji način i u skladu s kojim aktima JLS se moraju provoditi javni natječaji za zadovoljenje javnih potrebe i usuglašena sa Državnim uredom za reviziju i Uredom za udruge Vlade RH.

Dakle, puno je bolje imati, imati vijeće i dakle to, sastav vijeća i varira i nije to i nekakav poseban ni trošak. Isto tako, napomena o, konkretno evo o orkestrima, zašto su orkestri izašli iz kazališta. Dakle, to sad čekamo i onaj novi zakon o kazalištima da ne kažem da ima puno primjedbi ovako unaprijed na slijepo o tom, o tom kazalištu. Je li priča se kako će izgledati, koje će sve odredbe ovaj on donijet.

Poštovana ministrice, poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, danas u prvom čitanju dakle u prvom čitanju raspravljamo jedan novi zakon koji u biti suštinski gledano ne mijenja baš previše puno na stvari barem je to moj dojam.

Dakle, to je Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o upravljanju ustanovama u kulturi i Zakon o kulturnim, o kulturnim vijećima. Treba priznati i reći jednu stvar to je vrlo, vrlo složena materija jer je uvijek pitanje pogotovo u kulturi, daleko od toga da to nije složeno i kod sporta i kod tehničke kulture, ali tu su stvari ovaj puno mjerljivije, a i u pravilu i gradovi i županije i općine pogotovo županije imaju zajednicu tehničke kulture, zajednicu sportova koji onda proračunski gledano definiraju se ti gabariti onda oni sami raspodjeljuju taj novac. Kod umjetnosti, kod kulture je to puno složenija stvar. Dakle, mi možemo pisati i ovakav i onakav zakon ali pitanje uvijek ostaje na transparentnosti raspodjele tih novaca.

Dakle, kad govorimo o kulturnim vijećima, ma kolega Ivanović je prije o tome govorio, dakle od prije su postojali odbori koji se bave kulturom, tehničkom kulturom ovisno o statutu pojedine jedinice lokalne ili područne samouprave koji daleko od toga da su razvlašteni, to nisu, ali imaju jedan drugi sustav, a to su kulturna vijeća koje sad imenuje ovaj koje de facto imenuje izvršna vlast, što je na kraju krajeva izvršna vlast ovdje je riječ o županu, gradonačelniku odnosno načelniku jer je riječ o ljudima između ostaloga koji su neposredno izabrani od građana prema tome imaju puni, puni legitimitet da to, da to i rade. I odgovornost je dakako na njima. Međutim, ono što će često puta događa kod kulturnih vijeća, a to je da si međusobno rasporede novac.

A odgovor, a problem je u tome što taj dio sukob interesa dakako da je teško za razotkriti i onda je pitanje koji uvjet je, možda nije pitanje stručne spreme nego onaj koji, dakle koji je član upravnog vijeća mora se po meni s tom činjenicom, to kulturno vijeće mora se pomiriti s tom činjenicom da on sredstva neće dobiti, niti udruga, niti bilo što drugo, tko ga, tko ga, jer ovako jedan će, najprije ćemo izuzeti jednu udrugu koja se bavi jednom djelatnošću pa će se onda ovaj druga, druga udruga i svi će se izuzeti i svi će biti čisto, a u biti čisto, a u biti čisto nije. Kad govorimo o onom dijelu dakle primjedbe su dakako načelne jer smo u prvom čitanju, poslušao sam pažljivo i što je rekao i kolega Pavić, a to je vezano za imenovanje ravnatelja koji dakako sporazumno, a sukladno aktima osnivača što se tiče, aktima o osnivanju same ustanove u kulturi, pitanje povratka na posao kaže sporazum s poslodavcem. Sad je pitanje tko je poslodavac ovaj jer na kraju krajeva izvršna vlast imenuje pa onda je red da izvršna vlast u svojstvu poslodavca ako nije drugačije određeno kao što može biti upravno vijeće da onda on potpiše taj sporazum koji je vezan za povratak na posao jer u protivnom možemo vrlo fleksibilno tumačiti ovakvu odredbu kakva jest pa i sadašnji ravnatelj može popisati sporazum sa samim sobom.

Hvala gospodine predsjedavajući. Gospodine potpredsjedniče, uvažena gospođo ministrice, uvažene kolegice i kolege, dobro smo raspravljali o ovome zakonu koji je potreban, koji objedinjuje tri zakona koji su neću reći zastarjeli ali ih je vrijeme malo prešlo jer su regulirali stanje kulturnog sektora pred dvadesetak godina. Sada sa jednim jednostavnim kratkim jasnim i potpuno transparentnim zakonom uvjeren sam ubrzavamo motor kulturne scene, kulturne i kreativne industrije i omogućujemo jasnija pravila u tom veoma važnom sektoru. Kad kažem jasnija pravila dosta se prisjetiti naglasaka iz ove rasprave u kojemu je bilo nekoliko uvjetno rečeno prijepornih točaka, ali u konačnici smo se i zahvaljujući vrlo kvalitetnim raspravama i s jedne i s druge strane zapravo složili da je riječ o dokumentu kojega vaše službe gospođo ministrice mogu još doraditi i pojasniti u onim segmentima koje će osnažiti i ojačati i osigurati bolji položaj ravnatelja nakon njihovih mandata. To je jedna stvar. Druga stvar o čemu smo govorili, govorili smo i o važnosti, mogućnosti da gradonačelnik, načelnik općinski imenuje ravnatelje u ustanovama za kulturu, da to ne rade neki drugi pogotovo ne općinska ili gradska vijeća, ne predstavnička nego izvršna vlast. Jer gradonačelnici su ti koji preuzimaju odgovornost za upravljanje svojim gradovima i mjestima i red je da onda taj mandat i mogu koristiti u svoj svojoj punini. Isto tako, treba naglasiti nešto što nismo ovdje spomenuli, a to je da su se odredila pravila i za imenovanja članova ljudi u Nacionalnom vijeću za kulturu što je neobično važno, važnome tijelu koje će ministru odnosno ministrici pomagati u razvoju kako djelatnosti, tako i u upravljanju sredstvima. Veselim se drugome čitanju, siguran sam da današnja sadržajna rasprava i prijedlozi sa mnogih strana će pripomoći da zakon bude još bolji. On je itekako potreban. On će dati poticaj u stvaralaštvu i kreativnoj industriji, ali i razvoju hrvatske kulture kako smo to imali prigodu čuti je jedan od važnih elemenata u postizanju prepoznatljivosti kako Hrvatske u Europi, a rekao bih i u svijetu. Jer naš kulturni identitet se zasniva na brojnim temeljima kojega na jedan kvalitetan način možemo dalje razvijati. Pozivam dakle sve uvažene kolegice i kolege da podupru ovaj tekst i da u narednome razdoblju kada bude rasprava o ovome damo potporu kvalitetnome zakonu veseleći se drugim paketima zakona iz vašeg kulturnog sektora koji koliko vidim se najavljuje i koji će poboljšati stanje kako kaže moj kolega Brčić veseli se poboljšicama. Mislim da smo svi ovdje zbog tako nečega. Zahvaljujem na pozornosti i idemo naprijed.

Slažem se sa kolegom. Prije svega nadam se da će se uvažiti neki prijedlozi. Tako bih i ja dala neke prijedloge za rješavanje problema kulturno-umjetničkog amaterizma, da se zakonski utvrdi osnivanje i funkcioniranje zajednica amaterskih kulturno-umjetničkih udruga ili djelatnosti na području područne-regionalne samouprave i grada Zagreba radi ostvarivanja zajedničkih interesa u kulturi i umjetnosti. Da jedinice lokalne samouprave osiguraju minimalno 0,3% sredstava svojih prihoda za redovan rad i djelovanje zajednice amaterskih, kulturno-umjetničkih udruga. Budući da udrugama kulturno-umjetničkog amaterizma nije osigurana stabilna financijska potpora od strane jedinica lokalne samouprave dok je udrugama u sportu i tehničkoj kulturi to osigurano temeljem Zakona o sportu i Zakona o tehničkoj kulturi potrebno je propisati zakonski minimum od 0,3% sredstava prihoda jedinica lokalnih samouprava za redovan rad udruga kulturno-umjetničkog amaterizma na razini istih. Vijeća bi se trebala osnivati u svim jedinicama lokalne samouprave. Prema nacrtu vijeća se osnivaju za područje županije, grada Zagreba, te grada koji ima više od 10000 stanovnika kako bi se među inim stručno vrednovala i ocjenjivala programe prijavljene na javni poziv. Analogno tome ako se ne usvoji prijedlog da se vijeća moraju osnovati u svim jedinicama lokalne samouprave to bi značilo da u brojnim jedinicama lokalne samouprave koji su davatelji značajnih financijskih sredstava nitko od umjetnika, stručnjaka i kulturnih djelatnika ne vrednuje i ne ocjenjuje programe prijavljene na javne pozive čime se ne ostvaruje uloga kulturnih vijeća u kreiranju i ostvarivanju kulturnih politika navedena u nacrtu. U tom slučaju će o javnim potrebama u kulturi odlučivati izabrani politički predstavnici što svakako treba izbjeći zbog mnogo čega. Mogućnost koju pruža nacrt da vijeća mogu osnovati i drugi gradovi i općine ako to ocijene svrhovitim neće biti zasigurno realizirana, jer niti temeljem aktualnog Zakona o kulturnim vijećima vijeća nisu osnovana u onim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave gdje su trebala biti osnovana, a čemu svjedoči činjenica da ne postoji popis osnovanih i funkcionalnih vijeća na razini Republike Hrvatske niti se prikuplja takva vrsta podataka. Ako se vijeća ne osnuju u svim jedinicama lokalne samouprave, onda će se javna sredstva jedinica lokalne samouprave dijeliti na netransparentan način bez vrednovanja na bazi kriterija, a onda i bez ostvarivanja javnih ciljeva. Ukoliko jedinica lokalne samouprave osnuje samo jedno vijeće za sve djelatnosti i područja dužna je imenovati jednog člana vijeća koji je kulturni djelatnik ili stručnjak s područja kulturno-umjetničkog amaterizma. Današnjoj kulturnoj praksi jedinice lokalne i regionalne područne samouprave koje su osnovale samo jedno vijeće za sve djelatnosti i područja uglavnom ne biraju za članove svojih kulturnih vijeća kulturne djelatnike i stručnjake s područja kulturno-umjetničkog amaterizma što rezultira sve manjom financijskom potporom ovom području podjednakom financijskom raspodjelom potpora svih udruga kulturno-umjetničkog amaterizma i to upravo zbog nepoznavanja pojedinih dostignuća ovih udruga. Takva praksa kontra produktivna je, jer destimulira rad ovih udruga koje postižu zapaženije ne samo kulturne već i umjetničke rezultate.

Slijedi završna rasprava u ime Kluba zastupnika socijaldemokrata, poštovanog zastupnika Željka Pavića. Zahvaljujem. Evo ja ću nastaviti još imam 2 točke koje bih predložio, ako je to moguće da se prihvati. Naime, opet, radi se o ravnateljima ustanova u kulturi. U dosadašnjem zakonu piše da upravno vijeće upravlja ustanovom, a ravnatelj zastupa i vodi ustanovu. Budući da je sad to drugačije definirano, mislim da bi trebalo raspisati zadaće upravnog vijeća i zadaće ravnatelja, da bi se vidjela razlika u odnosu na dosadašnje zadaće i odgovornosti oba dva tijela s obzirom da Zakon o ustanovama drugačije definira odgovornosti ravnatelja i upravnog vijeća. Isto tako, sad se u čl. 35 propisuje da upravno vijeće upravlja s ustanovom, a čl. 36 Zakona o ustanovama propisuje da upravno vijeće donosi program rada i razvoja i nadzire isto što ukazuje na činjenicu da bi sastav upravnog vijeća morao biti većinom sačinjen od stručnjaka u kulturi, kako sam već napomenuo ranije u komentaru na čl. 37 ovog Zakona. I još jedna napomena vezana je za čl. 41. Ovdje smatramo da bi u st. 1. gdje piše da za ravnatelja ustanove u kulturi može se imenovati osoba koja ima završen diplomski sveučilišni studij ili integralni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij kako se odluke o stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima te ispunjava ostale uvjete određene posebnim zakonom, aktom o osnivanju ustanove i njezinim statutom. Tu smatramo da bi se ovaj može trebao zamijeniti s obzirom da se ovaj članak može dvojako tumačiti. Znači, ovaj članak se može tumačiti na način da se može imenovati i ta osoba, ali i neka druga. Namjera je u samom članku dobra, ali mislim da ovaj može moramo zamijeniti i da bi trebalo pisati da, u svakom ... [[Govornik se ne razumije.]] navesti da je to osoba koja ispunjava sljedeće uvjete i nakon toga sve ostalo što stoji u članku. Isto tako, ako se zakonom ne propisuje radni staž u kulturi za upravljačko mjesto, ne znam da li možemo biti sigurni da će se to isto propisati statutom ustanove. Znači do sada u svim posebnim zakonima staž je potreban minimalno 5 godina u kulturi, tako da smatramo da to treba isto biti ovdje propisano, a isto tako, da vam skrenem pozornost da Zakon o upravljanju ustanovama u kulturi ima stavak koji propisuje da iznimno za ravnatelja javnih ustanova u kulturi mogu se imenovati osobe koje pored uvjeta iz st. 1 ovog članka nemaju visoku stručnu spremu, ako su istaknuti i priznati stručnjaci na području kulture s najmanje 10 godina radnog staža pa probajte to malo razmotriti što smo danas predložili, ima dosta prijedloga, mislim da su svi prijedlozi konstruktivni. Mi ćemo kao Klub u ovom čitanju glasati za ovaj Zakon, a vidjet ćemo koliko ćete naših prijedloga prihvatiti do drugog čitanja pa ćemo nakon toga razmisliti kako ćemo glasati u konačnici.

Zahvaljujem predsjedavajući, poštovana ministrice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege. Evo, završno ću pokušati sumirati naše današnje rasprave, dakle u ime zeleno-lijevog bloka. Kao prvo, ponovit ću, mi smatramo da nema nikakvog razloga žurbi. Ako se čekalo do sada, prošle su godine i godine, pričekajmo onda da se izradi nacionalni plan za razvoj kulture i medija kako bismo znali kamo se stremi, što treba mijenjati, što se treba reformirati, da znamo koje su analitičke podloge pa onda krenimo u izradu svih potrebnih novih zakonskih rješenja. Nakon toga, naglasili smo nekoliko puta potrebu izrade dvaju zakona, za ova vrlo zahtjevna polja, govorim znači Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi i kulturnim vijećima i Zakon o financiranju i upravljanju javnim ustanovama u kulturi jer ovakav naslov u kojem uopće nema upravljanje javnim ustanovama u kulturi, mislim da naprosto nije, kako bih rekla, za to prevažno polje naprosto je neprihvatljivo. Nadalje, smatramo da nije dobro da su kulturna vijeća vezana uz mandat ministra, ministrice, čime se smatramo u mnogome oslabljuje njihova neovisna pozicija i smatramo da im se treba vratiti mogućnost da u ključnim pitanjima kao što su dodjela sredstava ostvaruju utjecaj na konačne iznose za predložene programe. Problematizirali smo uvedenu iznimku koja se donosi na dodjelu sredstava bez javnog poziva zbog žurnosti djelovanja uzrokovanog događajem koje prijavitelj nije mogao predvidjeti jer se nigdje ne navodi koji su to konkretno događaji i problematizirali smo i visini postotka 5% ukupnih sredstava za programe i projekte, mislimo da o tome treba još dobro promisliti. Ne slažemo se sa nedovoljnim propisivanjem uloga upravnih vijeća bez obzira na Zakon o ustanovama koji sam sad konzultirala. Neophodno je bar navesti da upravno vijeće nadzire rad ravnatelja ili ravnateljice, a naročito je potrebno izrijekom vratiti u zakon, da upravno, u ovaj prijedlog Zakona, da upravno vijeće provodi natječaj uz mišljenje stručnog vijeća ukoliko je oformljeno i uz mišljenje kulturnih vijeća. U Zakonu o ustanovama piše da upravno vijeće provodi natječaj ako drugim zakonom nije drugačije određeno. Znači da je potrebno ovim Zakonom to pobliže odrediti jer jest neprihvatljivo da samo ministar ili gradonačelnik ili načelnik biraju ravnatelje jer je upravo to povratak u direktno političko postavljanje koje smo imali u nekim bivšim vremenima. Također, smatramo da treba unijeti da upravno vijeće na prijedlog ravnatelja i uz suglasnost stručnog vijeća i mišljenja stručnog vijeća, ukoliko postoji, predlaže programe i projekte za javno financiranje. Svakako smatramo da je potrebno preciznije odrediti broj i način biranja kod upravnih vijeća od 5 članova, za članove iz kuće, dala sam primjer dvorane Lisinski i filharmonija, kako bi omjer bio 3-2, a ne 4-1 i da se precizira način biranja ta dva člana iz kuće, po uzoru na Zakon o kazalištima. Zalažemo se također, da se omogući da članovi upravnog vijeća budu istaknuti radnici u kulturi. Zaista se protivimo tome da dosadašnji članovi kulturnog vijeća nakon eventualnog donošenja ovog Zakona ostaju u svojem mandatu naprosto zato što je osnovni razlog za donošenje ovog novog Zakona navedena promjena obuhvata kulturnih vijeća i izmjena njihovih naziva. I zato završno, apeliramo ipak da se posluša struka. Apeliramo da se zaustavi ovaj proces donošenja ovog konkretnog Zakona i da se pričeka donošenje strateškog plana i onda nakon toga u širokoj, javnoj, transparentnoj raspravi pristupi izradi svih potrebnih zakona.

Ja bih se zahvalila svim zastupnicama i zastupnicima koji su dali doprinos ovoj raspravi i onima koji su pohvalili i oni koji su iznijeli kritike, a pogotovo onima koji su se referirali na konkretne teme kojima se bavi ovaj Zakon. Moram reći da sam očekivala puno više komentara vezano uz pitanja koja se odnose na lokalnu samoupravu, ali evo, to je u velikoj mjeri ipak izostalo. Možda bih samo u ovoj završnoj riječi jer uzela sam više puta riječ u ime predlagatelja, istaknula još samo neke teme na koje se nisam referirala jer su ih zastupnice odnosno zastupnici iznijeli ili u ovim završnim raspravama ili u svojim završnim replikama, odnosno izjavama u ime kluba. Tu bih se za početak referirala na ovu cijelu temu amaterizma, dakle mi smo to jako dobro razmotrili jer ovo sve što je izneseno je zapravo pročitan komentar Hrvatskog sabora kulture, međutim, za početak, ne čini mi se prihvatljivo da bismo ex lege odredili lokalnim samoupravama da 0,3% svog proračuna mora odvojiti za amaterizam. Mislim da se to nitko ovdje ne bi složio pogotovo jer u ovom Saboru su mnogi predstavnici lokalne samouprave tako da to zaista nije prihvatljivo. Ono što bih istaknula, bilo je komentara vezano uz definiranje sredstava za financiranje, pitanje tzv. hladnog pogona, odnosno mogućnosti financiranja plaća, ali i odnosa između uredbe i zakona, ovaj dio koji se tiče odnosa između uredbe i zakona, zapravo je reguliran čl. 1 st. 2. Što se tiče pitanja postotka za plaće, itd., mi smo sad po prvi put u čl. 9 definirani točno što znači financiranje, što su sredstva za financiranje javnih potreba. I dakle šire od onoga što smo do sada razumijevali kao institucionalno financiranje s jedne strane i programsko s druge, precizno definiramo, dakle sredstva za plaće, autorske i umjetničke honorare, sredstva za naknade za rad, sredstva za nabavu građe, sredstva za programe i projekte, materijalne izdatke, mobilnost, međunarodnu suradnju, usavršavanje djelatnika i suradnika, sredstva za zaštitu građe, sredstva za investicije i investicijsko održavanje i druga sredstva, itd. Dakle svaki specifični natječaj unutar javnog poziva na nacionalnoj ili lokalnoj razini potpuno legitimno ove dijelove može uzeti u obzir u odnosu naravno i na masu sredstava koje je na raspolaganju. Jer, ako dijelite neke one što ih mi zovemo, mikropotpore osiguravate, mikropotpore, 10 tisuća, 15 tisuća, nema toliko smisla odrezati jedan dio i za npr. plaće i to je bila moja reakcija na ovo pitanje vezano uz natječaj za invalide jer treba vidjeti koliko je, za prilagodbu sadržaja invalidima jer treba vidjeti koliko je tu sredstava zapravo i što bi značilo otkidanje postotka u odnosu na željeni učinak. Puno je rasprave bilo od dodjeli nekretnina u vlasništvu RH, jedinice lokalne i područne samouprave, analizirat ćemo pažljivo sve prijedloge. Moram samo naglasiti da ovo nije mišljeno samo za one koji se financiraju javnim sredstvima. Ovo je mišljenje i za one koji obavljaju kulturnu djelatnost, spomenula sam npr. knjižare koje nemaju redovite sustave financiranja, ali su važni kao mjesta kulture, a ne mogu se natjecati sa drugim komercijalnim sadržajima. Dakle postojat će mogućnost da država neki svoj prostor ili grad neki svoj prostor kaže, mi ga želimo namijeniti knjižari, a onda će se različiti poduzetnici koji žele obavljati knjižarsku djelatnost se natjecati za taj prostor. U tom smislu, ovaj dio koji se tiče naknade treba svakako zadržati. Vezano uz kulturna vijeća, tu smo zaista jako puno raspravljali, uzet ćemo u obzir prijedloge koji su dani.

O tome treba li ili ne treba, da mnogi su zaslužni umjetnici koji nemaju diplomi, objektivno ipak sve ih je manje, spomenut ću da su se otvorile brojne umjetničke akademije u Hrvatskoj u posljednjih 20 godina veliki broj umjetnika s diplomama izlazi. Vrlo teško mogu dobiti bilo kakav angažman, a kamoli neki stalni angažman i u tom smislu mislim ipak da smo zreli podizati tu ljestvicu i da oni koji upravljaju ustanovama i oni koji nadziru one koji upravljaju bi trebali imati ipak adekvatno obrazovanje. Što se tiče ostalih dijelova zakona, ja mislim da smo više-manje sve dotaknuli, spomenut ću još samo višegodišnje financiranje da mi ga omogućujemo ovim zakonom ex lege. Ono ni do sada nije bilo onemogućeno, ali moramo biti svjesni da će to biti jedan dulji prijelazni period dok budemo u stanju zaista veći dio kulturnog sektora prebaciti na dvogodišnje ili trogodišnje financiranje. Mi imamo jasan plan kako ćemo tim procesom upravljati na nacionalnoj razini, a ja vjerujem da će se onda i gradovi uključivati kao i u mnogim drugim primjerima i slijediti ono što će raditi Ministarstvo kulture i medija. I za kraj spomenula bih još ovo pitanje ravnatelja, mogućnosti povrataka na posao, mislim da je jedan veliki broj zastupnika zapravo prepoznao našu namjeru. Namjera je da oni koji su najbolji u ustanovama da im omogućimo da mogu ako se već prihvate te odgovornosti i odluče preuzeti odgovornost za vođenje ustanovama, što je zastupnik Krstulović Opara rekao bivši ravnatelj jedne ustanove u kulturi dobro rekao, niti je to neka lukrativna pozicija niti je lagodna, upravo suprotno, da im osiguramo da kasnije mogu nastaviti obavljati svoj posao jer tu se najčešće, barem kad je situacija sa ustanovama kojima upravlja i osnivač i Ministarstvo kulture i medija radi o onima koji su najkvalitetniji i kojima treba dati tu neku sigurnost povratka. O tome hoćemo li to ograničit možda broj mandata, mislim da je to dobar prijedlog, vidjet ćemo kako je to u drugim područjima. Evo, mi ćemo se truditi zaista proučiti sve vaše prijedloge i ja se nadam da će ovaj zakon u drugom čitanju dobiti široku potporu. Mi ćemo iskoristiti i sve poluge komunikacije sa strukom kao što to radimo u svim procesima i još jednom prodiskutirati ove neke ključne elemente. Evo baš sam naišla na jednu svoju repliku koju sam u veljači prošle godine uputila kad smo razgovarali o Nacionalnoj razvojnoj strategiji pa sam vas pitala zašto se zapravo išlo zašto se nije zapravo donijela strategija o medijima i onda ste rekli da će nacionalna razvojna strategija donijeti podlogu, bit će podloga za novu strategiju o medijima. E sad Nacionalni plan razvoja kulture i medija za 2022.-2027. koliko znam vlada je donijela odluku tek odluku da se to donese 27.1.2022., jel ipak to sve skupa malo kasni, a ide se u donošenje ovog zakona?

Mi smo i danas sam mislim dva ili tri puta to već rekla dakle pokrenut je postupak na stranicama Ministarstva kulture i medija, imate izvještaj sa prvog sastanka radne skupine, uključujući i zapisnik sa tog sastanka, dakle postupak je pokrenut. Ovdje je bilo puno pitanja danas što znači žurnost i nepredviđene situacija područje kulture zadnje dvije godine zaista je funkcioniralo u izvanrednim okolnostima i zbog covida, i zbog potresa i mislim da smo u primjerenom roku nakon donošenja Nacionalne razvojne strategije pokrenuli izradu tog dokumenta i on će biti završen, izrađena je i analiza stanja i za kulturu i za medije. Poštovana ministrice. U ovom prijedlogu zakona uvedena je iznimka u čl. 8. koja se odnosi na dodjelu sredstava bez javnog poziva zbog žurnosti djelovanja, uzrokovanog događajem koje prijavitelj nije mogao predvidjeti. Naravno nigdje u zakonu ne piše, a koji su to događaji koji bi opravdali takvu žurnost, ali je zato propisano da ukupni iznos tako odobrenih sredstava ne smije prelaziti 5% cjelokupnog iznosa namijenjenog za financiranje programa i projekata u toj godini. Ono što mene brine je da je tih 5% prema iznosu iz 2020. iznosilo oko 4 milijuna kuna, prilično je ne transparentno rješenje u zakonu koje može rezultirati zaista dvojbenim postupcima. Dodatno i neki projekti koje sufinancira EU ili institucija izvan RH zapravo ne predviđa ograničenje odnosno to se ograničenje na takve projekte niti ne odnosi. Dakle, tu je još veći prostor nekakve manipulacije. Žao mi je da niste bili ovdje kad sam na to odgovorila, do sad već dva puta pa ću ponovit. Za početak, proživjeli smo Covid, to je bila žurnost. Djelovali smo ad hoc, osiguravali potpore. Mislim da je jasno što je žurnost, a drugo, mislim da i vi kao čelnica jedinice lokalne samouprave i svi oni koji provode europske projekte, ako su investicijski, ste svjesni onoga što se zbiva sa cijenama, sa promjenama troškovnika, itd., pa mislim da i to objašnjava ovo što se tiče europskih pitanja. Isto tako kao što i znate da nacionalno sufinanciranje može biti potrebno omogućiti i izvan rokova koji su propisani ovim našim nacionalnim javnim pozivima, ali to se sve može transparentno urediti.

o sastavu vijeća tada smo različito mislile, je li tako, vi ste govorili o odgovoru za vijeća u jedinicama lokalne samouprave, a govorili smo, ja sam vas pitala zapravo o onome što je sporno svima, a to je kako ću biti ta, članovi kulturnih vijeća, dakle kako će biti kulturno vijeće neovisno ukoliko ga vi imenujete i ukoliko vi donosite odluku o raspodijeli financijskih sredstava. Dakle o tom vijeću govorimo, o vašem vijeću gdje su pri Ministarstvu i činjenica je da autonomija znači da bi to vijeće trebalo biti sastavljeno djelomice od ljudi koji nisu imenovani od vas. Poštovana gđo. zastupnice i na ovo sam više puta danas u raspravi odgovorila, ali možda da pokušam na drugi način. Vijeća su savjetodavna tijela ministru odnosno čelnicima lokalne samouprave. Ja ne vjerujem da biste vi voljeli da ja biram vaše savjetnike. Dakle oni, njihova, oni se biraju u jednom transparentnom postupku kroz javni poziv sa kriterijima koja smo mi sada još dodatno pojačali u odnosu na ono što imamo sada i oni su savjetodavna tijela. Takav je hrvatski model. Mi smo ga naslijedili, to sam spomenula ranije dok mnogi vaši kolege ovdje nisu bili, od SDP-ove Vlade, konkretno ministra Vujića, ja mislim da je to bio dobar model.

Sviđa mi se što ste pohvalili ministra Vujića pa ću ja pohvaliti vas. Nama je drago kada zakone iz svog resora brane sami članovi Vlade, posebno kad se to događa u ovom terminu i ovoliko dugo i ja vas pozivam da ostanete i na sljedećem prijedlogu zakona, na sljedećoj točki dnevnog reda, tim više što vaša Vlada 5 godina nije provela odluku Ustavnog suda, što vaša Vlada nije dala mišljenje o zakonu koji smo predložili, to je mislim, jedini zakon u ovome sazivu Sabora i u prošlom koji nije dobio mišljenje Vlade i volio bih da sudjelujete, ako ne možete u ime Vlade, možete u vaše ime u raspravi o sljedećem zakonu i da nam iznesete svoje mišljenje i o njemu. Hvala. Poštovani g. zastupniče, u mandatu ovom i prošlom osobno sam bila na raspravi o svakom zakonu u prvom i drugom čitanju, mislim da sam samo jednom bila spriječena jer poštujem ovaj Visoki dom i drago mi je da ste vi to primijetili. Bilo bi mi drago da ste našli vremena danas pratiti i vi raspravu o ovom Zakonu, mislim da je on isto bio jako važan i da se tiče jednog velikog broja ljudi koji djeluju u području kulture i umjetnosti. Sigurno bi cijenili da ste i vi svojim iskustvom doprinijeli ovoj raspravi. Danas ste tijekom svog izlaganja na koji ste se vi referirali, niste se referirali na onu ključnu misao oko cijele, cijelog mog izlaganja, a to je centralizacija moći, u ovom slučaju vas osobno unutar Ministarstva, unutar kulture u Hrvatskoj pa bi molio, evo, dajem vam priliku sada među zadnjim replikama da se i na to referirate, da ovaj Zakon zapravo ide u korist isključivo vama i vašem autonomnom odlučivanju unutar hrvatske kulture. Kad biste vi za tu tezu iznijeli bilo, barem jedan argument, meni bi bilo zadovoljstvo i čast ući s vama u polemiku o tome. Ovako mogu samo reći da je namjera ovog Zakona ono što sam istaknula, učiniti financiranje kulture jasnijim, preciznijim, transparentnijim i učiniti da svi djelatnici i oni koji su financirani, koji stvaraju kulturu i umjetnost djeluju u sigurnijim uvjetima od onih koje možda imaju danas.

Čl. 238, poštovana ministrice, da ste slušali moje izlaganje, znali bi, jer sam naveo 3 članka koja su sporna unutar ovoga Zakona i koji vama daje autonomnost da odlučujete o državnim nekretninama svojevoljno. Žao mi je što niste slušali, ali eto, to je vama na dušu. Vi znate da to nije bila povreda Poslovnika nego vaša replika, dobivate opomenu. Posljednja replika, poštovani zastupnik Željko Pavić.

Nakon ove pandemije mnogo udruga ovisi o financiranju tzv. hladnog pogona. Ukoliko će se sve temeljiti na programima i projektima većina udruga u manjim sredinama će se neminovno ugasiti. Ne smijemo zaboraviti da je to baza u očuvanju tradicijske baštine i ne smije niko dozvolit da se oni ugase. Dijelim vašu zabrinutost i zabrinutost mnogih s obzirom da je amaterska djelatnost bila u velikoj mjeri onemogućena za vrijeme pandemije puno više nego profesionalna jer smo se ipak vodili logikom da profesionalcima moramo pokušati omogućiti rad, pa makar i u tim teškim uvjetima jer je to njihov izvor egzistencije. Zato sada pojačano investiramo u amaterizam, ja apeliram i s ovog mjesta da na isti način postupe i lokalne i regionalne, regionalna samouprava. Nije on važan samo za očuvanje tradicijske baštine, imate veliki broj amaterskih udruga koje se bave i suvremenim izričajima, ali oni što je jako važno to je baza koja odgaja novu publiku i zato je beskrajno važno da na lokalnim razinama ulažemo u amatersku djelatnost programski i da im osiguravamo prostore i uvjete za rad.